Zakonom se propisuju zahtjevi u pogledu pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, kako bi se oni učinili pristupačnijim svim korisnicima, a posebno osobama s invaliditetom. Pristupačnost se postiže primjenom načela i tehnika koje treba uzeti u obzir pri izradi mrežnih stranica. Takvi standardi predviđaju, primjerice, da bi uz slike trebao postojati tekst koji ih opisuje ili da se mrežne stranice mogu pregledavati bez uporabe miša, što olakšava pristupačnost sadržajima za neke osobe sa invaliditetom. Konačni prijedlog Zakona u odnosu na prijedlog Zakona neznatno je izmijenjen i to u pogledu nomo tehničkog i redakcijskog uređivanja teksta na prijedlog Odbora za zakonodavstvo, te sukladno primljenim prijedlozima i primjedbama nadležnih tijela u cilju poboljšanja teksta Zakona. Razlike između teksta prijedloga Zakona i teksta Konačnog prijedloga Zakona se odnose na nomo tehničku dorađenost uvodne rečenice čl. 5. i korekcije pojedinih članaka u kojima se spominju provedbene odluke koje će donijeti Europska komisija na način da se u istim člancima u Konačnom prijedlogu Zakona upućuju na konkretne provedbene odluke Komisije koje su donesene i objavljene dana 12. listopada 2018.-te godine u Službenom listu EU. Njima se propisuje predložak izjave o pristupačnosti, te se utvrđuje metodologija praćenja i načina izvješćivanja država članica o pristupačnosti. Izmijenjen je čl. 10. na način da je prvenstveno Središnje tijelo državne uprave nadležno za razvoj digitalnog društva, nositelj poduzimanja mjera i aktivnosti osposobljavanja i promicanja svijesti o pristupačnosti. Izmijenjen je st. 2. čl. 11. na način da je Središnje tijelo državne uprave nadležno za razvoj digitalnog društva temeljem podataka koje mu dostavi povjerenik za informiranje, nadležno za podnošenje izvješća Europskoj komisiji. Brisan je čl. 13. kao nepotreban s obzirom da je u čl. 12. reguliran i nadzor nad provedbom Zakona i inspekcijski nadzor. Zaključno, donošenjem ovog Zakona osigurava se lakši pristup javnim uslugama i informacijama svim korisnicima s posebnim naglaskom na osobe s invaliditetom i starije osobe koji će im pomoći u svakodnevnom životu i uživanju njihovih prava, pružiti širok spektar informacija i usluga na internetu koje su ključne za javnost i osigurati bolju kvalitetu života odnosno veću uključenost ranjivih društvenih skupina i njihovih pripadnika. Hvala na pažnji. Prvi je kolega Grmoja, izvolite. Hvala, ma samo bih oko amandmana koje ćemo uputiti znači na prijedlog zakona već smo na Odboru za informiranje iznijeli te pritužbe, nešto od toga je bilo prihvaćeno, a tiče se znači samog kažnjavanja gdje predlažemo znači da ako se u određenom roku isprave nedostaci da se ne ide znači sa novčanim kažnjavanjem, nego ovaj da se prihvati to da su nedostaci uklonjeni. Isto tako imat ćemo znači amandman koji se tiče toga da smatramo znači da prije izricanja novčanih kazni za prekršaje koji obuhvaćaju radnje iz stavka 1. točke c, d i e znači na redovito objavljivanje ili neažuriranje da se znači omogući korisnicima da te nedostatke uklone tako da uputit ćemo 3 amandmana vidjet ćemo što ćete od toga, što ćete od toga ovaj prihvatiti, a možda kasnije u pojedinačnoj raspravi [[Upadica: Hvala.]] objasnim detaljnije. Želite što kazat il ne? Dobro onda idemo na kolegu Marasa, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, kada govorimo o ovom prijedlogu pa ali i cijelom mogućnosti informiranja i rada i dostupnosti informacija javnosti, moram napomenuti da u ovom trenutku imamo možda jednu od najskandaloznijih prodaja odnosno privatizacija koje su u tijeku u RH. Znači mi u ovom trenutku i javnost ne zna šta se dešava u Uljaniku, šta se dešava u 3. maja, nego se krije od javnosti informacija tko za koliko novaca na koji način misli poslati vlasnik te tvrtke. I onda šta ćemo uopće govoriti o dostupnosti bilo čega od informacija bilo čega kada te najosnovnije stvari Vlada RH krije od naših sugrađana. Znači o tome treba ovdje vrlo jasno progovoriti.

Oh ispričavam se, poštovani državni tajniče sama direktiva i zakon su definitivno hvale vrijedni i ne vidim uopće mogućnost pronalaska razloga zašto biti protiv. Zašto sam se javio za repliku, da vas dodatno zamolim s obzirom da mi u mnogim drugim zakonima počevši od Zakona o graditeljstvu i svim drugim imamo upravo te dijelove pomoći osobama s invaliditetom da se prilagode sve i svašta kako bi oni mogli živjeti zajedno u istim uvjetima kao i svi mi ostali. Međutim, sjedite u kolica invalidska i prođite Splitom, Zagrebom, Rijekom i drugim gradovima i vidjet ćete da to nije uopće slučaj u provedbi. Ono što sam vas htio zamolit da se uistinu vaš ured i vi dodatno pobrinete da se ovaj zakon uistinu provede i da uistinu kada stupi na snagu da se potrudimo da se strane prilagode. Pa barem da u ovom aspektu, u ovom segmentu uistinu prilagodimo interne strane osobama s invaliditetom kao što to nije slučaj u graditeljstvu i svakodnevnom životu u Hrvatskoj nažalost još iako imamo zakon. Nema odgovora, pa onda pozivam sad izvjestitelja odbora ako žele uzeti riječ, ne. Onda idemo na raspravu, prva je na redu u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovana zastupnica Ljubica Lukačić, izvolite.

Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege, evo drago mi je da danas kao prva točka dnevnog reda je točka koja govori o pristupačnosti. Pa mi dozvolite prije nego što kažem nekoliko riječi o konačnom prijedlogu ovog zakona da kažem samo evo jednu, dvije rečenice o pristupačnosti koju poštuje i ovaj visoki dom. Gospodine predsjedniče dozvolite da evo zahvalim vama osobno i svim službama u Hrvatskom saboru što ste učinili i ovaj visoki dom pristupačnim svim osobama s invaliditetom pa tako evo i meni kad govorim u ime kluba i našoj pravobraniteljici za osobe s invaliditetom kad dođe u ovaj visoki dom predstaviti svoje izvješće. U ovom trenutku ovo je bilo najbolje rješenje, znam da su neki od kolega govorili i o tome kako to nije rješenje, da nisu zadovoljni međutim vjerujte ovo je bilo najbolje rješenje oko nekakvih mogućih novih rješenja ćemo razgovarati u budućnosti, ali važno je da je postignuta pristupačnost. TO je ono što smo željeli i još jednom gospodine predsjedniče najljepša hvala na razumijevanju. Dakle, pred nama je Konačni prijedlog Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, kao što znate RH je još daleke 2007. godine potpisala kao 3 zemlja u svijetu Konvenciju UN-a o pravima osoba s invaliditetom. Nadalje, RH je prošle godine donijela Nacionalnu strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe sa invaliditetom i ovaj zakon je upravo ja bih rekla zakon koji izjednačava mogućnosti. Kao što je državni tajnik rekao ovim zakonom u nacionalno zakonodavstvo preuzima se Direktiva EU 2016/2102 i tom direktivom dakle kao što i Nacionalna strategija i konvencija nalaže se da se osobama s invaliditetom učini određena prilagođenost, odnosno učini određena pristupačnost. Tijela javnog sektora sve se više koriste različitim oblicima elektroničke komunikacije kako bi pružila informacije.

Stoga i jest svrha donošenja ovoga zakona učiniti mrežne stranice i programska rješenja dostupna svima korisnicima sa posebnim naglaskom na osobe sa invaliditetom i starije osobe. Zakonom se propisuju zahtjevi u pogledu pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora kako bi se oni učinili pristupačnijim kao što sam već napomenula osobama sa invaliditetom i starijim osobama. Pristupačnost se postiže primjenom načela i tehnika koja treba uzeti u obzir pri izradi mrežnih stranica. Takvi standardi predviđaju npr. da bio uz slike trebao postojati tekst koji opisuje slike ili da se mrežne stranice mogu pregledavati bez uporabe miša. Dakle i to je olakšavanje pristupačnosti. Postoje osobe sa invaliditetom koje ćete danas vidjeti npr. u kolicima a nećete primijetiti da one ne mogu koristiti miš, no međutim ako se radi o progresivnim dijagnozama one danas nešto mogu a pitanje da li će to moći i sutra. Ovaj konačni prijedlog zakona u odnosu na prijedlog zakona neznatno je izmijenjen. Ja sada neću govoriti koji su to članci izmijenjeni jer je o tome govorio i državni tajnik ali želim posebno naglasiti da je izmijenjen članak 10. i to na način da je prvenstveno Središnje tijelo državne uprave nadležno za razvoj digitalnog društva, nositelj je poduzimanja mjera i aktivnosti osposobljavanja i promicanja svijesti o pristupačnosti. Dakle u tom članku 10. u stavku 2. to središnje državno tijelo zajedno sa krovnom organizacijom zajednicom saveza osoba sa invaliditetom provoditi će osposobljavanje, podizati će svijest o osobama sa invaliditetom i to doista može učiniti Središnje državno tijelo isključivo i jedino sa krovnom organizacijom koja će znati kada u osposobljavanju treba sudjelovati predstavnik koje kategorije osoba sa invaliditetom. Donošenjem ovog zakona osigurava se lakši pristup javnim uslugama i informacijama svim korisnicima. I još jedanput ću spomenuti sa posebnim naglaskom na osobe sa invaliditetom i starije osobe. Na ovaj način još ću reći starije osobe mogu ostati dulje u svijetu rada i to je ono što je izuzetno važno. Ovim zakonom pomoći ćemo osobama sa invaliditetom i starijim osobama u svakodnevnom životu, u uživanju njihovih prava, pružiti im spektar informacija i usluga na internetu a ono što je najvažnije izjednačiti ćemo njihove mogućnosti. Klub HDZ-a podržati će donošenje ovog zakona. Hvala vam lijepa. Idemo sada na drugi Klub zastupnika, to je Živi zid i SNAG-a, međutim nema njihovog predstavnika Ivana Vilibora Sinčića pa gube pravo govora. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče Sabora, poštovani gospodine predsjedniče Sabora, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice, kolegice i kolege. Ja ću na početku rasprave u ime Kluba SDP-a ponoviti ono što sam rekao u replici. Ovaj zakon ustvari jako je teško naći bilo kakav razlog da netko bude protiv ovakvog zakona jer ovo je u principu sve ono pozitivno što neki zakon treba donijeti u neku zemlju. Međutim ono što sam zamolio i što bih ponovno htio zamoliti vaš državni tajniče prvenstveno i osobno da se uistinu potrudite da ovaj zakon bude proveden u potpunosti onako kako treba jer problem naše zemlje najčešće je što mnoge zakone koje imamo jako loše ili skoro nikako provodimo, recimo, kad su u pitanju upravo prava i prilagodbe kompletne zemlje i društva osobama sa invaliditetom, iskreno govoreći, RH je tu strašno loša, jako loša ili gotovo pa nikakva. Evo najbolji primjer je ovaj naš Sabor gdje nam je trebalo niti manje niti više, skoro 30 g. da se sjetimo i da stavimo jednu prilagođenu ... [[Govornik se ne razumije.]] pritom nemojte shvatiti to molim vas, osobno niti vi niti sadašnja vlast jer kroz ovaj Sabor je prošlo mnogo vlasti, tako nijedna se do sada nije sjetila toga, govorim samo ne kao kritiku bilokoje vlasti nego kao kritiku o principu stanja svijesti svih nas, da stvari koje su savršeno jednostavno, nama treba jako puno, jako dugo vremena da ih napravimo a uopće ih nije problem napraviti i upravo zato kad pričamo o osobama sa invaliditetom, imate Zakon o graditeljstvu, Zakon o urbanom življenju, kako god, probajte sjesti u kolica invalidska i probajte proći Splitom, probajte proći Zagrebom pa ćete vidjeti koliko su naši gradovi u potpunosti neprilagođeni i kako ustvari osobe sa invaliditetom a pogotovo osobe u kolicima, jako teško samostalno mogu živjeti u našim gradovima jer su im u potpunosti neprilagođeni iako je sve propisano zakonima da treba biti prilagođeni, međutim mi smo evo takvi kakvi jesmo, iako postoji zakon, mi ga se jako slabo držimo odnosno jako slabo ga provodimo i tako imate i tu našu situaciju u Saboru gdje smo sad konačno nešto napravili ali opet smo napravili na inicijativu svih nas a nismo se držali nečeg što smo zajedno tamo napisali. Mislim da je ovo jako bitno u pitanju ovoga zakona, da se uistinu pokuša u pravom smislu te riječi sprovesti. E sad, druga stvar, ovaj zakon koji se tiče informatizacije odnosno digitalizacije društva i ono što ja već par godina cijelo vrijeme govorim da ustvari informatizacija ili digitalizacija RH je alat koji ustvari može riješiti jako puno problema koji mi u ovoj zemlji imamo. Međutim nažalost još nikad nismo to prepoznali to na pravi način i proveli određene radnje da to napravimo. Ja ću vam postaviti jedno pitanje, zašto mislite da banke i trgovine ulažu toliko novaca, proračuna i sredstava kako bi izašli na Internet i svoje usluge stavili u online, ajmo to tako reći, na Internet da kupci i njihovi korisnici mogu vrlo jednostavno doći do toga? Ne zato što su oni jako dobro i žele da građani, njihovi kupci i korisnici imaju bolje ili ne znam ni ja kakve usluge, nego jednostavno zato što su shvatili da ako svoje usluge prebace na Internet, da će uz manje truda zaradit više novaca, da će njihove usluge biti dostupne od 0 do 24, da će puno manje koristiti njihove prostore, njihove ljude, službenike, zaposlenike i sve ostalo a novac će zarađivati zato što će ljudi i građani koristit sve te usluge. Nažalost, mi u Hrvatskoj tako nešto prepoznajemo što je dokaz u principu kompletne ajmo reći informatizacije koja se događa kroz Ministarstvo uprave i kroz online usluge za građane gdje imamo sustav E-građani međutim još uvijek nismo svi zajedno učinili dovoljno toga da napravimo taj jedan veliki iskorak da bi ova država postala ravnopravno društvo zapadnoeuropskih država u tom pogledu. Nedavno, odnosno prije par mjeseci je izišlo ponovno istraživanje o famoznom Doing Businessu ili o tome kakvi smo u svijetu u regulativi poslovanje i rezultati za nas su bili porazni, bilo smo ako se ne varam, tu sam si zapisao, 58. Isto tako, neki dan je izišlo istraživanje po indeksu percepcije korupcije gdje se Hrvatska nalazi pa smo zaključili da smo jako loši u odnosu na EU i da je to isto područje na koje moramo jako puno poraditi. Nažalost, kolegice i kolege, to je slika Hrvatske danas. U principu znači da kroz ta dva istraživanja je savršeno jasno da je hrvatsko društvo i hrvatska administracija jako jako neorganizirana, da svi naši procesi poslovni odnosno upravni, već kako hoćete reći su jako komplicirani, spori i teški i upravo i to je jedan od velikih razloga zašto se razvija i korupcija. Ono što ja tvrdim i usuđujem se tvrditi, da jedna informatizacija jaka strateški postavljena i uistinu prava u RH je u stanju riješiti iskorijeniti oba ova problema jer ja tvrdim da je i digitalizacija ili informatizacija najbolji oblik borbe protiv korupcije i isto tako da je to savršen način za napravit reformu javne uprave i ja ću vam to potkrijepiti sa dva primjera. Prvi primjer kad pričamo o mogućnosti korupcije, mi imamo danas u našoj zemlji odnosno danas već dugi niz godina, online upise na fakultete i u srednje škole, takoreći od nedavno. I ono što je fantastično u tim sustavima je to što u principu se sve dešava javno, transparentno, na temelji bodova kroz jedan informacijski sustav i možemo reći da takoreći ne postoji bilokakav oblik kreativnosti inače poznat kod nas Hrvata, koji može nešto promijeniti kako bi netko bio u boljoj poziciji u cijelom tom procesu koji je informatiziran a netko pak u lošijoj poziciji. Prije nego što je postojao jedan takav sustav uvijek u vrijeme upisa fakulteta ili bilo čega su bili strašni pritisci na mnoge ljude koji rade na različitim fakultetima kako bi netko objasnio kako je njihov mali ili mala genijalan ali eto, nešto ga nije išlo pa treba malo pomoći ili već kako. Danas je to nemoguće, nemoguće iz razloga što ustvari iz cijele te priče smo makli kariku koja najčešće zna biti najslabija, makli smo čovjeka. I kompletan proces smo informatizirali i napravili smo ga transparentnim i jednoznačnim i ne postoji način da ga itko na bilokakav način promijeni. To vam je savršen primjer kako se možete boriti protiv korupcije od najsitnijih stvari pa do najvećih stvari. Ako u drugim segmentima društva primijenimo ovakve procese, ovakve postupke, u principu ono što ćemo dobiti, što ćemo postići da ćemo maknuti ljude iz nekakvih kompliciranih postupaka, dobit ćemo efikasnost, dobit ćemo brzinu, dobit ćemo transparentnost i maknut ćemo tu pod navodnike nazovimo je kreativnost zbog koje se nalazimo u principu na dnu rang ljestvice po korumpiranosti u EU. Drugi primjer je ono što želim isto tako reći da je informatizacija fantastičan alat za reformu javne uprave. Ja ne spadam u one koji misle da će javna uprava reformirati tako ako otpustite 30% ljudi ili ako prenesete 100 kg ljudi sa lijeve strane na desnu ili promijenite 5 uprava. Ja mislim da je to sve prelijevanje iz šupljeg u prazno. Ja osobno sam duboko uvjeren da je prava i reforma javne uprave u principu promjena zastarjelih i nikakvih poslovnih i upravnih procesa koje danas imamo u javnoj upravi. Kad promijenimo procese, kad moderniziramo procese, samim tim informatiziramo, apsolutno mnoge stvari će se momentalno izmijenit. I za to imam primjer iz Ministarstva uprave, primjer o matičnim knjigama, to su rodni listovi, vjenčani, smrtni, domovnice i sve ostalo što ide. Ne znam da li vam je poznato, ali na tim poslovima prije nekih 5, 6, 7 godina je radilo u RH negdje oko 800, pa možda i više ljudi. To je baza podataka svih ljudi u RH koji žive, koji su rođeni, vjenčali se, koji su nekad umrli i već kako na koje radi oko 800 ljudi. Ja se usuđujem reći da je baza HT-a ili T-mobile koji svaki mjesec izdaje telefonske račune, kompliciranija i teža od te baze i da oni puno manje koriste za jedan takav posao, a mi smo koristili sve te silne ljude zato što smo taj posao radili, kako se to kaže, na ruke, bez previše upliva tehnologije i svega. Danas, zahvaljujući nekoliko Vlada od danas, pa nazad, procesi u tom području su u potpunosti informatizirani. Sve ono što radi Ministarstvo uprave u tom procesu se nalazi na internetu odnosno u e-građanima, sve usluge koji oni daju danas možete napraviti kroz e-građane. Znate što to znači? To znači da svi oni koji koriste e-građane ne moraju više ići u Urede državne uprave tražiti rodne, vjenčane i sve ostale slične listove. To isto tako znači da u svim tim Uredima ne trebaju ljudi koji su do sada radili 8 sati dnevno na tome, sjedit tamo i čekat sve te silne stranke, mogu radit neke druge stvari.

To znači da se postavlja pitanje uopće potrebe tih silnih 800 ili koliko ljudi da rade na jednom poslu koji je u potpunosti informatiziran. Pri tom apsolutno ne mislim da te ljude treba otpustiti ili bilo šta napraviti. Postoje stvari koje se zovu prekvalifikacije, postoje prirodni odljevi ljudi i sve ostalo. I ono što želim reći ustvari, to je reforma javne uprave. Sa jednom takvom stvari ste u potpunosti promijenili jedan kompletan poslovni sektor, u potpunosti je promijenjen. I mislim da je to put kojim svi ostali sektori u državi koji pružaju bilo kakve oblike usluga, jednostavno prije ili poslije trebaju krenuti jer to je jedini način da na toj famoznoj dujing biznis ljestvici nešto promijenimo i bez obzira koliko to danas djeluje komplicirano, stvar je savršeno tehnički i inženjerski jednostavna. Treba sjesti neka Vlada, donijeti strateške ciljeve, izdefinirati gdje smo slabi i pripremiti sredstva i ljude da se to promijeni i to napraviti. Jednostavno, ja definitivno tvrdim da sustavi kao što su on line usluge, naši e-građani, matični listovi i sve ostalo, mogu donijeti revoluciju jako brzo u ovoj državi. Ne znam da li ste svjesni, ali danas u RH putovnicu možete dobiti iz dnevnog boravka, iz fotelje, u potpunosti preko interneta, definitivno. Ne znam da li ste svjesni, ali postoje usluge e-novorođenče koja vam omogućava bilo kome tko dobije novo dijete da ne ide nigdje prijavljivat to dijete, da to sve odradi kroz sustav e-građani. Prije toga su roditelji morali hodati na, ne znam koliko mjesta i potrošiti koliko dana da sve to obave. Ono što želim reći da informatika genijalno pojednostavljuje život naših gađana i ljudi, a mi smo tu i naš je zadatak u principu da to učinimo. I mi u sustavu državne uprave definitivno imamo ljude koji su u potpunosti u stanju iznijeti sve te stvari. Ono što nam treba je da se organiziramo i da krenemo u tom smjeru. Zadnjih 10-tak godina je prošlo već nekoliko Vlada kroz ovu zemlju i moram priznati da sve Vlade koje su tu zadnjih 10-tak godina su jako puno radile na ovom pitanju i danas dan rade i znam da u principu nas čekaju neka veća sredstva iz Europskih fondova koje bi u principu trebale potkrijepiti sve ove stvari, ali ono što želim reći da moramo, moramo puno više raditi na ovome jer, ja sam duboko uvjeren da RH kroz ove godine koliko smo tu, smo jako puno novaca dali za jako puno toga, za spašavanje puno stvari, davali smo milijarde i milijarde u različite poticaje, poticaje pogotovo, mnogo poticaja dajemo, nismo ih nikad iskontrolirali što se uopće dogodilo s njima. Ako bi nekim čudom se jedna Vlada odlučila da u IT sektoru u ovoj zemlji odnosno da u informatizaciju ove zemlje bukvalno uspe u pozitivnom aspektu tri, četiri milijarde kuna koje smo bez problema sve ove godine davali za sve i svašta, ja se usuđujem garantirati uz pravo vođenje i na pravi način mi gomilu naših problema s kojima danas muku mučimo, možemo riješiti u perspektivi od 3 do 4 godine, jer informatizacija je srećom genijalna stvar jer nas ne vodi ni u kakve podjele u društvu, niti ideološke, niti povijesne, informatizacija je stvar koja jednostavno svima nama može donijeti samo dobroga, informatizacija je stvar koja će državu pretočiti svim građanima defakto u njihov dom, na njihova računala i država će biti ono što treba biti, na usluzi građanima, brza, efikasna i jeftina. I ja uporno tvrdim da informatizacija nije projekt, nije proces, informatizacija jedne države je put koji traje i RH je krenula tim putem, međutim, mislim da možemo svi zajedno, to uvijek govorim jer ovo mora biti nacionalni konsenzus, možemo puno brže ići tim putem ako se svi zajedno složimo da je to prioritet i ono što stalno tvrdim, da gomilu problema, koje danas imamo, kao što su korupcija, kao što je potreba za reformama, sa jednom dobrom efikasnom informacijom i sa ne tako puno novaca, možemo bez problema riješiti u roku od vrlo malo godina. Hvala i na kraju SDP će podržati ovaj zakon, kao što smo ga podržali i u prvom čitanju. Zahvaljujem. Idemo sada na Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a poštovana kolegica Nada Turina Đurić, izvolite.

Gospodine državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Evo pred nama je Konačni prijedlog Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje i tijela javnog sektora u drugom čitanju i ja ću na početku odmah reći, mi kao Klub nismo sudjelovali u raspravi u prvom čitanju, nismo imali nekakvih posebnih zamjerki na prijedlog zakona, ali ćemo u drugom čitanju podržati zakon i to … [[Govornik se ne razumije.]] ćemo ga podržati. Mislim da je kolega Parić, koji je govorio prije mene, rekao gotovo sve, odnosno, temu je proširio upravo onako kako treba, a to je da je digitalizacija društva, a posebno javnog sektora nešto što je uvjet, uopće za funkcioniranje države na jedan suvremeni način, a na način prije svega, onaj koji mi želimo a to je da je javni sektor servis našim građanima. Tako da, načelno zakon, ne samo da je dobar zbog toga što se ovdje specifično bavi osobama koje imaju određenu vrstu invaliditeta ili određenih teškoća, pa im je korištenje informatičke tehnologije, nešto što im je prozor u svijeta na neki način i mogućnost da budu u korak sa informacijama, koje su im potrebne za svakodnevni život, nego i općenito, naravno da svakom čovjeku, svakom građaninu je izuzetno važno, da javni sektor bude informatiziran, da bude transparentan, da bude ažuran, da bude u svakom trenutku istinit, dostupan, pravovremen itd. sve ono što naravno bi mi htjeli. Ono što, ja ću samo kratko skrenuti pozornost, jer kažem kolega Parić, mislim da je rekao gotovo sve, je to da mora država inzistirati na tome, da javni sektor bude u korak sa vremenom, znači, ja znam da sam sticajem okolnosti radila dosta u lokalnoj i regionalnoj samoupravi, tre balo je previše vremena i predugo vremena je prošlo, dok su eto jedinice lokalne samouprave, sve krenule u izradu svojih web stranica. Dan danas čini mi se da te stranice nisu kod svih jedinica lokalnih samouprave, znači neću nikoga prozvati pojedinačno, ali nisu dovoljno niti ažurne, a ja bi čak rekla onda istinite i nisu servis našim građanima, često ih dovode nažalost i u zablude, a to je nažalost slučaj i kod naših nadležnih insinuacija koje su unutar ministarstava, pa recimo nekakve upute koje možete pročitati za ishodovanju određenih potvrda ili određenih papira su već zastarjele, pa kada dođete na šalter spremni, sa određenim podacima, se ispostavi da se je u međuvremenu nešto promijenilo, ad a na web stranicama to nije zabilježeno, odnosno, da se nije promijenilo. Takve stvari, mislim da bi trebalo pa čak i kažnjavati, mislim, naravno u nekakvom prvom koraku, je uvijek upozorenje da se isprave. Međutim, tako nešto ne može stajati na stranicama niti ministarstva, niti nekakvih javnih institucija, kao sva ta istina, da bi onda pojavom na šalteru neke od tih institucija, saznali a to što tamo piše nije istina, a pogotovo se to odnosi naravno na ljude i na osobe koji imaju otežano kretanje ili na neki drugi način su zakinuti za funkcioniranje kao i svi ostali ujedno rečeno normalni ljudi. Tako da mislim da prema onima koji se ne drže istinitosti informacijama na svojim mrežnim stranicama, koje ih pravovremeno ne ažuriraju, mislim da bi trebalo nakon tog prvog koraka nekakve opomene stvarno ići sa drastičnim kaznama. Mislim isto tako, da još uvijek ipak debelo kaskamo u toj informatizaciji i digitalizaciji za privatnim sektorom, za trgovačkim društvima, znamo koliko se novaca vrti upravo na internetu, u mogućnosti pružanja određenih informacija koje se odnose na trgovinu, na bankarstvo, na ne znam, razno razne usluge, koje se ili prodaju ili se nude preko interneta. Mislim da debelo kasna javni sektor u tom smislu da pravovremeno daje istinitu informaciju svojim građanima o određenim mogućnostima natječajima, ne znam, razno raznim drugim informacijama koje se pojavljuju. Ta pravovremenost ta dostupnost informacija preko mrežnih stranica ili preko interneta, preko ovih naših pokretnih uređaja, imamo ih sada već ono desetine vrsta na koji način možemo pristupiti tim informacijama, izuzetno je važno da pogotovo osoba s invaliditetom, starijim osobama, koje možda nisu imale priliku pravovremeno kroz školski sustav, biti obučene za korištenje takvih uređaja, pružiti šansu i pružiti mogućnost, vidjeti kroz nadležna ministarstva, na koji način, tim ljudima dati određenu edukaciju o korištenju interneta, bez obzira što je nama to svima ili veći ljudi stvar koja se smatra kao normalna i kao nešto što svi koristimo to ipak nije, nije tako, a pogotovo nije tako za te neke specifične ugrožene ja bi rekla skupine, koji naprosto ili nemaju financijskih mogućnosti ili naprosto nisu se našli u određenoj situaciji da ta znanja i mogućnosti steknu kako bi koristili to. Znači tu svakako po meni treba to učiniti, to je po meni puno jeftinije, po nama puno jeftinije nego ulagati u neke stvari koje su puno skuplje, evo kolega Parić je čini mi se baš prošli put u raspravi u prvom čitanju govorio o građevinskim zahvatima odnosno o ukidanju tih barijera koje ovaj koje su invalidima naravno veliki problem i naravno nismo ih nažalost riješili još u potpunosti ili nažalost možda u većini slučajeva ih nismo riješili. Evo pozdravljam i ja da smo učinili jedan mali korak evo u Hrvatskom saboru i osigurali barem eto jednakost naših kolega koji su invalidi u smislu nastupa prema javnosti u Hrvatskom saboru na način da smo jednu prilagođenu govornicu stavili uz ovu koju svi poznaju. Znači mi moramo činit te korake oću reć skrenula sam pažnju na te građevinske zahvate koji su često vrlo skupi i pitanje u stvari jel taj odnos nekakav broja korisnika uopće želje naših invalida odnosno volje naših invalida da dolaze u nekakve institucije s obzirom da su 1.000 puta već poljubili vrata i vidjeli da ne mogu ući na adekvatan način u određene institucije, da sa tim novcima koji se možda i ulažu negdje i trebaju se ulagati, da se olakša pristup, da se ulaganjem znači proporcionalno ulaganje u opremu, znanje, edukaciju vezno za pristup ovakvim informacijama putem interneta ovaj bilo višestruke čak ja bi rekla jeftinije, a to je ovo šta ja kažem kolega Parić reko malo prije, jedna vlada će valjda jednog dana odlučit da ne samo zbog invalida nego zbog svih svojih građana uloži, ne potroši, nego uloži novce na pravi način u digitalizaciju i informatizaciju. Imat ćemo puno manje problema sa lažnim vijestima, prenošenjem lažnih vijesti, fabriciranjem i prefabriciranjem određenih vijesti koje su pogotovo koje se odnose na političke odluke i odluke koje se odnose na javni sektor i javnu uslugu. Evo ga, naravno o tome svemu bi se puno moglo i vjerojatno će još kolege skrenut pozornost na još neke stvari koje se pojavljuju u ovome sektoru, naravno inzistirat na tome bi trebalo gotovo ono svakodnevno da se digitalizira javni sektor, bilo bi puno manje ono što sam rekla lažnih vijesti, fabriciranih vijesti, bilo bi u konačnici i manje korupcije jer bi građani mogli pravovremeno biti informirani o stvarima koje bi trebale biti transparentne i koje bi mogli vidjet negdje, jednostavno ih pročitat, da ne kažem o javnim natječajima za razno razne stvari, o natječajima za poso itd., itd. Evo, tako da pozdravljamo ovo, nadam se da će invalidi osjetiti vrlo brzo koristi primjene ovakvog zakona odnosno inzistiranja na primjeni ovakvog zakona. Hvala lijepa. Sada je na redu Klub nezavisnih zastupnika i poštovani kolega Tomislav Žagar, izvolite. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, evo odmah u početku reć da svakako ovaj zakonski prijedlog valja podržati. Kolegica Ljubica Lukačić je u svome obrazlaganju u ime kluba govorila o prednostima ovoga zakona i tu se slažemo i naravno da znam i uvjeren sam koliko kolegica Ljubica Lukačić se zalaže za prava osoba sa invaliditetom. Međutim, to nije sve na Ljubici Lukačić, naravno da mi ostali moramo učiniti sve i više, a društvo u cjelini pogotovo da osobama s invaliditetom učinimo život jednostavnijim, lakšim i pristupačnijim što na kraju krajeva donosi i ovaj zakon. Pazite tehnologija se brzo razvija o tome su govorili moji prethodnici, tehnološka rješenja dolaze, a mi kao društvo se ipak nešto malo sporije razvijamo. I ako se igdje vidi odnos društva prema manjinama vidi se u odnosu prema osobama s invaliditetom, kako se odnosimo prema osobama s invaliditetom ne moramo glumit da se odnosimo prema drugim manjinama drugačije. I zbog toga treba napraviti više napora, više, više ovoga dobrih rješenja u tom smjeru kako bi tim osobama život učinili lakšim, evo ja ću spomenut ovu govornicu, naravno da je dobro da je ona ovdje ali da se, da pokušamo shvatiti razliku između određenih pristupa, ja sam sad trebao govoriti za ovom govornicom pa bi vidio kako mi, kako bi mi to bilo teško, jer riječ je jednostavno o pristupačnosti. No ajmo se vratit na suštinu ovoga, ovoga zakona, dakle ovaj zakon je dobar iskorak, međutim smatramo da još nije nikako dovoljan. On u sebi sadrži određena rješenja koja će pomoći, ali neće biti dovoljno jasna za pravu implementaciju u svojoj primjeni. Pa prije nego što krenem na samo obrazlaganje ovih članka koji mi se čini, čini malo ovoga upitnim htio bih navesti da Zakon o elektroničkim komunikacijama u svojim člancima također navodi određene, određeni smjer prema osobama s invaliditetom. Tako u članku 5. navodi koje su to mogućnosti koje se moraju osigurati korisnicima infrastrukture, članka 34. govori o jednako dostupnim elektronskim uslugama, elektroničkim usluga, a taj se članak povezuje na pravilnik. Pomalo mi je malo zapravo čudno što u ovom zakonu se nisu, nema poveznice sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama, ne znam, ne kažem da je to loše, ali malo mi se to činilo čudnim, posebno što čl. 35 evo govori o st. 5, to su posebne mjere, hitna služba, obavijesne informacije jer istina, ovi čl. o elektroničkim komunikacijama se odnose na sve, na sve dionike društva, međutim mi ovdje govorimo sad o javnom sektoru i ovaj Zakon se odnosi na javni sektor. HAKOM je inače razvio jednu aplikaciju, ja sam je danas baš gledao, zove se Kviz, gdje se mogu osobe s invaliditetom koristeći taj Kviz, a i ostali građani vidjeti koje su sve teškoće koje se pojavljuju prilikom korištenja aplikacija osoba s invaliditetom, pa tako možete birati motoričke probleme, tremo ruke, tremo glave, ometanje, zatim vizualne, slabovidnost, ja ne znam što znače ovi nazivi protanopija, tritanopija, deuteranopija i kognitivne, pomicanje teksta, skakanje slova, dakle, to je vrlo dobra aplikacija u kojoj možemo vidjeti kako se pojedina tehnička rješenja koriste da bi se osoba s invaliditetom omogućilo njihovo bolje korištenje. I još jedna stvar prije nego što krenem na konkretne odredbe, svatko od nas, vjerujte svatko od nas može biti ili postati osoba s invaliditetom, ne znamo što nam život nosi. U tom smislu su i pojedine, kad je u pitanju autoindustrija, pojedine kuće, pa mislim da i se jedna od aplikacija zove Putni anđeo, recimo razvila aplikaciju u trenutku prometne nesreće da se vaš mobilni uređaj spaja sa sustavom 112 i automatski obavijesti o tome, ako ste vi u tom trenutku nepokretni ili ako ne možete na drugi način ukazati na to da ste u opasnosti, da vam ta aplikacija to omogući, to je jedan od primjera dobrih tehničkih ili tehnoloških rješenja. Idemo sad na konkretne primjedbe. Dakle, kolegica Ljubica Lukanović je u prvom čitanju ukazala na čl. 3 gdje se ovaj zakon ne primjenjuje na dječje vrtiće, osnovne i srednje škole te učeničke domove, osim za sadržaje koji se odnose na ključne internetske i administrativne funkcije. I tu smo u obrazloženju se kaže da bi to iziskivalo značajna financijska sredstva, resurse koje možda ne bi oni mogli ostvariti i u tom dijelu se razumijemo, međutim vidite, dobro bi bilo da ovaj zakon, osim prekršajnih odredbi ima i poticajne odredbe jer upravo edukacija, upravo obrazovanje mladih ljudi, ne samo na korištenje onih kojima je potrebno posebnih uvjeta ili posebne pristupačnosti određenih novih tehnologija, već i onih koji ih budu izrađivali jer izrađivanje takvih aplikacija koje su potrebne za osobama s invaliditetom zahtjeva određena znanja koja su specifična znanja. U tom smislu bi obrazovne institucije se mogle uključiti pa bi poticajno se moglo napraviti čitave projekte u kojima bi se mladi ljudi, naravno, kad govorimo o osnovnoj školi, to je onda već nekakva razina gdje bi se mogla, srednja škola pogotovo, a da ne govorim o znanstvenim zapravo fakultetskim institucijama, gdje bi onda se studenti se mogli uključiti u izradu takvih aplikacija, koje bi se nagrađivale.

Dakle, govori se o obrazovanju djelatnika javnog sektora, to neće biti dovoljno po mom skromnom mišljenju, dakle, trebat će se uključiti ljudi koji imaju specijalizirana znanja, ne možemo mi obučiti baš, osim ako su u tijelu u javnom sektoru sami programeri, dakle informatičari, teško ćemo obrazovati sve djelatnike da to rade, a posebno evo sad ćemo se osvrnuti na jedinice lokalne samouprave, kolegica Nada Turina Đurića spomenula da mnoge nemaju zapravo svoje web stranice, ako ih ima, onda su to zombi stranice, ne održavaju se, a znate zašto ih nemaju jer održavanje i izrada košta, to je novac, a sami djelatnici tih općina i gradova, općina, ajmo se zadržat, pretpostavljam da gradovi ipak imaju taj određena sredstva, općina ne mogu to sami isfinancirati. Dakle, u ovom smjeru zakon ide ka tome, ali nećemo postići dovoljan rezultat jer evo najspornije meni u zakonu je, kad govorim sporno u zakonu, ja ne kritiziram zakon jer zakon, od nekud se mora krenuti, ali se bojim kako će ta biti provedba. U čl. 8 se kaže: Tijelo javnog sektora provodi početnu procjenu u kojoj mjeri postizanje usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti utvrđene u čl. 6 ovog zakona, nameće nerazmjerno opterećenje. I onda u st. 2: Pri procjeni iz st. 1 ovog članka, tijelo javnog sektora uzet će u obzir osobito veličinu resursa i prirodu tijela javnog sektora i procijenjene troškove i koristi za tijelo u odnosu na procjene koristi za osobe s invaliditetom, uzimat će u obzir učestalost i trajanje uporabe pojedinačne mrežne stranice ili programska rješenja za pokretne uređaje. I onda se to veže naravno na Izjavu o pristupačnosti i povratnu informaciju. E sad je samo pitanje tko izrađuje ovu početnu procjenu? Tko će tu procjenu izrađivati? Hoće li to biti neko ovlaštena osoba ili tijelo koje će moći jer ako mi ostavimo jedinicama lokalne samouprave da same izrađuju te procjene, onda su nas zapravo se vrtimo u kruh kao pas kad ganja svoj rep jer imamo dosta rigorozne, vidim da je kolega Grmoja najavio amandman, dosta rigorozne prekršajne odredbe gdje se kažnjava, gdje se jedinice lokalne samouprave i naravno, odgovorna osoba jedinice i ne samo jedinice lokalne samouprave, tijela javne vlasti, od 2-50 tisuća kuna, a osoba od 500-5 tisuća kuna. Ja nemam posebne primjedbe na to je li taj iznos previsok, ali je primjedba u tome hoćemo li postići cilj, što će u tom izvještaju pisati i tko će napraviti procjenu. Evo to ako možete mi predstavnici ministarstva ili Središnjeg državnog ureda pojasniti, a što se tiče drugih odredbi, mislim da su u redu i da je ovo usklađenje sa ovim smjernicama ili direktivama koje smo preuzeli iz EU i da ovaj zakon u tom smislu napredak, a na kraju još jedanput da zaključim, ovo nikako nije dovoljan, neka bude početak za jedno intenzivniju akciju koju će Središnji državni ured, a i vlada u cjelini, pa i mi u ovom Visokom domu, budućnosti učiniti, kako bi život osobama invaliditeta učinili pristupačnijim i kvalitetnijim. Idemo sada na Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista, poštovani kolega Nikola Grmoja, izvolite. Hvala poštovani predsjedniče, poštovane kolegice i kolege naravno i mi ćemo najvjerojatnije podržati zakon, neovisno o tome, kako prođu ovi naši amandmani koje ćemo uputiti jer je zakon sigurno jedan korak naprijed. Ono što bih se složio s kolegama koji su govorili prije mene, to je naravno informatizacija, digitalizacija, ali mi o tome samo pričamo, nažalost, jako malo se radi, a i kada se radi ti pomaci nisu dovoljni, posebno ako govorimo o onome što je govorio kolega Parić, a tiče se reforme javne uprave. Imamo u Ministarstvu uprave ostavljen akcijski plan, osiguran je iz europskih fondova 880 milijuna kn, međutim, ta ključan reforma se ne događa, ona je važna ne samo zbog transparentnosti, važna je i zbog efikasnije javne uprave, jeftinije javne uprave, u konačnici jeftinije državne administracije, međutim, znamo da bi to u konačnici dovelo do toga, da bi oni koji na toj javnoj upravi, odnosno, oni koji tu javnu upravu koriste kao poligon za stranačko uhljebljivanje izgubili veliki dio svoje političke moći, onda naravno da nema političke volje da se krene u tom smjeru. To je ključna reforma, jer mi trošimo 27,8 milijardi kuna za plaće službenika i 13 milijardi kuna za materijalne rashode. Znači javna uprava mora biti učinkovita, mora biti depolitizirana, mora biti optimizirana, a naravno, ključ je digitalizacija. Ali, vidimo da i oni projekti koji su ostavljeni, koji su gotovo, za koje su osigurana sredstva ni to se ne provodi, ministar Kušćević, ide samo djelomično u implementaciju određenih projekata, samo jednog od ta četiri koja čini akcijski plan reforme i javne uprave, ali što možemo očekivati od čovjeka, koji kaže da koristi privatni ili službeni mail ovisno o tome, kakav je signal internetske mreže. To govori o njegovom poznavanju, znači same digitalizacije i ovih procesa. Što se tiče samog zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora rekao sam da ćemo ga podržati, dati ćemo 3 amandmana. Znači 1 amandman je na članak 10. stavak 2 gdje prilažemo da se mijenja i glasi, tijelo iz stavka 1 ovog članka, u suradnji s držanom školom za javnu upravu povjerenikom za informiranje i predstavnikom organizacije civilnog društva na prijedlog savjeta za razvoj civilnog društva vlade RH izrađuje plan i program osposobljavanja djelatnika tijela javnog sektora i drugih relevantnih dionika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih st ranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu s ovim zakonom. U dosadašnjem stavku, predlagatelj ističe krovnu nacionalnu organizaciju osoba s invaliditetom, bez navođenja kriterija izbora. Jedna od zadaća savjeta za razvoj civilnog društva, kao savjetodavnog tijela Vlade RH, koje djeluju na razvoj i suradnji Vlade RH i organizacije civilnog društva u RH, je i kandidiranje izbor predstavnika organizacija civilnog društva u povjerenstvo, savjetodavan ili radna tijela na zahtjev tijela državne uprave, ureda Vlade i drugih tijela javne vlasti. Time bi savjet za razvoj civilnog društva, preuzeo obvezu prikupljanja kandidatura, izbora krovne nacionalne organizacije osoba s invaliditetom, koja će sudjelovati u organizaciji, provedbi programa osposobljavanja. Također izmjenom stavka je predviđena izrada lana i programa osposobljavanja koje izrađuje središnje tijelo državne uprave, nadležno za razvoj digitalnog društva u suradnjom s državnom školom za javnu upravu, povjerenikom za informiranje i savjetom za razvoj civilnog društva Vlade RH. Drugi amandman koji predlažemo, je u članku 11. znači da se članak 11. stavak 2 mijenja i glasi, povjerenik za informiranje, uz podatke i mišljenja koje mu donosi središnje tijelo državne uprave, nadležno za razvoj digitalnog društva koje se dostavljaju kao prilog izvješću, podnosi Europskoj komisiji izvješće o rezultatima praćenja uključujući i izmjerene podatke, kao i informacije u nadzoru. Obrazloženje je da budući da su ovim konačnim prijedlogom zakona predviđene ovlasti povjerenika za informirane da prati usklađenost mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, sa zahtjevima pristupačnosti, te provodi nadzor nad provedbom ovog zakona, a središnje tijelo državne uprave nadležno za razvoj digitalnog društva poduzima mjere kako bi se olakšala primjena zahtjeva pristupačnosti i na druge vrste mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje, potrebno je radi očuvanja neovisnosti izvještavanja povjereniku za informiranje dati ovlasti za podnošenje izvješća Europskoj komisiji, uz mišljenja i podatke središnjeg tijela državne uprave, nadležno za razvoj digitalnog društva koji je sastavni dio Europskoj komisiji. I treći amandman koji sam spomenuo ovdje u replici, znači u čl. 14. u čl. 14. se dodaje stavak 3 koji glasi, novčana kazna za prekršaj stavka 1 točke C, D, i E neće biti izrečena ako nakon pisanog upozorenja tijela nadležnog za nadzor o prekršaju tijelo javnog sektora, u primjernom roku, izvrši naredbe i ukloni uočene nedostatke. Znači prije izricanja novčanih kazni za prekršaje koje obuhvaćaju radnje iz stavke 1 točke C, D i E znači neredovito objavljivanje ili neažuriranje na svojoj mrežnoj stranici na pristupačnom obliku izjavu o pristupačnosti za mrežnu stranicu ili programska rješenja za pokretne uređaje ako se ona ne preuzima prilikom preuzimanja programskog rješenja u skladu s čl. 9. stavcima 1 i 3 ovog zakona, ne objave poveznicu kojom bi se svim korisnicima omogućilo da obavijestilo tijelo bilokojoj neusklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti i da zatraži informacije o dijelovima sadržaja koji nisu pristupačni u skladu sa člankom 9. stavkom 2. podstavkom 2. ovog zakona, ne objave poveznicu na inspekcijski nadzor kojim bi se moglo pokrenuti u slučaju nezadovoljavajućeg odgovora na obavijest ili zahtjev korisnika u skladu sa člankom 9. stavkom 2. podstavkom 3. ovoga zakona, potrebno je preventivno i edukativno djelovati prema tijelima. Ukoliko tijela u danom roku ne izvrše naredbu tijela nadzora i ne uklone uočene nedostatke, tada izricanje novčanih kazni ostaje kao zakonska mogućnost osiguravanja izvršenja obveze tijela. Znači prijedlog je da se ide edukativno, da se uklone nedostaci, onda ako se to ne napravi u određenom roku da onda se ide sa novčanim kaznama. Evo to je ukratko to, mislim da bi ovi amandmani poboljšali ovaj prijedlog zakona ali mi ćemo svakako neovisno o stavu i ovim amandmanima podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala. Idemo sada na dvije pojedinačne rasprave, prva je na redu poštovana kolegica Irena Petrijevčanin Vuksanović, izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče, poštovani državni tajniče g. Gršić sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. U prethodnim raspravama čuli smo da je teško naći razloge zašto bi itko bio protiv ovog zakona, ja mogu samo reći da ne postoji niti jedan razlog zašto bi bio itko protiv ovog humanog i antidiskriminirajućeg zakona i ono što je bitno reći dakle tijela javnog sektora, svi odredba imaju mrežnu stranice i određenu vrstu internetske interaktivnosti i zaista bi bilo diskriminirajuće da starije osobe, osobe sa invaliditetom, slabovidne osobe ili općenito osobe koje već su u realnom životu na neki način diskriminirane, nemaju pristup sadržajima, internetskim tijelima javne uprave i svim ostalim tijelima koja su definirana ovim zakonom i na nama da im omogućimo što će se i omogućiti ovim zakonom, jednake uvjete i poslovanje i zapravo pristupa informacijama tijelima javnog sektora. Ono što je bitno reći da je prole godine istraživanje pokazalo da u RH 94% osoba koristi pametne telefone i to se odnosi na osobe između 18 i 30 g. U tom postupku dakle, među tim osobama su i osobe sa invaliditetom. I sad možete zamisliti što bi bilo da se osobama sa invaliditetom onemoguće ravnopravan pristup tijelima javne uprave i svim tijelima koja su regulirana ovim zakonom. Ono što je prethodnoj raspravi rekao kolega iz MOST-a, mi smo imali jednu raspravu na Odboru za informiranje, informatizaciju i medije, gdje sam ja obrazložila zašto amandmani koji kolege iz MOST-a predlažu, jedan amandman može proći, on je zapravo potpuno benigan u smislu da ne zadire u druge zakone, ostali amandmani koje kolege predlažu iz MOST-a, pokazuju nerazumijevanje ovog zakona u smislu da se zadire u posao zakona odnosno meritum drugog zakona kojim se zapravo regulira rad povjerenika za informiranje. Ako smo pozorno pročitali ovaj zakon, onda vidimo da imamo u članku 12. zapravo ulogu povjerenika za informiranje koji vrši nadzor nad provedbom ovoga zakona i da su tu inspektori Ureda povjerenika za informiranje i isto tako članak 11. na koji se u prethodnoj raspravi referirao kolega iz MOST-a o tražeći amandman, također ne može biti nešto što je argumentirano zato što taj članak ponovno zadire u druga dva zakona, zakon po kojem radi Središnji državni ured za digitalno društvo i s druge strane povjerenik za informiranje, dakle ne možemo očekivat da se u ovaj zakon nasilno utrpa nešto što potpuno neprirodno bi bilo da se utrpa u ovaj zakon, tako da bilo bi za očekivat da se zapravo amandmani niti ne podnosu na ovak način samo radi toga da bi se podnijeli. E-Hrvatska je spomenuta u prethodnoj raspravi od zastupnika Parića, e-Hrvatska je jako strategija, ja bi bila jako sretna da se ona zaista provede u cijelosti. Mi sam imamo situaciju u javnoj upravi što smo čuli iz prethodnih rasprava, da je zapravo naša digitalizacija ili informatizacija ako hoćete javne uprave, parcijalno provedena.

Da bismo postigli da sve bude kompaktno, potrebno je ujednačiti tijela javne uprave u razini informatiziranosti jer ta razina je protočna do neke razine a onda tu sve staje pa ako želite koristiti uslugu e-Građani, onda ćete doći do određene razine, ići ćete u dubinu horizontalno i vertikalnu, u širinu i onda ćete stati zato što ćete doći do jednog tijela javne uprave koje ne podržava tu razinu koja se očekuje da bude umrežena u sklopu cijelog projekta. Imamo dakle niz parcijalnih projekata ali nemamo još uvijek sustavno obuhvaćena sva tijela javne uprave zato što naprosto ta tijela javne uprave nisu u mogućnosti dati tu razinu koja je očekivana da budu sastavni dio ovog cjelokupnog paketa. To je nažalost tako ali ja vjerujem da će se u narednom periodu uz pomoć središnjeg državnog ureda i svih nas ovdje i svih relevantnih postići i ta razina prohodnosti, protočnosti i zapravo pretraživosti i usluge našim građanima zato što istraživanja su isto pokazala da najviše građani očekuju te usluge u zdravstvu i u javnoj upravi, znači svi želimo da što lakše dođemo do nekog dokumenta, da nam je što lakše pretraživo i da je što kraći put kako da dođemo do tog dokumenta, u tom smislu da ne duljim, svakako ovaj Zakon je nešto što treba pohvaliti i što ide, dakle, ka unapređivanju javne uprave, a naročito antidiskriminacije osoba s invaliditetom. Poštovana kolegice Vuksanović, jedna, možda netipična replika da obranim kolege iz MOST-a koji nisu tu. Oni su dali par Amandmana istina, ali na kraju je, ako sam dobro čuo, kolega Grmoja rekao da će ipak prihvatili ili ne te Amandmane, oni podržati ovaj Zakon, što u stvari mi je jako drago jer time pokazuju da shvaćaju apsolutnu bitnost i sve ono što ovaj Zakon treba donijeti i to je u ovom sadašnjem sazivu Sabora kakav je, napredak, vjerujte mi. I druga stvar, imate odličnu analogiju oko sira i rupa, samo bih tu analogiju malo promijenio na način da, pošto puno manje ima rupa nego sira, one rupe su informatizirani dijelovi naše države, a ono što trebamo odraditi je onaj sir okolo, ali analogija vam je uistinu odlična, svaka čast, evo, hvala. Kolega Parić, ima različitih vrsta sireva, pa onda neki imaju više rupa, neki imaju manje, a što se tiče potrebe obrane kolega iz MOST-a, nema potrebe da branite, niti su oni bili napadnuti.

Jedan Zakon koji je donešen tamo davne 2008.-me, 2009.-te godine, Zakon o osobnom identifikacijskom broju (OIB) je podrazumijevao da će se kompletna državna uprava informatizirati, da će se u središnjem registru koji će biti, da li u Poreznoj upravi ili u APIS-u ili u FINA-i, uopće nebitno, skupljat svi podaci upravo temeljem toga OIB-a i da će na takav način hrvatski građani, svi i oni koji i osobe sa invaliditetom i oni koji nisu, moć praktički sa, doć do informacija i do rješenja bez da posjećaju kancelarije državne uprave. Međutim, taj OIB je trebao biti krvna slika imovinskog stanja i pojedinaca i poduzeća i onda je to tamo negdje u prošlim godinama zapelo na pola puta, a 2010.-te je potpisan Protokol o međusobnoj razmjeni [[Upadica: Hvala]] podataka, dakle, već tada smo rekli da se [[Upadica: Hvala vam]] državna uprava treba informatizirati. Poštovani kolega Šuker, znam taj Zakon zato što u to vrijeme sam malo se s tim bavila i proučavala te Zakone i inače od 2005.-te pratim tu informatizaciju. Dakle, mi težimo jednoj vrsti sira koji ima što manje rupa, sad ne znam je li to edamac, ementaler ili ementaler ima puno rupa, vjerojatno, ne znam, ne razumijem se toliko u sireve, ali ovaj Zakon je bio isto dobar, ali kao što sam rekla i kolegi Pariću, vi, recimo, imate Zakon o kibernetičkoj sigurnosti gdje se očekuje da 19 ili 20 tijela javne uprave i Središnji državni ured međusobno su na istoj razini i imaju jednake razine zaštite, recimo, informacijskih sustava. To je praktički nemoguće jer jedno Ministarstvo, recimo, je na jednoj razini, drugo Ministarstvo je na drugoj. Kad postignemo što veću ujednačenost tih tijela javne uprave u smislu da je njihov informacijski sustav jednak, onda će biti i ta protočnost.

Moram vam dati opomenu, ali nemojmo to raditi. Ma da, ali to kao da kaže igrač, ja ću sad uklizati u protivnika, dajte mi crveni karton, ja ću mu slomit nogu, pa nije baš sad tako. Kolegice Ljubica Lukačić, izvolite. Pa kolegice, vi ste se u vašoj raspravi osvrnuli na Amandmane koje je kolega Grmoja u ime MOST-a detaljno obrazložio. Već jednim dijelom ste, evo i vi rekli zašto oni nisu osnovani, ja ću samo, želim još jedanput reći, bitno je istaknuti da u čl. 10. st. 2. ne govorimo ni o kakvom, ali baš ni o kakvom Povjerenstvu, već govorimo o savjetovanju koje doista ne može pružiti nitko, nitko drugi iz civilnog društva, nego krovna organizacija zajednice savezom osoba s invaliditetom. Odgovor, izvolite.

Idemo sada na iduću pojedinačnu raspravu, poštovani kolega Gordan Maras, izvolite. Hvala lijepa g. predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, kada govorimo o Zakonima koji će pomoći da naši građani imaju kvalitetniju informaciju, javnu uslugu i prema tome, ja bi rekao i transparentnije upravljanje državom i tijelima javnih vlasti, to naravno odmah treba podržati i treba otvoreno reći da se država već neko vrijeme, što manje, što sa više uspjeha, trudi unaprijediti određena rješenja u području mrežnih stranica i programskih rješenja za građane. Mogu tu istaknuti i rješenja koja su dobila i neke nagrade, kao što je to bio slučaj za e-građanin prije četiri, pet godina i svjetske nagrade gdje smo napravili jedan iskorak prema građanima gdje se ono šta bi trebalo biti normalno i nažalost s čim se nije nastavilo takvim tempom u narednim vladama, omogućili. Znači da se određene usluge mogu napraviti putem programa bez dolazaka sa manje papirologije, primjerice evo i otvaranje obrta, prije evo sad se sjećam već više 4 godine odnosno pardon 3 i nešto godine, sad će biti 4 godine, kada smo tu uslugu pustili, pustili u promet i sa te strane voljeli bi da ova Vlada nastavi sa tom vrstom transparentnošću i sa količinom usluga koje nude svojim građanima kako bi oni imali efikasniju javnu upravu. Ono šta nažalost imamo sada u poziciji odnosno situaciji, znači građani imaju sve manje informacija i nažalost te usluge se ne nude na, ja bi rekao dovoljno brzi način i ne razvijaju na način na koji bi se trebale razvijati koje se razvijaju u nekim možda drugim zemljama EU ili nekim drugim svjetskim napredno tehnološkim zemljama. Znači sa te strane mogu reći, evo kao što sam rekao i u uvodnom izlaganju, naši transparentnost naše Vlade je korak nazad u ovom trenutku jedna velika industrija o njoj se odlučuje, nitko ništa ne zna, iza zatvorenih vrata se analiziraju ponude vezane za brodogradnju i gotovo je nevjerojatno da kolega Horvat, ministar gospodarstva odbija javnosti podastrijeti uopće podatke ko je kakve ponude podnio za koji novac, koliko će radnika raditi, koja je uopće perspektiva tih tvrtki u budućnosti. I sa te strane ja moram reći da nisam zadovoljan kako se naša Vlada prema toj transparentnosti odnosi. Ili primjerice zbog čega ne bi imali razvijenu uslugu u zdravstvu, u javnom zdravstvu da ljudi budu svjesni da li mogu obaviti neki pregled kod svoga liječnika opće prakse, dobiti neko cjepivo ili ne mogu. Moram vas upozoriti, dame i gospodo, ovaj je podatak vrlo važan za sve naše građane da u ovom trenutku u Hrvatskoj kao da smo u srednjem vijeku, vlada nestašica cjepiva za tetanus. Ne možete gotovo kod ni jednog doktora opće prakse dobiti to cjepivo zbog toga što ministar nije odobrio uvoz, a uništen je Imunološki zavod koji je to cjepivo proizvodio. Evo gdje je Hrvatska danas, gdje je naše zdravstvo, gdje je informacija gospođo Lukačić to bi bilo normalno da imamo informaciju, mrežni program koji će te obavijestit ne možeš dobiti cjepivo za tetanus jer ga nema u Hrvatskoj. Kao da je Hrvatska u 3 vijeku, evo kolega, građanin prativši danas sjednicu sabora mi je poslao mail i upozorio na tu alarmantnu situaciju da cjepiva za tetanus u Hrvatskoj nema, da vlada nestašica. Šta je sa našim građanima koji tu informaciju nemaju, koji možda danas žele otići dobiti cjepivo, ozljede se, ode kod svog doktora i ne može se cijepiti. Ili za 6 mjeseci nakon što mora ponoviti cjepivo, ne može se cijepiti. I zbog čega naša, recimo bio bi normalno da Ministarstvo zdravstva ima takve programe koje bi obavijestile građane o redovnim cijepljenjima, o situaciji kakvo je stanje na zalihama, da li možeš, da li ne možeš itd. obaviti određenu uslugu koje ti to ministarstvo, doktor opće prakse, bolnica treba dati. Znači ta rješenja kod nas ne postoje, kod nas postoji, ja bi rekao princip da se ide korak nazad, da se ne omogućuje ljudima da dobiju potpunu pravodobnu informaciju, nego se kroz medije kao što to ministar Kujundžić dosta često govori, govori o idiličnoj situaciji u zdravstvu, a nemamo ni najosnovnija cjepiva koja bi trebali imati. Zamislite danas u Hrvatskoj nema cjepiva za tetanus raspoloživog kod doktora opće prakse, ukoliko se ozlijedite kako bi se neki od naših sugrađana mogli normalno cijepiti odnosno možda ima kod nekih, ali u pravilu vlada nestašica zbog toga što ministar nije odobrio uvoz, a oko Imunološkog zavoda nije u stanju već 3 godine ova Vlada gotovo i Oreškovićeva vlada nisu u stanju napraviti bilo kakav posao kako bi ta tvrtka koja može to raditi, profunkcionirala i kako bi naši građani imali određenu zaštitu koju bi svaki normalni građanin trebao, trebao imati. I sa te strane kada vidite sve te primjere čovjek se pita kakva rješenja, kakvi programi će se opće raditi, izrađivati, znači mi ćemo ovdje usvojiti zakon koji može biti dobar, podržat ćemo ga svi i želimo da se što više naša uprava i informatizira i da se rješenja rade, da naši građani imaju potpunu informaciju, da primjerice znamo danas da kliknemo ovdje na, na stranice Grada Zagreba da ja odmah u prvi tren vidim kakva je kvaliteta zraka na Jakuševcu, kakva je kvaliteta zraka kod odlagališta otpada koji Grad Zagreb ne rješava više od 10 godina, znači već je trebalo po najavama gradonačelnika Jakuševec zatvoriti prošle godine, ali sada će se raditi do 2029. ja želim odmah taj čas imati 3 mjerne stanice koje tamo funkcioniraju da mi kažu koja je kvaliteta zraka. To su rješenja koja našim građanima trebaju, a koja naše tijela javne vlasti, znači da li lokalna razina, da li državna ne rade. Želim znati kako teče postupak ocjenjivanja ponuda u Uljaniku i u 3. maju, ali ne to se ne može dobiti ni na kapaljku zbog toga šta kod nas vrijedi pravilo da dovedemo problem do eskalacije, uništenje brodogradnje, Agrokor u problemima, smeće na Jakuševcu i onda u zadnju 100-tinku se nude rješenja uzmi ili ostavi i obično nekim interesnim lobijima zarade 10-tke miliona EUR-a i više novaca kako bi, kako bi privatni interesi u biti bili oni koji su najvažniji, a ne naših građana koji eventualno te usluge koriste. I zato podržavam ovaj zakon, želja mi je da što više se programa, određenih rješenja za i tablete i mobitele rade, da imamo mogućnost što manje da građane inkomodiramo, a da im što više informacija dajemo, ali sam skeptičan, skeptičan sam prema tome da li će to Vlada koja je u poziciji napraviti jer ona se u pravilu ljuti kada iscure mailovi poput afere Borg iz Agrokora, znači njima je to problem, znači ne smije se znati što se iza žita rješava, a ne da se da još potpuna informacija. Želim još jednom, treći put, namjerno istaknuti ovu temu da mediji to čuju u Hrvatskoj nema na tržištu cjepiva za tetanus, ministar nije osigurao elementarnu zdravstvenu zaštitu našim sugrađanima. Izvolite. Kolega Maras, rekli ste da ovaj zakon je dobar alat da bi građanima imali kvalitetnu i javno dostupnu informaciju i kvalitetnu javnu upravu, ali evo prema jednom projektu koje je radio istraživanje još uvijek preko 80% državnih tijela, tijela u regionalnoj i lokalnoj samoupravi traži od naših sugrađana da donesu dokument fizički, znači još uvijek mi uz sva ova nastojanja i uz ovaj zakon koji je dobar i dobar alat, tražimo od naših građana da donose dokumente, da troše svoj novac i vrijeme, a ono što je također loše za Hrvatsku, da dnevno 47% građana se suoči sa lažnim vijestima.

Vi ste rekli nešto što je svima znano, znači mi možemo, mi usvajamo tu zakone razno razne, imamo kolege koji su prošli svijeta, živjeli u razvijenim demokracijama, evo tu je ambasador Kovač koji je bio u Berlinu, zna kako tamo stvari funkcioniraju, ali usvojimo li mi zakone, to ne znači da će oni zaživjeti u praksi, mora postojati politička volja. Mora postojati želja da naši građani dobiju informaciju, ne da se zabavlja građane sa fake newsom i da imamo svaki put kad je neki skandal, paralelno ide određeni fake news da bi ga pokrio. Kao što smo imali sad slučaj kod aviona, kod Agrokora, konstantno se to proizvodi i ja imam osjećaj da postoji čak i neki savjetnik za fake news koji rade u uredu premijera Plenkovića, znači koji se samo time bavi kako bi plasirao određene teme u javnost, kako bi pokrio afere koje se dešavaju u Vladi HSZ-a i premijera Plenkovića. Druga replika, kolegica Petrijevčanin Vuksanović, izvolite. Hvala. Kolega Maras, opet ste imali potrebu baciti sivo-crne nijanse boja. Nije situacija u javnoj upravi uopće tako loša kako se prikazuje, dakle, naš projekt e-Građani, vi to vjerojatno ne znate, je bio proglašen najboljim projektom digitalizacije javne uprave u Europi, a međunarodni stručnjaci iz 19 zemalja, 25 neovisnih stručnjaka su ga proglasili najboljim projektom digitalizacije javne uprave u Europi. To je sir sa nekoliko rupa i to je činjenica, ali nije ovako crno niti može biti ovako crno kao što ste rekli. Nije dobro generalizirati jer ovoliko crnila zapravo nije realna situacija. Realna situacija da imamo dobrih stvari, da imamo loših stvari na kojima radimo da budu bolje, znači nije ovako crno. A što se tiče tetanusa, jučer je moja djevojčica od 6 godina primila cjepivo DTP-a. Difterija, tetanus, polimilitis, prema tome očito ga ima. Onda je sretna okolnost da je kod vašeg doktora tako, pitajte malo ostale općine, da, da, pa nisam ja to izmislio, ja sam provjerio na 3, 4 mjesta nema tog, nestašica je na tržištu, znači tko se kako snađe, ja ne znam kod kog vaša djevojčica ide, ali taj se očitao snašao, ali nije poanta da se jedan snađe, nego da svi imaju, to je poanta. A zahvaljujem se na pohvali jer ovo što ste rekli nije nova stvar, to se desilo za vrijeme vlade Zorana Milanovića, ta nagrada, je, je, znači tako da hvala vam lijepo što pratite i što ste primijetili tu nagradu, vjerojatno vam se kolega Pavić može posebno zahvaliti jer je on bio tad zadužen za to, tako da drago mi je da primjećujete da je u vrijeme vlade Zorana Milanovića bilo dobrih stvari i ja se s vama naravno tu mogu samo složiti, ne? Žao mi je što samo tempo nije nastavio se u tom smjeru kakav je bio tada nego je značajno usporio. Hvala vam lijepa. Kolega Maras, meni je jako drago što ćete vi podržati ovaj zakon, ali mi je izuzetno žao što ste vašu raspravu okrenuli u totalno drugom smjeru u nešto što nema veze sa ovim zakonom, dakle iskoristili ste ju za prikupljanje jeftinih političkih bodova. Što se ove Vlade tiče i osoba s invaliditetom, nemojte se brinuti, ja bi bila izuzetno sretna da je pokret osoba s invaliditetom imao takvu suradnju i sa vladom u kojoj ste vi bili ministar. Lukačić, vama jeftini politički poeni, meni rješavanje problema sugrađana, znači meni je to vrlo važno ovdje reći. Pa ne mogu ja šutjeti ako meni građanin se obrati i kaže da ne može dobiti cjepivo protiv tetanusa. Pa kako da to ne kažem? Mislim, daj probajte me razumjeti, pa ne mogu ja zbog toga što trebam imati obzira prema HDZ-u sad to prešutjeti, meni je važnije da se taj problem riješi nego da li će HDZ biti pohvaljen ili neće. To možda vama nije, ali meni je. A što se spomenuli odnosa prema osoba s invaliditetom, to se vidi iz priloženog, evo uspio je predsjednik Sabora napraviti još jednu govornicu ovdje, što je privremeno rješenje, ako ćemo na tom primjeru pokazivati odnos HDZ-a, onda bolje da ga uopće ne pokazujemo.

Kolega Maras, vi ste u svojem izlaganju, kao što je rekla i gđa. Lukačić, puno toga govorili najmanje o samom Zakonu, pa ste spomenuli i Uljanik i transparentnost ovih pregovora koji se sada vrše s potencijalnim ulagačima u Uljanik. Pa vi ste bili ministar u Vladi koji je bio zadužen za obrt i gospodarstvo i sigurno da dio tih problema je nastao i u to vrijeme, ali vi ste kao ministar koji je bio zadužen za takvo osjetljivo pitanje u gospodarstvu, trebali znati da se ovakovi pregovori sigurno ne mogu voditi pred očima javnosti ako želimo da oni uspiju. Prema tome, to su potencijalni privatni ulagači i moramo voditi računa i o njihovim interesima i kod tih pregovora koji su osjetljivi želimo postići, ova Vlada i ministar žele postići to da se izabere najbolji ulagač koji će sanirati probleme Uljanika koji su nastajali dugi niz godina, a velim 4 godine u nastajanju tih problema ste i vi sudjelovali kao ministar. Hvala lijepo. Znači, moramo voditi, rekli ste, moramo voditi računa o njihovim interesima, o interesima onih koji sada potajice žele kupiti te tvrtke, a da mi uopće ne znamo ni tko su, ni koje su njihove namjere. Pa problem ove Vlade HDZ-a je što samo vode interese o tima koji su sada u potajice u pregovorima, kao što su jučer vodili računa potajice u Agrokoru, kao što su prekjučer vodili računa potajice o privatizacije 90-tih. Znači, to je vaš problem, vi ne shvaćate da građani imaju pravo znati što će se desiti, da radnici imaju pravo znati tko kupuje, kakva će biti njihova perspektiva i koji su planovi. Što se tiče toga, to je vaš osnovni problem i dajte se osvijestite. Znači, ja vam sada ne želim loše, ja vam kažem osvijestite se, nije vaše da vodite računa i štitite interese onih koji žele zaraditi, nego štitite interese onih koji žele raditi, to je poanta, to je poanta cijele priče.

Sada je na redu državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva g. Bernard Gršić koji će imati završnu riječ, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovane saborske zastupnice i poštovani saborski zastupnici, samo kratko na kraju predstavljanja ovog Konačnog prijedloga Zakona. Znači, želja ovoga Zakona je da svi građani RH budu uključeni u digitalno društvo, da sadržaji koje pruža javna uprava budu prilagođeni osobama sa invaliditetom i svim osobama kojima će to dobro doći u korištenju, informiranju, informacijama koje pružaju tijela javnog sektora. Moram naglasiti da prilikom izrade ovog Zakona, Središnji državni ured kao nositelj ovog Zakona, stručne radne skupine i stručnog donošenja ovog Zakona je proveo i nekoliko edukacija odnosno sudjelovao je u nekoliko edukacija, čak i sami smo organizirali jedan Okrugli stol na temu Pristupačnosti i moram reć da, dakle, ja kao osoba koja nemam invaliditet ili barem još toga nisam svjestan, kada dođete u doticaj sa osobama koje imaju poteškoća u korištenju digitalnih tehnologija, onda tek možete sa sigurnošću i sa stvarnošću uvidjeti koji su to problemi s kojima se oni susreću. Dakle, ovaj Zakon ima cilj da se takvi problemi i izazovi koje digitalno društvo danas stavlja pred sve građane, za takve korisnike digitalnog društva upravo otklone. I naravno da je za suradnju potrebno sve institucije, osobito one koje imaju najveće znanje i najbolje u svojem životnom iskustvu, a to su invalidi, mogu artikulirati one prepreke koje postoje i u digitalnom društvu.

Evo, pitanje za državnog tajnika, on je ovdje rekao, s čim se ja slažem, da se želi uključiti sve više i više građana. Zanima me zbog čega i da li misli da je to problem da u jednom sustavu koji je, po meni jedan od ključnih za građane RH, a to je zdravstveni, da postoje više, ja bih rekao, aplikacije koje bi obavještavale građane i na ovaj način određenim raspoloživostima, primjerice, da ljudi znaju kada je nestašica cjepiva za tetanus, kao što je sad u ovom trenutku u RH, da se taj problem rješava. Znači, da li je moguće tako nešto napraviti i da li bi ministar kojem je u cilju da javno zdravstveni sustav funkcionira na što efikasniji način, trebao ići u tom smjeru, pokušat napraviti aplikacije koje bi građanima dostupniju uslugu dali informaciju kada što da rade, ne da odu kod doktora, a da cjepivo za tetanus nema. Poštovani g. tajniče, moram reći da je ovo bila jedna vrlo dobra i konstruktivna rasprava cijelo vrijeme, nažalost, sve dok se moj kolega Maras nije javio, pa makao konstruktivnost iz nje. Ali zašto sam se javio, da još jednom ponovim, digitalizacija je, kolegice i kolege, put kojim trebamo svi zajedno ići i svi zajedno krenuti i to je put ka uspjehu ove zemlje i ovoga društva. I bit ćemo uspješni ako budemo zbilja iskreno zajedno svih na tom putu.

Prijeđemo na drugu točku dnevnoga reda: - Prijedlog Zakona o željeznici. Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Želi li predstavnik odnosno predstavnica predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Ovdje je s nama državna tajnica u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture gospođa Nikolina Brnjac, izvolite. Ja se zahvaljujem poštovani podpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane saborske zastupnice i saborski zastupnici, dopustite da vas u uvodu ovog izlaganja upoznam s Nacrtom prijedloga Zakona o željeznici koji se danas ovdje nalazi u prvom čitanju. Važećim Zakonom o željeznici uređuje se između ostalog način i uvjeti obavljanja željezničkog prijevoza, tržišta željezničkih usluga, upravljanje željezničkom infrastrukturom i uvjeti pristupa na infrastrukturu, načela i postupci koji se primjenjuju za određivanje naknade željezničke usluge te dodjelu kapaciteta željezničke infrastrukture. Cilj europske željezničke politike je održivi razvoj europskog gospodarstva kroz uspostavu upravo jedinstvenog europskog željezničkog prostora te otvaranja tržišta samih željezničkih usluga. Znači radi se o usklađivanju sa 4. željezničkim paketom, usklađivanje vezano uz tehnički i upravljački stup. U okviru upravljačkog stupa prenosi se Direktiva 2370/2016 i jedna Uredba 2338/2016. Direktiva se odnosi u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika i upravljanja željezničkom infrastrukturom, a Uredba u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika koja propisuje uvjete za liberalizaciju željezničkog prijevoza putnika. Postizanje cilja otvaranja tržišta željezničkih usluga odnosno otvaranje domaćeg tržišta željezničkog prijevoza putnika ostvaruje se kroz samo izmjene zakonodavnog okvira za upravljanje željezničkom infrastrukturom. Prije svega uspostavljanjem pravila o neovisnosti upravitelja infrastrukture. Upravitelju infrastrukture se omogućuje sad slobodan izbor. Pravilo neovisnosti znači između različitih organizacijskih modela, danas smo u horizontalnoj integraciji, omogućuje se u potpunosti vertikalna integracija s tim da je na jasan način raspisano kako i pod kojim uvjetima može doći do bilo kojeg drukčijeg načina organizacije. Na taj način da se osigura nepristranost upravitelja infrastrukture u njegovom pogledu obavljanja samih i osnovnih, osnovnih funkcija, upravljanje prometom i planiranja održavanja. Dodjelu prava također otvorenog pristupa željezničkoj infrastrukturi, svim željezničkim prijevoznicima u svim državama članicama EU u svrhu pružanja usluga željezničkog prijevoza opet pod pravičnim, ne diskriminirajućim i transparentnim uvjetima. Uvođenje javnog nadmetanja za dodjelu ugovora o javnim uslugama u željezničkom prometu, ugovorima o željezničkom prometu. Dakle, bitno istaknuti da je prema Uredbi 2338/2016 propisano da nadležno tijelo države članice u ovom slučaju govorim o Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture može odlučiti izravno i dodijeliti ugovore o javnim uslugama za usluge javnog željezničkog prijevoza. Naravno, pod određenim uvjetima ako smatra se da je izravna dodjela opravdana odgovarajućim strukturnim i zemljopisnim značajkama dotičnog tržišta i mreže što znači da ukoliko je godišnji opseg mreže manji od 23 miliona vlak kilometar, možemo dodijeliti izravni PSO ugovor, znači svakoj državi članici ostavljeno na svoj izbor. RH naravno ispunjava spomenuti uvjet, imamo oko 15 milion vlak kilometar i moramo reći da je RH sa trgovačkim društvom HŽ Putnički prijevoz upravo potpisala ugovor o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa za u javnom željezničkom prijevozu i time ograničila privređeno pravo pristupa uslugama prijevoza putnika. Ne moramo ni spomenuti dodatno da je taj način zaštićen naš nacionalni prijevozni operater HŽ Putnički prijevoz i cjelokupna mreža je pokrivena u slijedećih 10 godina. Nadalje, kako bi se omogućio putnicima pristup informacijama potrebnih za planiranje putovanja i kupnju karta unutar Unije, željeznički prijevoznik koji pruža usluge domaćeg prijevoza putnika će sudjelovati u zajedničkom informacijskom sustavu i sustavu za izdavanje jedinstvenih karata koje će uspostaviti nadležno tijelo. Dakle, to što je mreža naša pokrivena, znači PSO uslugama, ne znači da se netko drugi ukoliko vidi opravdani interes ne može javiti na nekoj drugoj dionici mreže koje, za koju HŽ Putnički prijevoz nije pokazao interes i samim time znači svim putnicima moraju se osigurati planiranje putovanja, znači neovisno, znači informatički sustav i naših prijevoznika ili drugih prijevoznika koji budu na, operirali znači na području, teritoriju RH, moraju biti usklađeni. Zajednički informacijski sustav i sustav iz jedinstvenih karata naravno trebaju biti interoperabilni i ne diskriminirajući. Željeznički prijevoznici trebali bi doprinijeti takvom razvoju sustava kojima se omogućuje multimodelne i prekogranične mogućnosti stavljanjem na raspolaganje, na ne diskriminirajući način i u interoperabilnom obliku svih relevantnih informacija. Osigurat će se da takvim sustavom se ne provodi diskriminacija između samih željezničkih prijevoznika. Prijedlogom zakona se predlaže da Vlada RH s ciljem dugoročnog planiranja razvoja željezničkog sustava po prvi puta donosi sektorsku strategiju na 10 godina. Kao što ste upoznati mi do sada iz sektorske strategije u željezničkom prometu kao što je vidljivo u samom stanju u željezničkom prometu nismo imali, znači nije postojala, utvrđuju mu se jasno ciljevi i mjere na koji način i kako će se provoditi indikatori uspješnosti provedbe te programi i razvoj usluga željezničkog prijevoza, razvoja željezničke infrastrukture kao i samo upravljanje željezničkom infrastrukturom. Također Vlada RH na prijedlog ministarstva s ciljem srednjoročnog planiranja razvoja željezničkog sustava donosi po prvi puta, do sad smo imali Nacionalni plan razvoja željezničke infrastrukture, donosimo i Nacionalni plan upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza.

Na temelju nacionalnih planova upravitelji infrastrukture uz suglasnost ministarstva i središnjeg tijela nadležnog za financije, govorim o Ministarstvu financija, donosi godišnji plan građenja, modernizacije, obnove i održavanja željezničke infrastrukture koji mora biti sastavni dio poslovnog plana upravitelja infrastrukture iz čl. 20 ovog zakona. Kasnije, vlasnik željezničke infrastrukture zaključuje na razdoblje od najmanje 5 godina s upraviteljem infrastrukture ugovor o upravljanju sa željezničkom infrastrukturom o međusobnim pravila i obvezama u skladu s osnovnim načelima i parametrima iz priloga 4. predloženog zakona. Ugovorom će se definirati indikatori uspješnosti te poboljšanje praćenja poslovanja i ostvarenja samih planova HŽ Infrastrukture. On mora jamčiti financijski stabilnost i održimo poslovanje HŽ Infrastrukture kao upravitelja infrastrukture. Upravitelj infrastrukture dužan je također uspostaviti informatički sustav koji će omogućiti praćenje provedbe projekata temeljem nacionalnih planova i godišnjeg plana modernizacije, obnove i održavanja željezničke infrastrukture te realizacije investicija u željezničku infrastrukturu koji sadrži sve podatke i dokumentacije o svim projektima i investicijama te njihovom konačnom statusu. Upravitelji infrastrukture mora omogućiti ministarstvu kontinuirani pristup informatičkom sustavu radi upravo uvida u stanje projekata i investicija. I ono što je izrazito bitno, da su se povećale zakonske odredbe samog članka odnosno inspekcijski nadzor nad provedbom zakona provodi regulatorno tijelo HAKOM, a poslove inspekcijskog nadzora obavljaju inspektori koji su ovlašteni radnici regulatornog tijela. Ono što je bitno za napomenuti da, kroz izmjene ovog Zakona o željeznici, želimo napokon željeznicu okrenuti da služi svojoj svrsi, da služi razvoju hrvatskog gospodarstva i na korist samog hrvatskog društva i naših građana. Hvala lijepa. Imate nekoliko replika. Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče. Pa evo, osobito mi je drago što zapravo i kroz ovaj zakonski prijedlog se naglašava važnost održivog razvoja zapravo željezničkog sustava i njegovog, možemo tako reći, opstanka u budućnosti i smatram da tu veliku ulogu ima, kao što ste i sami naglasili upravo sektorska strategija i mislim da bi njezino donošenje trebalo biti što prije.

Dakle, upravo smo vodili zbog toga i računa prvi puta, uvođenjem .../nerazumljivo/... 10-ogodišnje sektorske strategije, neovisno o bilo kojim izmjenama, promjena na političkoj sceni, znači mi moramo imati odrednice sektorske strategije koje će biti, davati nam jasne ciljeve. Ako znamo gdje idemo, onda znamo kako ćemo i do toga doći, zato smo vodili računa da upravo u minimalnom periodu od stupanja na snagu ovog zakona što brže se donosi sektorska strategija u roku od do otprilike nekakvih 12 mjeseci mora biti donešena, nakon toga nacionalni planovi koji moraju pratiti i nakon toga 5-ogodišnji, višegodišnji ugovor s upraviteljem željezničke infrastrukture. Iskoristit ću priliku da svi zajedno, koliko nas ima, pozdravimo inozemne studentice i studente studijskog programa Croaticum na Filozofskom fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, molim vas da ih pozdravimo pljeskom. … [[Pljesak.]] Drago nam je da ste s nama. Idemo dalje s replikama. Poštovani potpredsjedniče, poštovana državna tajnice. Da li željeznička infrastruktura u području koridora 5B, a znamo koji je to koridor i koliko je značajan inače bio u razvoju gospodarstva bivše države, a posebno Hrvatske bi trebao biti značajan i znamo da je ta pruga puštena u promet 1863. godine. Da li zadovoljava ta infrastruktura povećanom prometu kroz riječku luku i da li zadovoljava posebno transportu brzom i efikasnom roba iz kontejnerskog terminala? Znamo da se rekonstrukcija radi parcijalno, po dionicama, koja bi trebala biti gotova 2022. godine, a planira se gradnja nizinske pruge, negdje oko 2030. godine. Da li gradnja pruge je vezana uz plansko povećanje [[Upadica: Hvala.]] transporta roba ili da li [[Upadica: Hvala g. Kirin.]] riječka luka postati matična luka Nismo gospodari vremena. Izvolite. Evo ja se zahvaljujem na ovom pitanju. Znači, ovo što vi sad spominjete to su bivši paneuropski koridori, 5B, ulaskom Hrvatske u EU oni postaju sastavni dio TNT mreže i govorite o Mediteranskom koridoru. Mediteranski koridor za RH najbitniji, ako mogu reći, koridor i najbitniji naš pravac. Naravno, od strateškog interesa svih vlada trebalo bi biti iz različitih, znači, nije ovo prva studija koja se sada radila, studije su se počele prije 10 i više godina raditi o opravdanosti izgradnje nizinske pruge. I to bi trebala biti strateška odmjernica svih nas. Dakle, kada pogledate postojeće kapacitete, postojeće performanse pruge, kada stavite na račun koliko vas košta i zašto naš riječki pravac nije konkurentan, to vam je upravo, između ostaloga, upravo i o karakteristikama, naše postojeće trase. Zato je cilj ove vlade i stavljeno je u prometnu strategiju razvoja, prometne strategiju naše 2017. do 2030. naglasak na razvoju mediteranskog pravca, što uključuje sa sobom. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, uvaženi kolegice Brnjac, Republika Hrvatska luta željezničkim sustavom od kada je počela primjenjivati direktive EU, i ne snalazi se baš najbolje u svemu tome. Od podjele željeznica 2005. g. pa do danas, nije se napravilo ono što se je trebalo napraviti. Najprije se nije uopće shvaćalo, kako se treba podijeliti željeznice, pa se miješalo pojmove, govorilo se kako smo mi korporacija, nismo nikada bili korporacija, iz početka je to bilo holdingški način organizacije, upravljanje željezničkim sustavom, danas, imamo razdvojena potpuno željeznička poduzeća koja su u vlasništvu RH, HŽ infrastruktura, putnički prijevoz … [[Govornik se ne razumije.]] vuča vlakova.

U potpunosti se slažem i više put sam to javno rekla, 2005. je donesena katastrofalna odluka u podijeli društava, 2012. još gora odluka o gašenju HŽ holdinga, znači maknuli ste glavu koja upravlja rukama i nogama naših poduzeća. Ostavili ste poduzeće da misle samo za sebe, bez ikakve koordinacija među njima. Ono što je sada kroz ovaj prijedlog ovog zakona, upravo kroz sektorsku strategiju, trebamo doći do tog rješenja, na koji način i kako koje je sada kroz zakon, znači, je omogućeno, da li ići u vertikalnu i pod kojim oblikom te vertikalne integracije.

Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice, zadnja rečenica u vašem izlaganju je bila da vam je želja da se željeznica unaprijedi i da bude na korist hrvatskim građanima, apsolutno se slažem sa vama i to doista treba biti. Npr. u EU, a pogotovo u Velikoj Britaniji, gdje je upravo takav način privatizacije upravljanje infrastrukturom, je bio izuzetno loš, jer taj privatnik nije ulagao više i održavao dovoljno dobro infrastrukturu. I kada govorimo o tome, možete li mi odgovoriti, koji dio infrastrukture, će se dati privatnicima na upravljanje, jesu to stajališta, jesu to kolodvori, jel to pruga? Velim, slažem se s vama u onom dijelu kada sam rekao, to treba biti na korist hrvatskih građanima, a da li će biti. Dakle apsolutno nema nigdje govora da se HŽ infrastruktura ide u privatizaciju, znači nigdje to nije bilo rečeno, niti se ide u tom smjeru. Ono što ste mogli zaključiti iz tih govora, da treba biti i služiti svojim građanima. Treba na taj način, nažalost, bivša vlada je upravo 2015. donijela katastrofalno loš plan, nacionalni plan ulaganja u željezničku infrastrukturu, pisač 17,2 milijarde, da će biti ulaganje u infrastrukturu, a bez financijskog proračuna, koji će to podržati. Dakle, mi nismo imali nigdje u proračunu osigurana ta sredstva. Upravo mi smo pokrenuli sada reviziju nacionalnog programa, na realnim osnovama, da se napravi planiranje, kako treba što je nama realno u našim ciljevima, što je u planovima i kada znamo izračunati koliko će nam koštati naši planovi, onda možemo i znati koliko će to koštati. To je upravo sada pokrenuta, ali ni u jednom obliku ne govorimo o privatizaciji HŽ infrastrukture. Hvala g. potpredsjedniče, državna tajnice sa suradnicima, evo još jednog zakona, koji je samo ovdje došao, da ga mi blagoslovimo, jer se moramo uskladiti sa stečevinama EU a šta to znači? Vi Hrvati morate liberalizirati, to je najtraženija riječ proteklih godina, koje su voljele sve hrvatske vlade, liberalizirajte ovaj željeznički promet, kao što ste banke liberalizirali, telekome, i sve ostalo, to će odmah biti bolje. A na što liči hrvatska željeznica, ona sve sporije vozi, sve manje zna kuda vozi, sve više stvara gubitke, a to je slika hrvatske vlade i ona isto tako funkcionira. Prema tome, nikada željeznica nije bila važna proteklim vladama, dok se ulagalo 85% u ceste, željeznica je bačena u kud. Stranka Promijenimo Hrvatsku, kada bude sudjelovala u vlasti, mi ćemo priču potpuno okrenuti, ali ćemo suvremeno organizirati svoju željezničku mrežu i znati ćemo što treba raditi. Što se tiče samih strategija, prva strategija je 1995. g. donesena što se tiče sektora željeznica.

Od '95. do 2015. vrlo jednostavno išlo je cijelo ulaganje u cestovnu infrastrukturu, i desilo se da smo imali ulaganje u cestu u 85% Slijedom toga održavanje u željezničku infrastrukturu, isto tako, potrebno je bilo oko 82 km po godini održavanja željezničke infrastrukture desilo se da smo posljedično imali 42, a sada smo spali na 20 kilometra godišnje održavanje u željezničku infrastrukture. Upravo zbog toga, upravo zbog toga, kroz ovaj zakon, kroz ova rješenja, kroz samu strategiju, kroz sama 2 nacionalna plana usklađenosti s Ministarstvom financija, proračunskim sredstvima, izbjegavamo, odnosno, radimo smjernice razvoja željezničkog sustava. Naveli ste između ostalog, da se je ovaj zakon donosio zbog usklađenja s pravilima EU. Naročito ste istaknuli dio ulaganja u informatizacijski sustav gdje će ukoliko se još netko javi od prijevoznika da vrši prijevoz na području RH, također moći se prodavati karte i za njega. To govorim iz razloga jer napravljeni su pomaci u prodaji karata kod nas na području RH od godišnjih, mjesečnih kartica putem aplikacija.

Upravo zbog toga, znači reforma željezničkog sektora nije počela danas, nije počela jučer, počela je od 1990-ih, još kad je bilo ŽTP društvo Zagreb sa 40 000 radnika i sada reforma željezničkog sektora odnosi se sada na 3 zakona, Zakon o željeznici, Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti i Zakon o integriranom prijevozu putnika. I upravo kroz ovaj posljednji zakon koji je o integriranom prijevozu putnik bi trebao omogućiti ovo upravo što vi sada govorite, znači da izaberemo, da imamo jednu kartu, jedan taktni vozni red, da korisnicima omogućujemo benefite željezničkog sustava odnosno da željeznica bude kralježnica kopnenog prijevoza naslonjena na autobusni prijevoznički sustav. Poštovana državna tajnice, sramota je za Hrvatsku da se nije provodio nacionalni program građenja i investicija u željeznice, sramota je da nemamo sektorsku strategiju i dobro je da ste rekli da ćete je konačno da se ide u tom pravcu. Rezultat takvih politika je da imamo državne željeznice koje su u lošem stanju, da pada broj putnika, da pada promet na njima, da imamo kao rezultat toga i pad industrijske proizvodnje, preko 6%

Samo bi voljela reći da je prema tom aktualnom planu koji je donesen iz 2015., nažalost nije ga bilo moguće provesti jer sredstva nisu bila osigurana u Ministarstvu financija. Zato smo u ovu reviziju po prvi puta uključeno Ministarstvo financija a taj nacionalni plan je donesen 2015. g., nemojte zaboravit Bez dobacivanja, molim vas. Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice, nadam se da će stvarno novim zakonom doći ulaganje u infrastrukturu i u željeznički promet, direktno se odnosi na prugu Koprivnica-Osijek, koliko je tu zatvoreno pružnih prijelaza, koliko je zatvoreno ... [[Govornik se ne razumije.]] , željeznički ... [[Govornik se ne razumije.]] koliko je ukinuto drugih kolosijeka koja se infrastruktura na ukinutim željezničkim postajama nalaze u katastrofalnom stanju i sigurno putnici koji prolaze tu d kad vide koja infrastruktura je u stvarno lošem stanju. Rekli ste da su ulagalo u cestovni promet, nažalost, niti Podravska magistrala koja je isto i cestovno loše, znači sjeverozapadni dio Hrvatske sa istočnim djelom Hrvatske i cestovni i željeznički vrlo lođe i nadam se da će ovim novim zakonom se to poboljšati. Dakle, vi znate da se mi dijelimo, imate core i comprehensive mrežu, core mreža treba biti gotova 2030. u potpunosti kad govorimo o željezničkoj infrastrukturi a comprehensive mreža pruga do 2050. g. Upravo iz tog razloga Europska komisija ide sa jednim novim prijedlogom uredbe, ... [[Govornik se ne razumije.]] uredbe koja govori o one stop shopu koji treba na taj način pripomoći i olakšati svim zemljama državama članicama, nije Hrvatska tu jedina i svim zemljama državama članicama EU-a olakšati provedbu samih infrastrukturnih velikih projekata. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ?

Izvolite.

Pa ja bi samo želio reći da na ovo uvodno izlaganje državne tajnice, da se nadam da ovaj Zakon o željeznici će biti početak programa restrukturiranja hrvatskih željeznica, zašto? Zato što su hrvatske željeznice uz hrvatsku brodogradnju bile najveći konzument državnih jamstava koje su u konačnici naplaćene iz državnog proračuna i bilo bi dobro da se vidi da je to blizu 30-ak milijardi u proteklih 28 g. Također, zadnje 4 g., 20 lipa koje se nekada izdvajalo za hrvatske autoceste, sad se uplaćuju sa hrvatske željeznice i to na godišnjoj razini oko 500 milijuna kuna. Druga stvar, Ministarstvo financija ne osigurava sredstva, sredstva osigurava ovaj Visoki dom jer ovaj Visoki dom donosi proračun i kako predloži Vlada, dakle ta pozicija nikad neće biti u Ministarstvu financija, u Ministarstvu financija su sredstva za protestirana jamstva, tek toliko jer ponavljam, kako danas govorimo o protestiranim jamstvima brodogradnje, tako ćemo sutra govoriti i protestiranim jamstvima hrvatskih željeznica.

Hvala lijepo uvaženi predsjedavajući. Tražim stanku u ime kluba MOST-a da bi ukazali tj. da bi vidjeli i javnu poruku poslali da sve ove pravne stečevine EU-a koje su napisane u ovom zakonu su jednostavno prepisivanje i ispunjavanje nekakvih kriterija koje su nam dali kao obavezu da unesemo kao dokument. Trenutna činjenica je uvažena tajnice i kolega Šuker, trenutna činjenica je da naše željeznice su najbolje da ovdje ih predstavlja ministar turizma jer su kao da su u vrijeme Divljega zapada. Na taj način možemo prezentirati Hrvatsku a ne da ste donijeli na papiru bez ikakvih mjera, donijeli ste ovaj zakon, kao usklađivanje nekakva direktiva sa EU. Pa brže ćete doći biciklom od Splita do Osijeka nego željeznicom. Svaki put bilo transport, bilo putnički prijevoz, to doslovno se gasi. Jedino što imamo infrastrukturu dovoljno sačuvanu da možemo snimati western filmove jer tako nije bilo ni na Divljemu zapadu. To je činjenica i istina.

Isti slučaj je i u ovome primjeru. Trebaju financijski okviri ako mislimo imati željeznice. U ovome je prazno, nema ništa osim što ste prepisali ono što ste potpisali a nećete tajnice to provesti. Svake godine je sve sporije i sporije i dolazi se od Splita do Zagreba.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, cijenjena gospođo državna tajnice sa suradnicima, uvažene kolegice i kolege. Pred nama je novi Prijedlog zakona o željeznici u prvom čitanju sa sveobuhvatnim rješenjima, predloženim zakonom zakonodavstvo se usklađuje sa pravnom stečevinom EU u cilju osiguravanja ostvarenja jedinstvenog europskog željezničkog prostora te se predlažu rješenja za poboljšanje kvalitete u putničkom prijevozu željeznicom. Predloženim zakonom uređuju se pravila koja se odnose na usluge prijevoza i upravljanja željezničkom infrastrukturom, na neovisnost upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika, na izdavanje ukidanja dozvola na željezničke usluge i naknade, na nediskriminirajući pristup željezničkoj infrastrukturi i željezničkim uslugama te na pravni status željezničke infrastrukture. Također namjera je predlagatelja otklanjanje preostalih zakonskih administrativnih i tehničkih prepreka, jačanju konkurentnosti željezničkog prometa, u odnosu na druge vidove prometa. Rast željezničkog prijevoza nažalost nije išao korak sa razvojem drugih vrsta prijevoza kako u RH tako i na području EU o tome smo nešto čuli i u raspravi prije. Promatrajući povijesni tijek ili presjek hrvatskog željezničkog sustava kroz period rada odnosno prijevoza putnika i tereta. Vidljivo je da je početkom '90.-tih godina željeznica prevozila više od 40 milijuna putnika, 2010. taj broj je porastao na i dostiže 69,5 milijuna i on od tada bilježi kontinuirani trend pada do te mjere da je u 2017. zabilježeno manje od 20 milijuna putnika prevezenih željeznicom. U segmentu prijevoza tereta početkom '90.-tih željeznica je prevozila 39 milijuna tona robe a 2010. godine je taj broj pao na 12,2 milijuna i trend stagnacije se nastavlja do dan danas. Nadalje, 90% željezničke mreže čine jednokolosječne pruge što u velikoj mjeri ograničava pristup i prijevoznu moć pojedinih pruga sa samo 36% pruga je elektrificirano. Komercijalna brzina vlakova na našim željeznicama je 34 km na sat, putnički vlakovi doduše putuju nešto brže, brzinom od 47,82km dok teretni vlakovi putuju 21,57km na sat. U zadnjih 20-ak godina prisutan je negativan trend brzina na našoj željeznici dok je u Europi i u svijetu taj trend obrnuto, on je uzlaznog smjera i u ovom segmentu prometa brzine stalno rastu i evo već su ozbiljna konkurencija i avioprijevozu na međugradskim linijama. Sve navedeno kao zastarjela prometna kontrola i signalizacijski sustav te pozicija RH u mreži europskih koridora ukazuje na problem u željezničkom sektoru. Stanje na željeznicama u Hrvatskoj rezultat je znatne štete koje je željeznički sektor pretrpio u Domovinskom ratu te je činjenica da isti predugo vrijeme nije razvijan niti osuvremenjivan dobrim dijelom i zbog našeg evo kasnog ulaska u EU i mogućnosti ili bolje rečeno nemogućnosti korištenja sredstava iz EU. Iz spomenutih razloga jasna je činjenica potrebna je hitna modernizacija cijelog željezničkog prometa i pripadajuće infrastrukture. Razvoj željezničke infrastrukture u RH smatra se izuzetno važnim za gospodarski socijalni rast kao i za međudržavnu povezanost RH za ostvarenje strateških ciljeva i pozicioniranje Hrvatske u mreži europskih koridora. Zbog integracije željezničkog sustava u konkurentno tržište potrebno je unaprijediti njegovu učinkovitost pri tome uzimajući u obzir posebna obilježja željezništva. Četvrtim željezničkim paketom a posebice njegovim upravljačkim odnosno tržišnim stupom Europska komisija nastoji postići jedinstveni europski željeznički prostor. RH to preuzima ovim predloženim zakonom koji bi trebao doprinijeti daljnjem razvoju željezničkog prijevoza kao i vjerodostojne alternative drugim vrstama prijevoza. Glavni ciljevi su uspostava jedinstvenog europsko željezničkog prostora za dovršetak unutarnjeg tržišta željezničkog prometa i pojednostavljenje europskog zakonodavnog okvira za pružanje usluga željezničkog prijevoza. Upravljački stup ima za cilj otvaranje domaćeg tržišta željezničkog prijevoza putnika, jačanju upravljanja infrastrukturom i povećanje transparentnosti financijskih tokova. Uvjeren sam da će najavljeni ciljevi vratiti hrvatske građane u vlakove i pri tome zaštiti njihova prava unutar cijele EU jer usluge željezničkog putničkog prijevoza trebaju biti od koristi svim građanima kako RH tako i EU. Europa pametnim politikama želi povezati istok sa zapadom tako da sadašnja rascjepkana prometna mreža postane uistinu europska a uspostavom jedinstvenog željezničkog prostora omogućila bi se socijalna i teritorijalna mobilnost. Poznato nam je da su jadranske luke najdublje uvučene u teritorij EU i pogodne su za najkraći su put za robu koja dolazi sa Bliskog i Dalekog istoka a evo o nama ovisi hoće li se ta roba dalje transportirati u Europu našim ili nekim drugim željeznicama. Da bi to bilo tako, promjene koje se moraju postići zacrtani su ciljevi i dio su predloženog zakona. Predloženim zakonom, dodjelom prava otvorenog pristupa svim željezničkim prijevoznicima iz država članica EU otvara se tržište usluga domaćeg prijevoza putnika željeznicom. Nadalje mijenja se zakonodavni okvir za upravljanje željezničkom infrastrukturom kroz različite organizacijske modele. Zakonodavni okvir mijenja se prije svega, uspostavljanjem pravila o neovisnosti upravitelja infrastrukture pomoću uvođenja pojma osnovnih funkcija, te definiranjem vertikalnog integriranog trgovačkog društva koji se odnosi na pojam kontrole, a ne vlasništva, što znači da se predloženim izmjenama omogućuje upravitelju infrastrukture slobodan izbir između različitih organizacijskih modela, znači, od strukturne neovisnosti do vertikalnih integracija s tim da im je i dalje osnovna funkcija, svakako, donošenje odluka u pogledu dodijele zajedničkih trasa, te određivanje i naplata naknada za korištenje infrastrukture. Što se tiče organizacije Hrvatskih željezničkih društava, možda bi trebalo razmisliti o mogućnosti osnivanja Holdinga jer držim da bi takav model mogao doprinijeti prepoznatljivosti, snazi i učinkovitosti Hrvatskog željezničkog sektora jer to možemo vidjeti od susjeda i takav model imaju i Slovenci i Austrijanci i Talijani, Francuzi, Nijemci i takav model je sigurno im je osnažio njihov željeznički sektor. Uspostavljanjem zajedničkog informacijskog sustava, integriranog sustava za izdavanje karata, putnicima će se omogućiti pristup potrebnim informacijama i olakšati planiranje putovanja kroz EU. A također, jedinstvenim informacijskim sustavom osigurat će se prikupljanje potrebnih podataka za izradu strateških dokumenata, praćenje tržišta željezničkih usluga i usluga željezničkog prijevoza, te praćenje podataka koji se dostavljaju Europskoj komisiji. Također, predlaže se uvođenje načela javnog nadmetanja za dodjelu Ugovora o javnim uslugama u željezničkom prijevozu i evo, možete vidjeti na web stranici Hrvatske, HŽ Putničkog prijevoza da je u prosincu 2018.-te godine potpisan Ugovor o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u RH kojim će se osigurati kontinuitet pružanja putničkog željezničkog prijevoza do 2028.-me godine. Temeljem potpisanog Ugovora, HŽ Putnički prijevoz će uslugu javnog željezničkog prijevoza, znači, vršiti od 1.1.2019.-te do 31. prosinca 2028.-me godine, a kroz to desetogodišnje razdoblje ukupno će im za tu uslugu biti osigurano 4 milijarde 620 milijuna kuna iz državnog proračuna. Naime, radi se o Ugovoru koji je usklađen sa Europskim uredbama, otvaraju tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika koje se dopuštaju direktno ugovaranju usluge sa nacionalnim prijevoznikom, ali samo do konca 2018.-te godine, naime, sa stupanjem na snagu ove Uredbe sa 1.1.2019.-te Ugovori koji važe, a mogu važiti najduže 10 godina, ostaju, poslije toga ide tržišno nadmetanje i ti Ugovori će ići na javno nadmetanje za sve prijevoznike unutar EU. Stoga Vlada RH ovim višegodišnjim Ugovorom HŽ Putnički promet osigurala mogućnost dugoročnog planiranja javnog prijevoza, ali i investicija koje su nužne, kao što je to obnova voznog parka i drugih ulaganja u informatizaciju i slično jel znamo da ovako velika ulaganja ne trpe ad hoc Ugovore, to su velike investicije i zato su potrebni dugoročni Ugovori. Predloženim Zakonom predviđa se i da Vlada RH donese strategiju razvoja željezničkog sustava u RH koja će predstavljati strateško utemeljenje za sve buduće projekte željezničkog sektora, koja će ubrzati pripremu projekata u obuhvatu strategije i povećati vjerojatnost njihovog financiranja iz Fondova EU ili drugih financijskih izvora. Shodno tome, mora biti utemeljena u politikama i strateškim dokumentima EU i RH, te dati odgovor na pitanje kako ojačati željeznički promet i dostići europske trendove, te postoji li mogućnost naknadnog snažnijeg pozicioniranja u strateškim pan europskim prometnim pravcima. Ovim Vlada RH pokazuje svoju odgovornost u postizanju ciljeva za poboljšanje kvalitete usluga željezničkog prijevoza i upravljanja željezničkom infrastrukturom odnosno pokazuje odgovornost za razvoj željezničkog sektora u cjelini. Realizacija jednog takvog strateškog plana također bi osigurala dugoročnu perspektivu poduzetnicima i obrtnicima koji se vežu za ovakve sustave, što bi pridonijelo i stabilnijem ritmu hrvatskog gospodarstva. Zato na ovaj prijedlog Zakona treba gledati kao na još jedan korak dalje koji će svakako doprinijeti povećanju konkurentnosti željezničkog prometa i rezultirati pozitivnim utjecajem na gospodarska kretanja i investicije i stoga će klub zastupnika HDZ-a podržati prijedlog ovog Zakona. Sada je na redu Emil Daus, koji će govoriti ispred kluba zastupnika IDS-PGS-RI-a, izvolite.

Hvala lijepa poštovani g. potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici, javljam se za raspravu u ime kluba IDS-PGS-RI-a na temu predloženog prijedloga Zakona o željeznici jer ne mogu više gledati što se radi odnosno ne radi po pitanju istarske pruge. Pod pojmom istarske pruge podrazumijevam dionicu Buzet-Pula, ali i Lupoglav – Štalije. O tome koliko je važna svim dosadašnjim hrvatskim Vladama, najbolje govori činjenica da je kamen temeljac za izgradnju Istre, koji će istarsku prugu povezat sa ostatkom zemlje, prvi predsjednik RH, Franjo Tuđman položio još 1993.-će godine, on je odavno obrastao raslinjem na obroncima Ćićerije. Bojim se da se i dalje ide u tom smjeru. Naime, i u ovom se dokumentu ponovno navodi da se predviđa kako će Vlada RH donijeti strategiju razvoja željezničkog sustava u RH tzv. Sektorska strategija o kojoj je već bilo riječi, a na temelju te Sektorske strategije, Vlada na prijedlog resornog Ministarstva donosi prvo, Nacionalni plan razvoja željezničke infrastrukture i drugo, Nacionalni plan upravljanja željezničkom infrastrukturom i razvoja usluga željezničkog prijevoza. Nije dobro da takve strateške dokumente donosi samo Vlada i resorno Ministarstvo, već oni moraju biti dio širokih javnih rasprava, od najnižih razina do same rasprave, ovdje u HS, tada bi vjerojatno svi znali kakvo je pravo stanje željeznice i svojim bi učešćima u raspravama pomogli u rješavanju problema a pravo stanje željeznice u Istri je najbliže rečeno katastrofalno. Znamo svi da je najjeftiniji prijevoz roba pomorskim putem brodovima, a na kopnu to je željeznica. Sve moderne, razvijene zemlje, baš iz tog razvoja ulažu u razvoj lučke i željezničke infrastrukture. I zato ću vam u prvom dijelu izlaganja povezati pomorski, željeznički promet, jer je zapravo sve povezano. A mi što imamo? Prirodni fenomen riječke luke, duboko uvučeno u kopno, duboki gas, zaštićen od velikih vremenskih nepogoda, male amplitude mora, među najbližim udaljenosti od većih industrijskih gradova Europe. Dakle, svi preduvjeti za biti glavna jadranska luka, a da se specijalizira za određene trete je jedno od glavnih luka Europe. Jedna od manjih luka u sastavu kompletne riječke luke je Luka Bršica, za one koji ne znaju, na istočnoj obali Istre, koja je desetljećima bila glavna luka za promet stokom i drvom. I sada u svakoj zemlji koja drži do sebe, ta bi luka bila povezana modernom prugom, po kojoj bi duge kompozicije vlakove prevozile velike količine tereta, po mnogo povoljnijim uvjetima, nego što to čine mnogi kamioni i tegljači po cestama. Još kada tome dodamo indoarijsku zonu Pičen u neposrednoj blizini, koja se može povezati jednim kratkim kolosijekom dobivamo nevjerojatni razvojni potencijal kojim se ne vidi granica. A što imamo u naravi? Već 10-tak godina urušen u dionicu, evo sada krajem 2018. prošlo je točno 10 g. između Lupoglave i Kršana, drvima i ostalom vegetacijom obraslu dionicu u Potpišnu, izgleda da će uskoro Hrvatske šume raspolagati prugom i ne poduzima se ništa. Ako se s ove pruge prebacimo na onu drugu istarsku dionicu Buzet Pula, još uvijek pričamo o teretnom prometu, svaka država koja drži do svog gospodarskog razvoja, stavila bi ju pod prioritet i zbog industrijskih zona u Vodnjanu, Puli, ali i ostalih zona koja se nalaze uz prugu, od Lupoglava, Cerovlja, Pazina, Kanfanara. Pa nekada su postojali dodatni kolosijeci, koje su ulazile u navedene industrijske zone, a kod nas 2012. HŽ holding se gasi i HŽ vuča vlakova dijeli na putnički promet … [[Govornik se ne razumije.]] te to polagano dovodi do toga da se 2013. ovu stavlja sav teretni promet u Istri zbog povećanih troškova poslovanja tako razvijenih tvrtki. Putnički željeznički promet u najrazvijenoj hrvatskoj turističkoj regiji je posebna tema, modernizacijom pruge u Istri, dogodio bi se jedan veliki pozitivan pomak u putničkom prometu, posebno u turističkim dolascima. Možete zamisliti koliko bi to smanjio pritisak prometnih gužvi na granici, ali i cestovnim prometnicima, što uvelike pomažu u njihovoj očuvanosti, redovnom održavanju, ali s druge strane i rentabilnosti same željeznice. Da ne spominjem koliko bi se modernim, brzim vlakovima povećao promet lokalnog stanovništva, u smislu javnog prijevoza, a očuvanje okoliša ne treba ni trošiti riječi. Vidite jedna anegdota, kada sam prijatelju koji je išao jedan đir željeznicom po Europi, poslao poruku gdje je on odgovara, evo vozim se po Švicarskoj vlakom 300 km/

A kada već spominjem cestovne prijelaze preko željezničke pruge, onda moram spomenuti i veliku sporost u rješavanju problema istih. Prvenstveno misleći na nepregledne prelaze bez branika, polubranika, čije se rješavanje čeka godinama. Jedan primjer u gradu Pazinu, na državnoj cesti D66 lokacija Razelj, gdje već 5 g. od početka radova, koje još nisu u potpunosti završeni, a izgradnja cijele pruge od Ivače do Pule za vrijeme Austrougarske pije više od 140 g. trajala je 3 godine samo i tu vremenu kada nije bilo strojeva kada se radilo na ruke. Da ne spominjem prelaze koji predstavljaju izravnu opasnost za živote sudionika u prometu, neke crne točke mogu se riješiti zaobilaznim cestovnim pravcima, o nekima je već informiran ministar ali danas to nije tema, pa neću o tome, ali ono što još svakako moram spomenuti, je svakako opća zapuštenost same željeznice u Istri zbog nedovoljnog redovitog održavanja pojasa uz prugu, što rezultira obraslost raslinjem a time i slabiju preglednost i ugroženu sigurnost sudionika u prometu. I svakako na još nešto moram upozoriti, dizel motorne garniture su starije i nepouzdane, veliki je broj kvarova, a pogotovo ljeti zbog pregrijavanja, smanjuje se broj putnika zbog nesigurnosti, putnici ne znaju da li će uopće doći vlak, a kašnjenja su redovita. Vlakom se vozi jedino oni koji moraju, većinom školarci i studenti, jer nemaju blizu drugog pogona javnog prijevoznog sredstva. Ima ovdje generacija, koje se sigurno sjećaju nekadašnjih arena, zelenog vlaka, koji je stizao od Pule do Zagreba preko Slovenije, preko Ljubljane za nešto više od 4 sata, tada pred 30, 40 g. Danas vožnja vlakom Pula Zagreb, sa autobusom koji mora biti, jer tunela nema, rekao sam, '93. je samo kamen temeljac, dakle, s autobusom između Lupoglave i Rijeke, ta veza, od Pule do Zagreba minimalno 9 sati, treba da biste stigli putem HŽ-a. Umjesto ulaganja u prugu, uvode se ograničenje brzine koje produžuju vrijeme vožnje, tako da se iz godinu u godinu vremenski sve više putuje. Svjestan sam naravno da bi se ovim zakonom trebalo regulirati jedan mali dio onog što sam malo naveo, već neke druge teme, al s obzirom da se radi u drugoj točki, kojoj je naziv ocjena stanja i osnovna pitanja koja se trebaju urediti zakonom, te posljedice koje će donošenjem zakona proisteći, između ostalog se navodi da su vlada i resorna ministarstva dužni donijeti strateške dokumente, uz ponovljenu moju opasku, da dokumente mora donijeti Sabor, osjećao sam se dužnim ispred građana Istre i Primorja koje zastupam ovdje u najvišem predstavničkom tijelu vlasti u RH, ukazati na problem katastrofalnog stanja željeznica u Istri, a posebno prometne povezanosti luke Bršica kao industrijskih zona. Jer znate, donošenjem Zakona o željeznici, možda ćemo imati kvalitetan zakon, ali i dalje mi u Istri nećemo imati željeznicu. A koliko se uspije pročitati u strateškim dokumentima, u prometu, u Hrvatskoj, plan izgradnje željeznice u Istri ne postoji ni u višegodišnjim planovima. Stoga, ovdje za ovom govornicom, postavljam pitanje, kada se misli krenuti s rekonstrukcijom i modernizacijom pruge u Istri, dionice Pula Divača i Lupoglav … [[Govornik se ne razumije.]] i kada će se napokon početi doživljavati Istru kao dio RH i kroz investiciju u nju, a ne samo kroz prihode koji iz nje odlaze. Jer, investicija u modernu prugu u Istri višestruko će se vratiti, vjerujte, cijeloj zemlji kroz promet roba i usluga kroz gospodarstvo, turizam i očuvanje okoliša.

Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažena državna tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege. Pred nama je u prvom čitanju Zakon o željeznici. Riječ je o jednom, to je od onih zakona koje ja zovem tehnički zakon, riječ je o jednom tehničkom zakonu sa određenim odredbama i tu možemo malo raspravljati što eventualno poboljšati ili što definirati ali osnovna tema je tema željeznice. Osnovno pitanje koje se postavlja na temelju ovog zakona je koja je strategija u Hrvatskoj, razvojna strategija, i to Strategija razvoja i infrastrukture kada je riječ o željeznici. Mi imamo, imati ćemo jedan zakon koji će biti korektan, imati ćemo neke strateške dokumente koji će biti u redu i onda dolazimo do stvarnosti. Što mi zapravo želimo sa željeznicom, da li ju želimo razvijati, kavu željeznicu hoćemo? Što je element razvoja gospodarstva željeznica, koliko ćemo ulagati, što hoćemo uopće činiti? To je ključno pitanje. I ovaj zakon može biti donesen, možemo reći imati ćemo jedan pristojan zakon ali ajdemo vidjeti u stvarnosti i to je pitanje na koje treba dati odgovor. I malo se okrenimo oko sebe što rade druge zemlje. Druge zemlje razvijaju željeznicu, koriste ju kao gospodarski element, koriste kao razvoj pojedinih dijelova države. Zadnji primjer koji sam ja imala prilike i vidjeti Milano je dostigao nekakve kapacitete svog razvoja, nema više prostora za širenje ali ima izuzetno veliki gospodarski potencija. Ima grad koji ima mogućnost se širiti, to je Bologna i projekt koji je na razini države a to je da se razvija željeznica i brza linija Bologna – Milano gdje će ljudi živjeti u Bologni, raditi u Milanu. Ako imate kvalitetnu i dobru željezničku vezu koja vam je zapravo veza prema ostalim zemljama EU i Europe nemate nikakav problem da živite u Karlovcu, da živite u Sisku a da radite recimo u Grazu. To su nekakve udaljenosti koje su za Europu sagledive, za Hrvatsku budimo pošteni nisu. Mi imamo željeznicu koja nam je za vrijeme Austrougarske još napravila Mađarska. No djelomično ju obnavljamo ali to ne radimo na način na koji treba. Ovaj zakon treba biti poticaj da se donese strateška odluka da li želimo željeznicu, da li želimo željeznicu koristiti na način, imamo i luku Rijeka a kontejnerski terminal nema nikakvog razloga da ne bude na ranžirnom kolodvoru u Zagrebu i odatle da bude spoj na sve druge destinacije koje treba. Tako treba promišljati, treba promišljati da i željeznica u jednom dijelu zaista može biti pokretač razvoja. Mi smo se u jednom trenutku odlučili za graditi ceste. I naravno da su te autoceste i nama u smislu korištenja da nas veseli da kad idemo za Split da dođemo tamo za 3,5 ili sa stajanjem za 4 sata, puno brže nema aviona kada sletite, uzletite i sve ostalo tko je brže. One nisu odgovorile na ono što je trebalo biti a to je da se razvija gospodarstvo, razvija Lika pa da onda imate tamo jeftino zemljište, jeftinu infrastrukturu a relativno blizu svega drugog ali to je niz okolnosti koje su bili. Željeznica je potencijal, željeznica je mogućnost, željeznica je nešto što, ali ona traži kao prvo stratešku odluku što ćemo raditi, kao drugo kontinuirano ulaganje, kao treće ona može donijeti onda odgovarajući rezultat. I tu morate gledati željeznicu u smislu žila kucavica za cijelu zemlju, u smislu ako želimo razvijati potencijal pojedinog dijela u kojem dijelu razvijati, u smislu razvijanje pojedinih županija i pojedinih dijelova ali i u smislu gradova. Naravno ja uvijek koristim ovu govornicu i koristim priliku da govorim u gradu Zagrebu iz jednostavnog razloga što dobro poznam tu problematiku pa vam onda mogu navesti dvije stvari. Jedna stvar je, malo kada se vozite bilo kojim gradom pogledajte napuštene industrijske kolosijeke. Dakle kada je bila razvijena industrija onda su bili oni mali vlakići koji su od jedne zone do druge prevozili i imamo napuštene industrijske kolosijeke. Inače, neki drugi gradovi te napuštene industrijske kolosijeke su stavili u funkciju i koriste za transport robe, za uopće za opskrbljivanje pojedinih trgovačkih centara. Desilo se točno ono što i u Zagrebu, u pojedinim dijelovima kada je prestala biti industrija, sljedeća faza su industrijski centri i ti napušteni kolosijeci nisu u nekim drugim gradovima na način da tamo raste trava pa gledamo kako raste trava i kada se vozite autom pitate se što sad jer vam je ispod guma nešto prošlo nego oni su u funkciji opskrbe grada, u funkciji uopće način, davanje nove ideje i nove vizije funkcioniranju grada. Jednako tako Glavni kolodvor u Zagrebu. Postoji jedan gospodin koji je u povijesti ostao ubilježen kao glavni oblikovatelj zagrebačke gradske jezgre iako je završio Visoku tehničku školu u Grazu, gospodin Milan Lenuci. Po njemu je nazvana i tzv. Lenucieva potkova koja vam je Zrinjevac pa dalje preko Botaničkog vrta pa na sljedeći pa do HNK, on je od 1891. godine bio na čelu gradskog ureda za graditeljstvo ili bez obzira kako se zvalo. 1892. godine je davao ostavku na svoje mjesto jer je bio prijepor koji je bio u tom trenutku nepremostiv da li prugu koja je, dakle glavni kolodvor i pruga koja je u nivou da li ju spustiti pod zemlju ili ju dignuti pa da onda ona ide na dakle na jedan vijadukt. 1892. g. mi smo hvala na pitanju, 2019., ja sam sigurna da sad otvorimo tu temu, da bi bio to jedan od projekta gradonačelnika Bandića, da ne bi znao da li pruga pod zemlju ili na zemlju, da bi to možda bio jedan projekt koji bi g. Bandić svojem koalicijskom partneru HDZ-u stavio u krilo i rekao evo jednog projekta. O čemu vam govorim? Govorim vam, dakle, vi cestu može tresirati, pa možete nešto ako zaobiđete, pa može cesta biti tresirana ovako ili onako. Cesta u prostoru trajno mijenja prostor i oblik prostora.

Željezničku, dakle kolosijek, ne možete vi sad malo ćemo obići ili ovo ili ono. Trasa pruge je trasa pruge, ona vam trajno mijenja prostor, ona vam može biti dodana vrijednost ali će trajno promijeniti prostor. Uopće bavljenje željeznicom zaista i odlučit se kako ju tresirati je izuzetno važno. Suvisle zemlje kroz strategiju razvoja gospodarstva kao svoje strategije govore što će raditi sa željeznicom. Da li će ju razvijati kako će ju razvijati, gradovi o tome govore. Dakle ja sam vidjela preko nekoliko projekata kad je riječ o Glavnom kolodvoru u Zagrebu i riječ vam je o 11 km pruge za koju se u Zagrebu treba odlučiti da li da ide pod zemlju ili da ide nad zemlju i otvoriti jedan veliki prostor u gradu Zagrebu koji je veliki potencijal a to vam je Glavni kolodvor, Gredelj i sve ostalo. Dakle, ono što zapravo hoću reći, mi ćemo imati zakon, možemo raspravljati o djelu dal ' je zakon bolji ili lošiji. Ja osobno mislim da je bolje od onog što smo imali prije i tako zakoni trebaju biti. Svaki zakon bi trebao biti bolji od onog što treba biti prije ali zakon možete staviti u ladicu, strategiju možete staviti u ladicu i neki slijedeći saziv Sabora, u neki drugi će možda opet raspravljati o zakonu na način da li su odredbe ovakve ili onakve ali suštinsko pitanje je pitanje, pitanje svih pitanja, mislim da smo u ovom trenutku već zakasnili, što ćemo raditi sa željeznicom? Da li ćemo ulagat, da li ćemo razvijat, što će gradovi radit s tim? To je suštinsko pitanje svih pitanja, na to odgovora nema i to je odgovor koji ovdje trebamo dobiti. Zato bez obzira što državna tajnica odlično barata ovom problematikom, bilo bi dobro da je i ministar tu. Bilo bi dobro da nam ministar na to odgovori, bilo bi dobro da evo ministar Butković se odluči koji put zabuniti i doći ovdje i braniti bilokoji svoj zakon. Bilo bi dobro da dođe i da nam odgovori kakva je politika i kakva je strategija razvoja i kakvu strategiju razvoja ima g. Plenković, kakvu strategiju razvoja je on kao resorni ministar ima jer ajdemo reći istinu, državni tajnici su oni koji provode, koji organiziraju za politiku, koja politika je u ovom času odgovara ministar Butković. Ovo je prevažan zakon a da ga on ignorira jer njemu nije važan. Na ovom zakonu se daje odgovor, dakle tu uopće nemam, ja nemam nikakve dileme, mi kao klub GLAS-a i HSU-a ćemo glasat za ovaj zakon u prvom čitanju, glasat ćemo za njega ako se poboljšaju nekakve sitne stvari ali zapravo riječ je o tehničkim stvarima, nemamo nikakav problem da je išlo u prvo i drugo čitanje, mi ćemo glasat za njega jer je korektan zakon. Ali odgovor na pitanje, što Hrvatska čini i što će činiti u odnosu na razvoj željeznice, kolegice i kolege, nema. Jednostavno nema. To je jedna tema koja se eventualno može koristiti za slijedeću predizbornu kampanju pa reć sad ćemo mi raditi ili ovo ili ono, to se ne radi od danas do sutra, to se radi sustavno, to je tema konsenzusa svih. Da kažemo, razvili smo cestovnu mrežu, cestovna mreža u odnosu na željeznicu nam je prerazvijena ali ok, imamo ju, znamo koje probleme imamo, da li ćemo razvijati željeznicu, kako ćemo razvijati, što ćemo raditi sa gospodarskim zonama, da li ćemo gospodarske zone onda u budućnosti u županijskim planovima i ostalima planirati uz to, što ćemo u gradovima raditi, da li ćemo poticati gradove da koriste svoje postojeće industrijske kolosijeke u funkcije grada, jednako tako kao što je i za grad Zagreb strateška odluka što će raditi ali to ne može napraviti sam sa svojom željeznicom u centru grada jer grad je, dakle kad gledate Zagreb onda imate horizontalno ide pruga kao, jedan luk ide dole Sava i gore kao slijedeći luk ide Medvednica. Ja kad sam radila jedan posao koji me je veselio a to je predavala sam, onda sam uvijek grad Zagreb crtala na taj način i kad sam govorila o razviju grada Zagreba, govorila na taj način. To je da možda za kraj, Amsterdam. Jedan grad koji je meni posebno drag iz nekih drugih stvari, ja sam tamo, moji kolege neki koji rade, sjela i vidjela što je Amsterdam činio za svoj razvoj. I onda na jednom posve neuređenom djelu je između ostalog željeznicu stavio pod zemlju i tu nisu imali problem ni visokih podzemnih voda ali je to projekt bio od države i grada Amsterdama a onda su ovaj plato iskoristili i tamo su im došle najmoćnije i najvažnije kompanije i tamo se razvijao bankarski sektor. Zamislite da grad Zagreb i država odluči staviti i ić u projekt da željeznička pruga u centru grada Zagreba ide pod zemlju, da bude gore plato i da postanemo mjesto privlačnosti za sve one kompanije koje će zbog neminovnog Brexita koji je na vratima, otići iz V. Britanije i da to nešto ponudimo tim zemljama i tim kompanijama. To je razvoj jedne zemlje.

Klub HDS-HSLS-HDSSB-a će podržati ovaj prijedlog zakona, no želim ovdje u ime kluba iznijeti nekoliko razmišljanja, nekoliko ideja i postaviti, u krajnjem slučaju nekoliko pitanja koja nas interesiraju. Kad smo 2013. godine raspravljali o Zakonu o željeznicama koji je omogućio uvođenje koncesija na putnički promet i na teretni promet, onda sam postavio pitanje da li smo mi pripremili našu firmu, koja bi se trebala natjecati za tu utakmicu, da li će naše firme i teretni i putnički promet moći ravnopravno sudjelovati na natječaju sa potencijalnim drugim zainteresiranim prijevoznicima za koncesiju? U to vrijeme još nisu počele ni investicije na željezničkoj infrastrukturi, to je još bilo vrijeme kada se odlučivalo kakva će biti pruga, hoće li biti nizinska pruga ili će biti neka druga pruga, mijenjali su se nazivi u raspravama, nakon nekog vremena, došlo je do pokretanja konačno projekata u razvoju infrastrukture. Jest da ona kasni, jest da je tu bilo problema, ali ja se nadam i uvjeren sam da će u nekakvom skorom vremenu ta pruga biti dovršena i da će se nastaviti gradnja one nove dionice prema Koprivnici, prema mađarskoj granici, a kasnije, naravno i dalje. U međuvremenu je izgrađena i ova pruga od Sv. Ivana Žabna do Gradeca, koja još čini mi se nije stavljena u funkciju, nije stavljena u promet. Koliko će ona biti komercijalna, koliko će ona biti ekonomski isplativa, to je sad pitanje o kojem želim malo još reći nekoliko rečenica, ne aludirajući na tu prugu i njezinu isplativost, nego si postavljam pitanje, pa naravno i predstavnicima ministarstva, a i svima nama, što to ustvari mi želimo u Hrvatskoj kada govorimo o željezničkom prometu? Da li razmišljamo samo o ekonomskim učincima ili razmišljamo o društvenim potrebama? Ako mislimo samo na ekonomske učinke, onda je to jedna koncepcija, to znači da mnoge pruge neće praktički biti u nekoj posebnoj funkciji i da na njima neće biti prometovanja, posebno ako ide koncesija, pa moje pitanje u stvari se odnosi na taj dio. Da li i na koji način će se rješavati davanjem koncesije putničkog i teretnog prijevoza u Hrvatskoj na željezničkoj infrastrukturi, kako ćemo rješavati društvene potrebe? Kako ćemo rješavati potrebe građana koji putuju vlakom i omogućiti im jeftiniji, siguran i dobar prijevoz. Vrlo konkretno, da li će ti budući koncesionari imati obavezu uvoditi i takve društveno potrebne linije? Recimo, kada se završi pruga Dugo Selo-Križevci, mi u Križevcima očekujemo uvođenje prigradskog vlaka jer nam se omogućuje izgradnja tog drugog pružnog kolosijeka da budemo u centru Zagreba iz Križevaca za 35 minuta. Da li će neki koncesionar to promatrati sa ekonomskog stanovišta i misliti i reći da je to njemu isplativo, da on to želi? Znači, to me interesira, da li kada završimo tu prugu, da li i na koji način će se riješiti pitanje prigradskog vlaka, evo recimo konkretno na toj dionici koja se gradi, da se grade sad još neke druge dionice, rekao bih to isto, ali na ovoj konkretnoj dionici jer kažem, mi očekujemo da ćemo dobiti prigradski vlak i da će se građanima Križevaca omogućiti da mogu brže, sigurnije i jeftinije doći do glavnoga grada RH, do Zagreba. Naravno da kad sada gledamo tu situaciju da imamo jako puno problema u željezničkom prijevozu, da je to dosta neorganizirano, da nam vlakovi stvarno kasne, da ljudi koji putuju na posao realno nikada sa sigurnošću ne mogu znati kad će stići na posao pa im je, recimo onima koji putuju u Zagreb to dosta dobro što je ovdje ovaj dio dolaska na posao moguć ne znam, od pola 8 do 9 sati, u tom vremenu i mogu stići na posao jer ako bi računali na neko točno vrijeme, na žalost, ne mogu. Ja se nadam da će onim drugim dokumentima i strategijama i provedbenim dokumentima nakon donošenja zakona te stvari biti podefinirane, napravljene bolje, napravljene da se stvarno ta efikasnost pojača, da se nakon što se infrastruktura izgradi, a gradi se, da će nakon toga i ovaj dio posla biti riješen na bolji način, da će Hrvatske željeznice davati jednu sigurnost onima koji putuju tim prijevozom. Bilo je ponavljam ovaj dio i zanima me taj odgovor, nekako sam si stavljao u usporedbu, pred par godina, kada smo o tome raspravljali, da bi naš putnički prijevoz bio stavljen u situaciju, ovako nepripremljen na tržištu utakmicu o dobivanju koncesije, kao da ste poslali neki nogometni klub iz neke općinske lige, da se ide natjecati sa jednim Realom. To bi tako izgledalo. I moje pitanje, da li smo mi u ovom dijelu priprema za tu našu budućnost u Hrvatskim željeznicama, razmišljali o pripremi naše tvrtke da se može natjecati, na koliko toliko ravnopravan način, ili ćemo neke linije omogućiti da budu društveno korisne, pa ćemo reći da su one takvoga tipa, oni će možda imati neku subvenciju, dal će imati državnu, dali će imati lokalnu, nije važno, ali ljudima treba omogućiti takav jedan način prijevoza i lakšeg, ljepšeg života. Na taj način, u krajnjem slučaju, čuvamo i život u onim ruralnijim krajevima, posebno onima oko Zagreba, jer ako ljudi mogu brzo, efikasnije, jeftinije putovati prema Zagrebu ili prema drugom većem gradu, sigurno da se neće seliti, da će ostajati živjeti u svojim mjestima, jer će im ona biti dostupnija. Dakle, uz tih nekoliko pitanja, uz tih nekoliko, mogu reći sugestija ili nejasnoća koje nanosim, nadam se očekujem da će taj novi zakon, koji ćemo usvojiti, vjerujem, dati određena poboljšanja, da će na temelju tog zakona doći do donošenja svih drugih dokumenata i da će Hrvatske željeznice konačno biti definirane onako kako trebaju biti, da se točno zna što želimo postići sa tom tvrtkom, sa tom vrstom prijevoza, koji je naš interes kao države i da konačno krenemo u pravom pravcu, a ne kao što je bilo donijeti, evo baš sam malo i po medijima prolistao, vidim da je i naša državna tajnica, rekla da je ona podijelila na sektor unutar Hrvatskih željeznica 2005. bila pogrešna i štetna za Hrvatske željeznice. Da li ćemo u tom pravcu nešto poboljšati, napraviti, ispraviti i neke pogrešne poteze i krenuti sa željeznicama u nekakvom pravom pravcu sigurno i vremenski točno.

Hvala poštovani predsjedavajući, poštovana državna tajnice sa suradnicima.

Vi ste rekli da nije moguća privatizacija HŽ infrastruktura, ali moramo znati, da li je nemoguća privatizacija firme, kao firme HŽ infrastrukture ili željezničke infrastrukture. Ja se tu ne slažem i mislim da je moguća privatizacija željezničke infrastrukture, vjerojatno ne poduzeća HŽ infrastrukture, a da bi to potvrdio, ja ću vam pročitati članak 82. stavak 11. na strani 62 piše, postupanje na snagu odluke iz čl. 701, stavka 3 ovog zakona, upravitelj željezničke infrastrukture, iz čl. 71. stavka 1 je HŽ infrastruktura d.o.o. trgovačko društvo osnovano za upravljanje, podržavanje, izgradnju željezničke infrastrukture, odlukom vlade RH, od … [[Govornik se ne razumije.]] srpnja 2006. godine a onda ću i pročitati taj članak 71. stavak 3. Vlada RH na prijedlog Ministarstva, odlukom određuje upravitelja željezničke infrastrukture, iz stavka 1 ovog članka. Znači vlada, ovim člankom HŽ infrastruktura je oslabljena dosadašnja njezina funkcija, upravitelja željezničkom infrastrukturom, te je stavljena u jednaku poziciju s potencijalnim novim upraviteljima željezničke infrastrukture. Ovakvim prijedlogom ne štite se nacionalnim interesi i dolazi u pitanje započeta investicija u željezničku infrastrukturu, ovo su konkretne stvari, evo ga, a vi me demantirajte da u budućnosti nije moguće privatizirati željezničku infrastrukturu, znači ne HŽ infrastrukturu. Ja smatram da ovim zakonima i sličnim zakonima koji, a ovaj zakon je ustvari 80% u redu i on je usklađen sa europskim regulativom i tu apsolutno u SDP-u nemamo ništa protiv, tom 80% dijela, ali u ovom dijelu apsolutno imamo ogradu, i moje mišljenje je da u ovom zakonu naša željeznička infrastruktura neće biti bolja. Jasno je i vama, biti će bolja ako ćemo više ulagati u tu infrastrukturu, u bolje pruge, prije svega nove pruge, a onda rekonstruirati stare pruge. Mi danas imamo pruge u kojem vlakovi voze 40na sat.

To je problematika, to je problem koji ovdje želim napomenuti, ovim zakonom nećemo dobiti bolju željeznicu, bolje vlakove, zadovoljnije građane, onako kako ste vi u početku govorili, nećemo dobiti, nego samo strategijom, nacionalnom strategijom za boljim HŽ-om. A ja ću samo ponoviti, kolega iz Istre je govorio o tome kakav je razvoj infrastrukture u Istri da smo mi donijeli u našem mandatu Nacionalni program razvoja željezničke infrastrukture. U tom programu su i pruge u Istri. Naša nacionalna strategija je bila i projekti su bili i u Istri, samo odgovor na Istriane koji su opravdano ljudi da nemaju adekvatnu željeznicu, apsolutno. Ne kažem da vi to nećete napraviti, ako ćete imati priliku, nadam se da nećete, da netko drugi će imati priliku, ako definitivno željeznička pruga nije u zadovoljavajućem stanju. Ja ću sada reći i pozitivan primjer, evo rekao sam i svima vama da sam danas došao sa željezničkim prigradskim vlakom koji vozi Dugo Selo – Savski Marof, ja stanujem u općini Brdovec i to je stvarno nešto što apsolutno je prednost onog našeg kraja, svjesni su tu svi građani koji putuju na toj relaciji Dugo Selo – Savski Marof, to su jedni suvremeni vlakovi, stvarno doista moderni sa wi-fi, velim rekao sam sa brzinom, mogućom brzinom preko 120km na sat. I ja bih želio kada bi svi gradovi, veći gradovi u Hrvatskoj imali takav prigradski vlak. U planu je i rekonstrukcija te željezničke pruge. Ali evo, ja vjerujem da će biti, da će ta pruga biti, ustvari ona i je, ja vjerujem i rentabilna, možda i jedina pruga u Hrvatskoj rentabilna jer svakodnevno svi oni koji gravitiraju prema Zagrebu na ovom potezu sjever-jug i od slovenske granice do Dugog Sela voze se svakodnevno sa tom prigradskom željeznicom. I to je stvarno za svaku pohvalu. Ne znam koliko vas zna da imamo tako nešto u Hrvatskoj. Ja putujem nešto po Europi, vjerujte mi ovaj naš vlak ničim ne zaostaje za najmodernijim vlakovima u Europi. I sad govorimo o tome da je prema toj liniji Savski Marof – Dugo Selo gravitira jedan veliki dio Zagrebačke županije, jedan veliki dio zagorske županije i jasno veliki dio grada Zagreba, to su oni prigradski dijelovi. I zašto mi danas nemamo integrirani prijevoz grada Zagreba, Zagrebačke županije i zagorske županije? Evo to je moje pitanje. 2007. godine, ja sam postao načelnik 2009. godine onda su već bili na veliko razgovori. Samo što nije gotovo, integrirani prijevoz grada Zagreba, Zagrebačke županije i Zagorske županije u kojem je trebalo autobusima voziti, znači na stanice prigradskih vlakova, ljude iz Zagorja, iz Zagrebačke županije, okolice Dugog Sela, Vrbovca i to je sve bilo u završnoj fazi prije 10 godina. Platilo se desetke milijuna kuna tu studiju, radili su Česi koliko ja znam, danas od toga još uvijek ništa. Kome je u cilju da 10 godina ili 12 godina se ne događa ništa. Ja bih rekao prije svega gradu Zagrebu, gradonačelniku Bandiću koji radi ne znam, neću uopće spominjati kaj radi, možda nekome odgovara što radi žičaru ili što radi neke druge stvari. Ali 10 godina se nije učinilo ništa vezano uz integrirani prijevoz Zagreba i Zagrebačke i Zagorske županije. Tko je tome kriv? Nekog treba prozvati. Ali i vi u ministarstvu trebate postaviti otvoreno pitanje zašto to gradonačelnik Bandić ne želi. Koliko ja znam a možda i krivo znam to žele i župan Zagrebačke županije i župan Zagorske županije, koliko ja znam. Ali evo u ovoj našoj državi jedan gradonačelnik može sve blokirati. To je koalicijski partner vaš, vaše Vlade. Ajmo postaviti to pitanje zašto je grad Zagreb svakodnevno zagušen sa tisućama automobila koji idu u centar grada a mogli bi ići prigradskom željeznicom, integriranim prijevozom za koje su plaćeni deseci milijuna kuna studija a dan danas ništa, od 2007. godine a sigurno znam od 2009. otkada i ja sudjelujem u tome. To su neke stvari koje jednostavno evo ovaj zakon neće popraviti, ovaj zakon to neće popraviti. Europska regulativa nam neće donijeti bolji željeznički prijevoz, Europska regulativa nam neće nacrtati i dati studije za kandidiranja za europske projekte, mi sami se moramo pokrenuti a nikakav zakon, možemo ga pisati koliko god hoćemo, koliko stranica ima možemo još toliko stranica imati. Velim, ja kažem i postigne primjere ali kažem ono što ustvari nije dobro i ne valja. Moje je pitanje državnoj tajnici gdje su studije na bazi kojih se ide u nizinsku prugu za Rijeku, gdje su te studije, tko će upravljati tom prugom? Jedno pitanje. Drugo pitanje, tko će koncesionaru ili vanjskom upravitelju infrastrukture kontrolirati politiku pristojbi za tu infrastrukturu. A znamo da moguće je da netko drugi dobije upravljanje infrastrukturom. To je preozbiljno pitanje koje treba riješiti i prije samog ovog zakona. Još jedno moje lokalno pitanje ili malo šire od lokalnog pitanja. Inicijativa nekoliko jedinica lokalne samouprave Zagrebačke županije i Zagorske županije ali i uz podršku župana sa one strane Sutle, sa Slovenske strane je pokrenulo inicijativu za obnovu Kumrovečke pruge. Kumrovečka pruga je značajna ili trebala bi biti značajna i za sve gospodarske subjekte, dijelom Zagrebačke županije i Zagorske županije. Bili smo u Ministarstvu prometa, lijepo smo primljeni kod državnog tajnika gospodina Mihotića i razgovarali i razgovarali o tome da se ta pruga obnovi. Za obnovu te pruge ne treba stotine milijuna kuna. Jedan dio već ima u pripremi, može se odmah aktivirati ali sa tom inicijativom nismo došli daleko osim obećanja. Moja je bila inicijativa, razgovarao sam sa županom jednim i drugim i sa direktorima iz HŽ Infrastrukture, evo molim pomoć da se konačne pokrene ta inicijativa za revitalizaciju pruge prema Kumrovcu i prema Sloveniji i zbog gospodarstva, zbog svih onih ljudi koji žive uz tu prugu, zagorskih općina do Kumrovca, ali i zbog turizma jer ta pruga je veza sa slovenskim dijelom Atomskih toplica i to jedan pravac koji bi trebalo apsolutno pokrenuti. Evo, molim vas za konkretno za ovu inicijativu da podržite da konačno sjednemo, da si zadamo neke vremenske termine u kojem ćemo pokrenuti tu inicijativu i daj Bože što prije revitalizirati prugu od Harmice do Kumrovca. Na tom potezu ima nekoliko malih općina koje uopće nemaju nikakav prijevoz. Nikakav. Evo konkretno zagorska sela, ja sam se začudio kolegici koja mi se žalila, nema nikakav, nikakav prijevoz. Evo, molim za pomoć u ime svih načelnika i gradonačelnika Klanjca da nam pomognete u revitalizaciji pruge prema Kumrovcu i zbog gospodarskih razloga i zbog turističkih razloga. I još jedno pitanje, da li će biti na snazi, a ovo pitam za sve jedinice lokalne samouprave u Hrvatskoj koji imaju problema sa javnim prijevozom, da li će biti na snazi u 2019. godini Ugovor o javnim uslugama koji je nužan da bi imali autobusni prijevoz, sad jesmo na željeznici, ali i to se odnosi na željeznicu, da bi bio adekvatan prijevoz, javni prijevoz u svim jedinicama lokalne samouprave, a znamo da su ti ugovori o javnom prijevozu, krajnji rok bi trebao biti kraj 2019. g. Godinama se već radi na tome i obećava da se kreće s tim. Da li ćemo konačno krenuti sa tim ugovorima o javnim uslugama kako bi svaki hrvatski građanin mogao po normalnim okolnostima, u nekom normalnom vremenu i tempu doći do svog odredišta jer današnja situacija u javnom prijevozu u Hrvatskoj je, ja bih rekao katastrofalna. A sve je to vezano, velim, uz ovo ministarstvo, ja cijenim sve ono što činite, za ono što se pokrenulo inicijativa, evo, velim, obnova i dio pruge prema Zaboku, Križevci, sve su to dobre inicijative, međutim sve to je nedovoljno, nedovoljan tempo da bi u nekom dotičnom vremenu omogućili našim građanima minimum, minimum u toj komunikaciji. To je osnov. Ako putujemo svi skupa, malo putujemo po Europi pa znamo u stvari, koliko je željeznički prijevoz prihvatljiv, dobar kod njih, a kod nas izuzetno, izuzetno loš.

Željeznica je jednostavnija, trebalo bi biti brža, jeftinija, ekološki prihvatljivija. To su problemu, koliko traje put do Splita? Koliko traje put do Splita? Ja sam bio u Bruxellesu pa onda razgovaramo, ajmo skoknut do Pariza. Skoknemo do Pariza za 1 sat.

Evo. To mi je želja da imamo takvu željeznicu i da naši građani imaju jednu modernu i prihvatljivu komunikaciju. Hvala i vama.

Uvažena državna tajnice Brnjas sa suradnicima, uvažene kolegice i kolege, pred nama je rasprava o Zakonu o željeznici, prijedlogu toga Zakona. To je Zakon koji je dobar, nema tu nekog specijalnog prigovora. To je Zakon koji daje okvire, to nije Zakon koji nama određuje strategiju, strategiju određujemo mi, ovaj Zakon daje samo okvire i na te okvire ja osobno nemam nikakve prigovore. On nam stvarno daje dobre mogućnosti da naše željeznice budu kao njemačke željeznice, zašto da ne? Proizašli smo iz Austro-Ugarske gdje vlada nekakav njemački princip, ali mi se nismo ugledali na njemačke željeznice i to je naš problem. Mi smo se nakon što smo postali neovisna Republika, izgubili, mi nismo shvatili da ŽTP Zagreb, više nije ŽTP Zagreb, nego je to neovisna i suverena željeznička uprava. Mi to nismo shvatili na vrijeme i zbog toga što na početku to nismo shvatili na vrijeme, mi dalje imamo posljedice toga neshvaćanja i posljedice tog jednog krivog pristupa željeznicama. Nama su trebale godine i godine da mi shvatimo da smo mi gazde naših željeznica i zbog toga danas naši kapaciteti su daleko od onoga što bi trebalo biti optimalno, daleko, daleko ispod toga. Konstantno stagniramo od naše neovisnosti, umjesto da napredujemo, mi stagniramo. Dakle, brzine koje su bile prije rata, omogućavale su uistinu brzi prijevoz od točke A do točke B. Danas, jedan vlak koji je vozio npr. između Zagreba i Kutine, jedan najbrži vlak, to je bio poslovni vlak u to vrijeme, zvao se Sava express, njemu je trebalo nekih 45 min. da dođe od Kutine do Zagreba, od Zagreba do Kutine. Danas najbržem vlaku koji vozi na toj relaciji treba, mislim, 1 h i 25. min. i to ako sve bude u redu, a rijetko kad je sve u redu. Zašto mi nemamo željeznicu kakvu bismo trebali imati? Zašto naša željeznica nije još bolja nego što je bila za vrijeme bivše države? Pa kao prvo, potrebno je uložiti novac. Konstantno je potrebno ulagati novac. Kao drugo, potrebno je da na željeznici rade kvalitetni ljudi, budući da je željeznica javno dobro, ti ljudi bi trebali brinuti o tom javnom dobru i svoj privatni interes staviti u drugi plan. Je li to tako? Ja tvrdim da nije tako. Novi koji dolaze u javni sektor, dolaze zbog svog privatnog interesa i ne razmišljaju da je na prvom mjestu javni interes. Problem koji se pojavio dodatno, pojavio se 2005. godine. 2005. godine HŽ su podijeljene, podijeljene su na 5 poduzeća, jedno poduzeće koje upravlja sa 4 ostala poduzeća u obliku holdinga i taj holding je HŽ Holding upravljao Infrastrukturom, Putničkim prijevozom, Cargom i Vučom vlakova, taj Holding se konstantno nazivao korporacijom, a to korporacija nije bila. U čemu je razlika između korporacije i holdinga? Kod holdinga imamo jedno društvo koje je imao u vlasništvu ostala društva, kod korporacije imamo zajedničko upravljanje i mi nismo shvatili tada kada smo podijelili željeznice da mi nemamo korporaciju nego ju zvali korporacijom. I meni je to stalno bilo čudno, ali jednostavno se nismo snalazili. Što se dogodilo nakon te podijele? Umjesto da smanjimo troškove, mi smo u globalu troškove povećali. Zato jer smo imali umjesto jedne uprave, 5 uprava. Umjesto jedne službe imali smo 5 službi. I sve se to, znači, namnožilo i time su povećane i plaće menadžera. Povećani su iznosi za menadžere. A ti menadžeri u velikom broju nisu shvatili da su oni odgovorni za to što rade, nego su se ponašali kao i prije dok je to bilo društvo u kojem nije bilo menadžera, u kojem je sve bilo prepušteno, na neki način upravljanju državi jer kada se društva podijele na takav način kao što su podijeljene HŽ, onda ti novi menadžeri bi trebali shvatiti da su oni sad, na neki način odgovorni, ne na neki način nego trebali bi biti odgovorni menadžeri u privatnom sektoru, na potpuno jednak način. Međutim, u državnom sektoru to tako nije organizirano. U državnom sektoru, nažalost, ne odgovara se na propuste. Potrebno je bilo više novca za iste potrebe, a istodobno su se događale manje brzine na prugama. Sljedeća stvar koja je karakteristika željeznica bila i prije, ali u nešto manjoj mjeri nego sada jest političko zapošljavanje. Kao i cijeli kompletni državni javni sektor, željeznice su dio tog državnog i javnog sektora, politika masovno zapošljava svoje zaslužnike na određena radna mjesta i tako im omogućuje da imaju dobru egzistenciju u svojim životima. Takav način upravlja državnim i javnim sektorom, pa tako i željeznicama mora se prekinuti. Dokle god će to trajati, naše željeznice neće biti kao njemačke željeznice, a stalno ću upozoravati na to da se moramo ugledati upravo na njemačke željeznice. Njemačke željeznice i dalje imaju korporativni način upravljanja željeznicama. I dalje imaju zajednički infrastrukturu i prijevoznike i nikakvih problema s time nema. Zakon o željeznici omogućuje upravo u onom svom dijelu koji govori o načinu organizacije upravitelja i prijevoznika, da to može biti vertikalno integrirano društvo, a to je u biti korporacija. I ja bih volio da mi nismo mijenjali kod podjele željeznica način upravljanja, nego smo trebali tada samo financijski razdvojiti te određene sektore, prijevoznik je trebao imati svoje financije posebno, željeznički prijevoznik za putnički prijevoz svoje, Cargo svoje, Vuča vlakova svoje i Infrastruktura svoje financije i to je bilo ono što je bitno na temelju direktiva EU učiniti. To se moralo učiniti. A nije se moralo formirati posebne pravne osobe, sve je to mogla biti jedna pravna osoba. Nažalost, nije se krenulo tim smjerom. Sljedeća stvar koja se događa, svakom promjenom vlasti, mijenja se uprava. Moje mišljenje je da uprava koja će kvalitetno obavljati određeni posao, morao opstati od 10-15 godina najmanje. Ne možemo stalno mijenjati uprave, time se mijenja politike, mijenja se strategija, bila bi druga stvar da mi neku strategiju koju formiramo i o kojoj odlučimo da će biti takva i takva, da ju onda sljedeća uprava nasljeđuje. Ma ne, mi jednostavno promjenom političke vlasti mijenjamo upravo zato jer nova politička vlast mijenja strategiju i to nije dobro. I opet, to ne znači, ako stavimo sad jednu upravu, da ju nećemo promijeniti za pola godine. Ne, uprava koju postavimo trebala bi biti nadzirana maksimalno jer država je vlasnik, naravno, još uvijek kod nas iako postoje operateri koji su izvan države, ali to je manji dio. Država mora obavljati strogi kontrolni nadzor onoga što je zacrtala da treba napraviti sa željezničkim sustavom i onda ukoliko uprava ne izvršava svoje zadatke, smijeniti je za pola godine, ako treba, nema problema. Ali kad jedna uprava pokaže da dobro radi, onda ju treba zadržati što dulje jer jednostavno pogledajte fizičku osobu koja obavlja neki posao, pa treba vremena da se ušalta i da to profunkcionira na pravi način. Ako je netko vrijedan, ako je marljiv, ako je moralan, a takva bi trebala biti svaka uprava koja se pojavljuje u državnom i javnom sektoru, onda rezultati moraju na kraju doći do izražaja. Bilo je dosta promašaja, spomenut ću neke promašaje koji su možda sitni, možda nisu sitni ali to su promašaji u željezničkom sustavu kojima sam ja bio svjedok. To nisu baš uvijek promašaji koji su vezani za sam prijevoz ili za infrastrukturu ali su promašaji u tom sustavu koji muzu novce i za koje nitko nije odgovarao, ja mislim da nije. Pa ću spomenuti jedan slučaj prije možda 10 g. u putničkom prijevozu sjetili su se, pametno su se sjetili, da bi trebalo uvesti način prodavanja karata u vlakovima koji je putem određenih automata dobro organiziran. I kupljeni su ti automati za prodaju karata koji bi kondukteri nosili na ramenu i prodavali putnicima karte bez ispisivanja rukom onih određenih bjelica i sličnih karata koje su kondukteri ručno ispisivali ukoliko putnik nema prijevoznu ispravu u vlaku. I što se dogodilo? Ne znam koliko je milijuna za to potrošeno ali kupljeni su uređaji koji nisu bili funkcionalni i nisu se mogli koristiti. Evo to je jedan promašaj. Drugi promašaj koji možda je još i veći promašaj, u upravnoj zgradi u Mihanovićevoj, porazbijali su zidove, proveli su određene kanale, cijevi, stavili određene uređaje z uvođenje centralne klime, centralno klimatiziranje, znači centralno hlađenje i centralno grijanje. I kad su porušili zidove, kad su ugradili sve te uređaju, utvrđeno je da to više ne može funkcionirati jer je falio neki glavni dio kojeg više nije bilo za kupiti. I tu su potrošni milijuni, ne znam je li itko ikad za to odgovarao a sjećam se da je čak kad su radili taj dio, te uređaju kad su ugrađivali u zgradu onda postoje u zgradi lukovi i ti lukovi ustvari nisu bezveze tamo. Baš su lukovi zbog toga jer lukovi drže strop. I oni su te lukove razbijali zato jer nisu mogli provesti bez razbijanja lukova te uređaje. I što se dogodilo? Strop je na jednom mjestu pao. Na sreću nitko nije prolazio ispod tog djela tada kad je pao taj strop a da je prolazio, nekoga bi ubilo jednostavno. Evo to je još jedan promašaj. Slijedeći promašaj koji je vezan za putnički prijevoz su nagibni vlakovi. Ja ne znam koliko nagibnih vlakova, sjećate se toga, vjerojatno sada vozi trenutno prugama na hrvatskim željeznicama ali ti nagibni vlakovi su totalno promašaj, htjelo se povećati brzinu na pruzi na način da se uvedu nekakvi vlakovi koji onda zbog svoje nagibne tehnike mogu voziti brže nego klasični vlakovi. Ti vlakovi su kao prvo užasno neudobni, uvedeni su da voze na pruzi Zagreb-Split. Slučajući ljude koji se voze tim vlakovima, svi su nezadovoljni tim vlakom, ja osobno sam se vozio isto, prvi put kad sam se vozio, odmah sam rekao pa to je obična škatuljica, to nije dobro. Umjesto toga trebalo je maksimalno ulagati u infrastrukturu, infrastrukturu dovesti u projektirano stanje i koliko se brzo može voziti, može, ali da voze tom prugom normalno udobni vlakovi jer upravo željeznička pruga je nešto što omogućuje udobnost, slobodu čovjeku i ja osobno željezničar jesam ali ne samo zbog toga, najviše se volim voziti vlakom baš zbog te jedne udobnosti i slobode koju čovjek ima putem. Niti jedno drugo prijevozno sredstvo ne pruža takvu slobodu kao što pruža vlak i moram reći pri kraju ovog izlaganja, da je željeznica u svakoj zemlji ogledalo države. Naša željeznica, naša infrastruktura, naši vlakovi, sve je to ogledalo naše države. Imamo s jedne strane odlične ove prigradske vlakove koji mogu voziti čini mi se do 160 na sat ili 120, ne znam, oni su stvarno dobri ali voze prugom koja dopušta brzinu 60 km/h. I takva je naša država, s jedne strane imate nešto super, sjajno a s druge strane imate nešto što onemogućuje da to što je sjajno, stvarno zasjaji.

Sada je na redu g. Ivica Mišić ispred Kluba zastupnika Strane rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika.

tajnice, kolege i kolegice. Klub rada i solidarnosti pozdravlja ovaj zakon, donošen po nekim uredbama EU, naravno da je to jedan put koji vodi u jedno sređenje zakona, sređenje nekakvih pravila koji možemo i sada reći da i naša nisu toliko loša ali gledajući šta bi trebalo biti i kako primijeniti taj zakon, to je pitanje. Pitanje naše infrastrukture željezničke, kako izgledaju naše željeznice, kako mi možemo to sve postaviti, kako možemo informirati naše građane koji putuju željeznicama, to sve otprilike nije problem koliko je problem infrastruktura ustvari željezničke pruga, naši vlakovi koji voze svaki dan. Što me je potaklo da razgovaram na temu željeznica je pošto sam koristim željeznice i koristio sam ih već 20 g., najčešće za Zagreb iz Slavonije, gdje živim i doživio sam jako, jako puno neugodnosti u tim vlakovima, u tim željeznicama. Pitam se što se to radilo ovih 20, 25 g. da stvarno nismo napravili ama baš ništa u pitanju poboljšanja željezničke pruge, da li je toliki ... [[Govornik se ne razumije.]] dopušten u ovoj državi, da li ovaj narod može toliko trpjeti a posebno moj slavonski narod odakle ja dolazim, koji je osuđen da 4 sata putuje iz Vinkovaca do Zagreba, u vlakovima koji nemaju klimu, u vlakovima koji nemaju grijanje koji sam doživio, u vlakovima gdje morate presjedat pa su vas autobusi vozili između određenih dionica što mogu pozdravit ali …/nerazumljivo/… kad sam sam bio bila su 2 autobusa čitav vlak. Onda možete misliti 100 ljudi, 200 ljudi u 2 autobusa, ali evo to su propusti koji i danas vidimo, ništa se posebno nije promijenilo, mislim da smo što se tiče željeznica najveći promašaj napravili u ovih 25 godina, najveći promašaj. Pitam se i moje kolege, evo nema ih, Slavonce do sada saborske zastupnike da li su to pokušali i braniti prije 15 godina, 20 godina, da li su se borili za Slavoniju međutim Slavonija je gledajući toga i željeznica i svega drugoga upropaštena. Jedan student koji studira u Zagrebu, treba mu 4 sata petkom da dođe kući, pa onda vlakovi kasne, pa presjedaju, pa pokvareni, pa ne griju, pa ne hlade i onda možete misliti čime se putnici, kako doživljavaju taj put. Naravno kolege su rekle da je to ugodno i lijepo i ja volim sjesti u vlak jer si bezbrižan, uzmete novine i čitate, uživate na neki način ako je to sve u redu, pa neka je to i 4 sata da je sve u redu, međutim to nije tako, to nije tako. Nekada se iz Vinkovaca dolazilo za 2,5 sata to su kolege već i spominjale imali smo brze ekspres vlakove, danas kad vi sjedite vi odavde do Kutine idete sat i pol vremena, sramotno, sramotno da od Zagreba do Kutine sat i pol vremena gdje je trebalo napraviti brzu prugu do Kutine, a od Broda do Vinkovaca imate brzu ili do granice dolje sa Srbijom, pitamo se tko tamo ide, nitko. Pa odavde najčešće idu studenti, učenici, radnici, svi idu dolje, zašto to ne rade, ja bi postavio pitanje zašto se to ne radi, to je najveći javašluk ja bi reko u Hrvatskoj državi, imali smo menadžere željezničke koji su ljudi dobivali po 400.000 pred mirovinu, ili 200 ili su dobili menadžerske ugovore, uzeli su 400.000 otišli su opet u državnu tvrtku radi i danas rade. Nitko nije postavio pitanje kakvo je to? Ja postavljam ovdje pitanje odgovornosti, tko zašto odgovara? Imamo potpisane ugovore, gdje se ne izvode, imamo evo pruga Koprivnica – Zagreb, pitamo koliko ona kasni, da li će kasniti, vjerujem da hoće ako to ne završi se tko to plaća, pa mi država. Da li te tvrtke imaju odgovornost, to je pitanje, nažalost u našoj državni nema, nije bilo do sada odgovornosti ja se nadam da ova Vlada nije kriva za ovo sve što se desilo i nadam se da će biti odgovornosti. Da li vam je poznato za vrijeme Austrougarske, Austrougarska je pravila 200 km pruge za 9 mjeseci, Brod – Zenica, gdje niste imali ni strojeve, gdje niste imali ni puteve, napravili za 9 mjeseci. Prosto je za nevjerovat da mi ne možemo napravit 100 km pruge za godinu dana, to je prosto za nevjerovat. Ja slušam ovdje kolege i Prelca i neke iz Varaždina i okolo, oni se trude da dođu što prije, naravno ja im čestitam, a ja postavljam pitanje svima pa dajte gospodo spustite, daje mu do Slavonije doći, obećano jeste da li će to napraviti to ću vidjeti i pratit ću se. Naravno, obećano ja ću vjerovati da hoće za 2, 3 godine biti spojeno, međutim ako radimo kao što smo do sada radili mislim da nećemo ništa napraviti. Išao sam za Split, sa ovim nagibnim vlakom koji su nahvalili, sjedio sam unutra, u 7 sati krenuo u pola 3 sam došao u Split, to je toliko škripalo da sam pitao konduktera hoće li se ovo raspast, pa kaže neće budite bez brige. To je sramota kakav je taj vlak, sramota. Za najdalje destinacije mi imamo takve vlakove, pa da su do Vinkovaca, a ovdje imamo nove jel međugradskim prijevozima imamo lijepe nove vlakove, a vi gospodo iz Slavonije koja je upropaštena, zašto, moglo bi se o tome dugo pričati, vi se patite i dalje. Odlazite, kao što odlazimo. Ja s tim do sada nisam zadovoljan.

U svemu mora biti odgovornosti, novce EU daje, mi ga trebamo samo iskoristiti, al moramo kad uzmemo taj novac mi moramo biti odgovorni da to napravimo što su oni uzeli, bojim se da neće, bojim se da neće. Zašto? Pa zato jer smo mi takav narod, niko dosad nije odgovarao pa neću valda ni ja danas, to više nisu milioni to ti je stotine miliona, bacili smo ih u Uljanik 2,5 milijarde, bacit ćemo 5, za čega, za nečiju neodgovornost, netko treba odgovarat za to, kaže nitko nije kontrolirao, zar je to moguće, pa idemo kontrolirati jednog trgovca, jednog ugostitelja da li je dovoljan jedan mali račun od 5 kuna, zatvorimo mu lokal i onda smo mi pravna država, nismo gospodo odavde iz ovog sabora pa dalje mora biti odgovornost. Ovaj narod mora imati saborske zastupnike koji odgovaraju svojim građanima koji im žele dobro, ne. Mi smo tu da sjedimo uzmemo plaću i odemo kući što to mene dalje briga. I mi imamo neke odgovornosti i krivci samo svakako.

A ovdje ste odgovorni jer imate svoju tvrtku, imate odgovarat pravnoj državi plaćat porez i obaveze, naravno, ako niste podobni, pa vam oprosti porez. Mislim da je to vrijeme završeno, mislim da to vrijeme treba doći kraj, da se s tim prestanemo baviti. Da, iz nekih informacija na željeznicama nema radnika, nema radnika, nemate električara, nemate radnika koji rade, ali natječaji se nisu raspisivali, navodno evo sada jesu i čestitam da će toga biti.

Da je vlak unutra bio zamrznut, istina bilo je grijanje, prozor ne možete zatvorit, pada vam, topi se i pada na sjedište kiša i onda tek vidite kada iz jednog Frankfurta dođete u Zagreb, pa vidite ta stanica je jadna, stara, otvorena, hladna, sjedate u još gori vlak nego što ste, naravno, puno bolji su dovezli i onda se razočarate sami u sebe i u samo ovaj narod. Nadam se da će se prema željeznicama u budućnosti okrenuti jedna druga priča, da nećemo samo ići na ceste, nećemo bacati novce u neke nepotrebne stvari, da ćemo davati tamo gdje ovom narodu, a posebno govorim o Slavoniji, gdje ljudi iseljaju, da mogu i iz Vinkovaca doći za dva i pol sata u Zagreb. Zašto to ne bi ovaj narod mogao doć?

Prelazimo na slijedeću raspravu u ime kluba nezavisnih zastupnika poštovani kolega Tomislav Žagar, izvolite. Uvažena državna tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege, odmah na početku ću reći da će klub Nezavisnih zastupnika podržati ovaj zakonski prijedlog u prvom čitanju. Nadamo se da će se kroz ova dva čitanja i kroz primjedbe o javnoj raspravi koje su iznešene, posebno većina primjedbi što nije ni, nelogično je išlo od onih koji su direktno vezani, kojih se direktno tiče ovaj Zakon, tako su ovdje puno primjedbi HŽ Infrastrukture, nadamo se da ćemo do kraja dogurati sa konačnom verzijom Zakona koja će pomoći HŽ-cama ili HŽ-ci, bolje da tako kažem, da iz ovog stanja o kojem su govorili prethodnici, koje, ja ću ipak reći, nije baš tako crno kako se na prvi pogled čini, da se to stanje popravi. Eto, mi smo, da ne bi ja se pridružio nizu kolega iako bi za to imao osnove da još više naružimo ili pocrnimo situaciju, mogli bi reći neke dobre primjere, pa evo tako je i modernizacija ove pruge u Sv. Ivanu Žabnu, od Gradeca do je, recimo, jedna dobra stvar. Međutim, to nije lak, ni jednostavan proces i posao, ni čak ni ovaj Zakon, on može samo pružiti temelj, ali sigurno nije nešto što će ili ne postoji takav čarobni štapić što bi vrlo brzo HŽ podigao i digao na razinu kakve imaju nekakve razvijene zemlje. Ono što možemo na početku isto reći u raspravi je, pa nema te željeznice u svijetu koja može ili su vrlo rijetke, ja mislim da čak ih nema, možda me mogu ljudi koji su duže u tom poslu razuvjeriti ili drugačije tvrditi, nema te željeznice koja ne treba pomoć države. Država nastupa uvijek tamo gdje nema interesa kapitala jer kad postoji interes poslovni, onda se ne trebamo brinuti, tamo, već će netko preuzeti onaj dio trasu ili onaj prijevoz koji je ekonomski isplativ, međutim, tamo gdje nema isplativosti, tamo mora nastupiti država i s druge strane, mi smo odabrali jedan smjer kojim smo krenuli i kao članica EU i zbog toga ide sad i ovaj još jedna zakonska izmjena. Naravno, ne tiče se samo tzv. četvrtog paketa usklađivanja sa europskim zakonodavstvom, već je malo i prošireno, a vezano je uz ovaj dio koji ću kasnije malo problematizirati u samom zakonskom prijedlogu. Dakle, nemamo tu puno ni izbora, taj četvrti paket je trebalo implementirati u ovaj zakonski prijedlog i u tom smjeru smo i krenuli.

Definiranje mogućnosti koncesija nad željezničkom infrastrukturom, zapravo upravljanja željezničkom infrastrukturom i to je kroz čl. 8., 9 i 10 definirano u kojem oblicima je moguće takav model upotrijebiti i na koji način se može uspostaviti ponovo vertikalno društvo koje smo napustili, kako je ovdje rečeno više puta 2005.-te godine razdvajanjem poduzeća na 4 dijela, Putnički teretni prijevoz, Vuča vlakova i HŽ Infrastruktura, a sve je bilo pod krovom, krovno društvo Holding, kasnije se ugasilo i krovno društvo Holdinga, a Vuča vlakova se spojila zapravo podijelila između ova dva prijevoznika, putničkog i teretnog prijevoza. Člankom 9. se ponovno sad predlaže da koji su to modeli, na koji način se može ostvariti trgovačko društvo u vertikalno trgovačko društvo bilo da je upravitelj infrastrukture pod kontrolom trgovačkog društva koji istodobno kontrolira jednog ili više željezničkih prijevoznika, koji pružaju usluge željezničkog prijevoza na mreži ili je upravitelj infrastrukture pod kontrolom jednog ili više željezničkog prijevoznika, dakle obrnuta situacija kojim im pruža željezničkog prijevoza na mreži ili jedan ili više željezničkih prijevoznika koji pruža usluge željezničkog prijevoza na mrežu upravitelja infrastrukture pod kontrolom upravitelja infrastrukture. Dakle 3 te varijacije, nije tajna da je državna tajnica u svojim intervjuima kritizirala podjelu 2005. g. i nije tajna da ona zastupa ovu podjelu i mišljenja smo i u klubu a i moje osobno mišljenje da je dobar smjer ako se vrati na ovu početnu poziciju koju smo imali, međutim samo to neće biti dovoljno, samo po sebi jer je bitno kad govorimo o upravljaju infrastrukturom, bitno je definirati jasna pravila kako svako tko će upravljati infrastrukturom o kojem god društvu se radi bilo državno bilo drugom privatnom društvu da poštuje ugovor koji se potpiše a on je definiran ovdje u prijedlogu zakona što je dobro, i prilogom je definiran sadržaj ugovora a i u članku, ne znam točno broj članka sad, definirano je što ugovor mora sadržavati. Ono što nisam vidio u tom članku a i samom prilogu je zapravo bilanca ili vrijednost infrastrukture u trenutku preuzimanja koncesije, možda mi je to promaklo, da, članak je 46. koji definira ugovor o upravljanju željezničkom infrastrukturom i poticajima, dakle i u Prilogu 4 koji je uz ovaj zakon bi trebalo možda jasnije propisati da se utvrdi bilanca vrijednosti infrastrukture u trenutku preuzimanja i na kraju nakon isteka vremena koncesije u kakvom je ona stanju jer znamo općenito i u društvu, evo tu imamo, neke zemlje su to riješile tako da i kad govorimo o bilokojem evo po jedinicama lokalne samouprave da se napravi bilanca prije preuzimanja dužnosti i nakon preuzimanja pa se jasnije vidi, pa je onda ova kampanja za izbor onih koji će voditi jedinice lokalne samouprave, općine, gradove se lakše provodi.

Ono što nam je cilj a vidimo da ovdje Vlada je zadužena za strategiju, ne znam je li to najbolje rješenje ine znam u kojem kontekstu se ovdje Sabor zapravo spominje ali dobro, neka Vlada donese strategiju na 10 g., mislim da se donosi i nacionalni plan. U EU-u udio željezničkog prijevoza u putničkom prijevozu je 8%, kod nas je 3% U teretnom prijevozu 28%, kod nas svega 17% I cilj je EU-a do 2050. da se taj postotak na razini EU-a podigne na 50%, to je iznimno bitno iz više razloga, jedan od razloga je sigurno zaštita okoliša a slijedeći razlog koji se čini u ovom trenutku kad to govorimo pomalo nevjerojatan ali bi o tome trebale razmišljati da željeznice uvijek mogu biti pokretač razvoja, u ovom slučaju do sad su bile samo kočničari ili nešto što se u javnosti s pravom kaže trošio novac a gdje smo stigli kroz subvencije ali željeznice mogu biti pokretač razvoja jednako kao što to može biti brodogradnja, mi ne možemo u ovom društvu imati iluziju da ćemo svi živjeti od turizma i poljoprivrede jer to tako neće bit. Moramo se okrenuti onim granama i onim područjima koja mogu generirati gospodarski rast kroz razvoj industrije jer željeznica uvijek u povijest a to može i danas, generira određeni gospodarski rast. E ovako ako samo uzmemo primjer nizinsku prugu o kojoj se puno puta u povijesti govorilo, nizinska pruga prema Rijeci koja luku Rijeka bi stavila automatski da bude konkurentna luci Kopar, u ovom trenutku ona to nije i to je jedan od problema. Evo spomenut ću i prugu koja je, mislim da ima regionalni karakter, to je pruga Varaždin-Dalj koja prolazi tamo i kroz područje gdje ja živim, u tu prugu se slabo ulaže li gotovo se ne ulaže, a ta pruga bi mogla zaživjeti recimo poticanjem industrijskog prijevoza, industrije preko te pruge pa čak i poljoprivrednih proizvoda ili drugih mineralnih sirovina ali o tome treba razmišljati kad se donosi strategija i ono što nam je promaklo a to je kritika mnogim Vladama prije da neke koridore nisu uvrstili u plan međunarodnih koridora a možda se i moglo. Naravno da je Republika Mađarska tu imala interes da njihov pravac koji ide paralelno praktički svojim pravcem se zanemari. Još ću jednu stvar samo reći a vezano je ovako općenito, postoje u RH vjerojatno mnogi mladi ljudi koji se nikad nisu vozili željeznicom, kao što je netko slikovito rekao, pa trebalo bi možda i u zoološke vrtove dovesti neke životinje poput krave jer mnoga djeca nisu vidjela krave tako mnogi nisu vidjeli željeznice, mi na tome moramo raditi, željeznice moramo razvijati ne samo iz razloga sentimenta ili nečega što bi zakuknjao za prošlim vremenima već kažem i zbog mogućnosti gospodarskog razvoja. Ovaj prijedlog zakona ćemo podržati, evo iskoristit ću ovu priliku i da pohvalim prijedlog zakona, dobar posao ste napravili, ono što vas molim do drugog čitanja, poslušajte malo i ljude iz infrastrukture, dosta su, vidim da su te primjedbe koje su dali vezano za odgovornost i za sve ono što oni navode jer ipak kad se budu susretali na terenu sa konkretnim problemima, ne smije ništa biti u zraku jer se mora znati tko je za što odgovoran. Zahvaljujem poštovanom kolegi Žagaru.

Uvaženi predstavnici ministarstva hrvatske Vlade, kolegice i kolege. Odmah na prvoj stranici kada vidimo ovoga prijedloga odmah čitamo … [[Govornik se ne razumije.]] zakonodavstva RH sa zakonodavstvom EU, znači usklađujemo nešto što smo preuzeli kao obavezu i to je se stavilo na u ovaj zakon, tako da se je umjesto prijedloga moglo staviti i prepisivanje direktive EU, jer to odmah na sljedećoj stranici se i govori kod ocjene stanja i još s onih pitanja koje treba urediti ovim zakonom. Vidite ovo je nešto što je prepisano iz direktive i to je usklađeno s direktivom. Ovdje je gore upravljačka i tehnička znači tržišni stup u 4 željezničkom paktu. Kada govorimo o željeznici, ovdje su kolege spominjale da su bile u drugim državama gdje vlakovi iđu 300 kilometara, … [[Govornik se ne razumije.]] kilometara i zaista bi bilo dobro kada bi ja iz Splita mogao doći za sat vremena sa vlakom već kada smo u EU, međutim, obrnuto je. Pa ću ja početi s jednom pričom, znači u Sinju je bila nekada sinjska arera ili ferat. Ona je ugašena '60. godina početkom, ona je bila brend, ona je vezala Sinj sa Splitom, ona je ugašena i uvijek ima tu težnju, želju, njih sa Sinja, da se vrati ta sinjska arera, ferat. Ona bi ujutro bi žene koje su se bavili poljoprivredom do Splita su išli svojim proizvodima, ljudi su putovali, ali je bila spora, jel, kada je nizbrdo, kada bi došla na … [[Govornik se ne razumije.]] bi brže išla, jel, doslovno ste mogli izaći dole u Solinu i do Klisa ste mogli ići, pješke brže bi do nje došli gore, i ručati na Klis grlu, nažalost, danas je kada govorimo o 300 km brzina vlakova u Europi, a mi smo u EU, u Hrvatskoj se približavamo ferati koju ja volim i za koju patim da se vrati jednog dana bar kao turistička atrakcija povezivanja Splita i Sinja.

Prema tome, ja smatram da je ovaj zakon u biti mrtvo slovo na papiru, ovdje nemamo nekakav financijski okvir, osim ovih upravljačkih stvari, tehničkih … [[Govornik se ne razumije.]] nema rješenja. Zato bi bilo dobro da vi i ja uvrstite, ministrice, mogu dati amandman, da se ove stare rere, ferat vrate i da imamo turističku ponudu i da turiste vozamo, jer od Splita do Sinja, iz Splita do Zagreba treba vam, ja mislim, ako je sve uredno sada i 12 sati i više. Prema tome, da bude jedna turistička atrakcija, Ministarstvo turizma nek se priključi jer jednostavno vi ne nudite rješenja. I ne samo što ne nudite rješenja, što se tiče Hrvatske željeznice, vi ne nudite rješenje ni po pitanju prometa. Da došao je autoput, umjesto da ste se bojali tunela 4 puta trebalo je spojiti Vrgorac, Račve Drvenik, jer moj Sinj koji ima 50 tisuća stanovnika, Cetinjski kraj, brzu cestu za spojiti, a ne da nas ta cesta zaobiđe.

Koliko sredstava imamo iz EU fondova, osim vaše strategije i vremenski kada će se to uložiti, kada će biti izgrađeno, kada će biti provedeno. Mi imamo Istru koja nije spojena sa Hrvatskom uopće. Dobro ovdje kažete u zakonskom okviru, da ćemo moći pristupiti svim zemljama koje imaju željeznicu.

Inače ovo je laž i obmana. Naš premjer je riješio ukrajinsku krizu i rusku na Krimu, a ne možemo riješiti ovaj osobni problem, dok od 10,5 milijardi predviđenih sredstava eura, mi smo povukli 900 milijuna, povukli, ne ugovorili, ugovoriti ćemo. A 5,5 milijardi eura je Hrvatska uplatila do 2020. 2014. znači 5,5 puta više smo uplatili. Tako je lukama, ja gledam i luke, luka Gažanica, 30 i dolje je trebala biti povezanost tako željeznička, mislim luka je vrlo bitna, u srcu Jadrana, 30 milijuna kuna za 20 godina.

Znači mi ne štitimo u to i šta napravimo i šta uložimo, bez obzira .../nerazumljivo/... posebna priča, umjesto 200 milijuna, otišlo je na 600 milijuna kn i tako. Znači novca je bilo, ali prometna povezanost tim novcem kojega smo imali, otišlo je tko zna di u koja bojanja tunela i sve 10 puta je poskupila cesta i nije se ulagalo u željeznice, je li tako? Nije se ulagalo. I zato je ostala izolirana i Dalmatinska zagora i naše zaleđe, vrlo bitno, Hercegovina, to je isto naši ljudi koji imamo ustavnu obavezu skrb o tome području i ljudima da ostanu na tome području, tako je i u zaleđu cijelom kud ide autocesta.

Znači od ulaska u EU do sada, ja ne znam, možda imate vi uvažena tajnice nekakav izračun pa možete li reći, koliko je bilo one godine kad smo ušli u EU vrijeme dolaska od Zagreba do Splita, a koliko je sada?

I tako smo dali našim građanima jeftiniji prijevoz, našim poduzetnicima jeftiniji prijevoz, postaju konkurentniji, a na ovaj način jednino ovo sad trenutno stanje je za turističke svrhe dobro jer toliko je spor, stvarno je spor da možete vidjeti cijelu Hrvatsku ono idealno, pa evo predlažem vam da našu promovirate za filmsku industriju, za turističku promociju RH i naše vlakove i cijelu infrastrukturu i bit će turisti zaista zadivljeni kakve su naša željeznička stanja. Imamo nekoliko replika. Poštovana kolegica Grozdana Perić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega. Pa vi zapravo zaboravljate da ta pruga je unska pruga koja povezuje sjeverozapad Hrvatske sa Jadranom i da na tom potezu zapravo dio koji pripada Hrvatskoj je svega nekih 59, 60 km, ostalo prolaze zapravo kroz BiH što nije nebitno, da bi se uredili svi ti odnosi, da bi se krenulo u obnovu, što bi svi volili jer mi bi željeli isto tako da naša promet se i teretni i putnički što više odvija željeznicom, a isto tako niste pogledali da u nacionalnom programu željezničke infrastrukture od 2016.-2020. lijepo stoji da je preko 17 milijardi kn se predviđa ulaganja i tamo imate pobrojano što sve će se raditi i radi, počevši od Dugog Sela-Križevci, do Novske, do Koprivnice, Karlovca itd., [[Upadica: Zahvaljujem.]] prema tome postoji.

Sljedeća replika, poštovani kolega Davor Lončar, izvolite. Hvala potpredsjedniče. U nekoliko navrata sam imao priliku s vama razgovarati kad je u pitanju luka Gaženica i paušalne iznose koje iznosite kad je u pitanju njen gospodarski razvoj i sveopći učinak koji će ona dati nisu točke i volio bih da povezanost luke Gaženica, u ovom slučaju Zadar 2, a i u budućnosti povezano sa budućom željeznicom koja će se sigurno graditi i povezati Šibenik, Split itd. će dati nemjerljive učinke uopće u državi kad je u pitanju financijski pogledi i razvoj i zapošljavanje novih ljudi. Zato vas molim da ne vjerujete onima koji plasiraju lažne informacije jer luka Gaženica ide svojim tempom i u skoro vrijeme, još jednom ponavljam, će dat sveukupni veliki gospodarski razvitak RH. Zahvaljujem, odgovor kolega Bulj, izvolite. Da, luka Gaženica je jedna od najznačajnijih projekata usred Jadrana, Zadar je uvijek bio povijesno lučki grad, međutim povijesne turbulencije su bile na središtu strateški vrlo bitan. Međutim, da dezinformacije nema, ja sam tražio tematsku sjednicu, nisam dobio niti jedan odgovor po tom pitanju.

Pa vi usporedite, niti 1% oni neće dati, to je činjenica, ne znam dokle se sad s tim došlo, nešto se tu zastalo, neke sumnje se pojavile ali ja očekujem da će Hrvatska država upravljati lukom, da će biti spojena željeznica međutim u ovim zakonima i ovim što je kolegica Perić rekla ja ne vidim da se ta sredstva ulaže koja su predviđena. Pa poštovani kolega Bulj, spomenuli ste iznos sredstava koji je RH povukla iz europskih fondova svega 800 milijuna kao što ste rekli. Ne možemo nitko biti zadovoljni sa iznosom koji je povučen s obzirom da imamo raspoloživih 10,7 milijardi eura međutim ne radi se o iznosu od 800 milijuna, treba reći da je ukupno plaćeno 1 milijardu i 980 milijuna eura i ako to usporedimo sa iznosom od 291 milijunom eura koji smo povukli do listopada 2016. godine vidi se značajni napredak. Još bih jedanput voljela i da vi znate i naša javnost, znači sva sredstva koja smo dužni bili povući i raspoloživa su nam bila u 2014. godini, znači u roku od 3 godine moramo ju u cijelosti povući do 2017. su povućena kao i ona iz 2015. do kraja 2018. godine. Ne znam službeni pokazatelji su rekli drugo, da je ugovoreno puno toga da se ugovara ali da je 900 milijuna kuna povućeno krajem 2017. znači 900 milijuna to je taj iznos, pardon eura, a 5,5 milijardi kuna smo uplatili u 2014. do 2020. Znači i ja ne znam, ja čujem najave da će uopće kohezijski fondovi se smanjiti sredstva zbog raznih problema, da će, to je najavio Tusk, Juncker, on to, zbog migrantske krize, zbog. Tako da taj, fondovi za izravnavanje, tko zna hoće li oni biti i hoćemo li mi to dostići i što će se događati. Jer zasigurno više te europske jake sile gledaju sebe nego nas, mi smo njima samo jedno malo tržište, interes, ne znam prodaja loše hrane, lipo upakovane, ali puno lošije.

Prelazimo na sljedeću raspravu. Poštovani kolega Nenad Stazić. Nije nazočan. Poštovani kolega Ivan Lovrinović, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicima. Tema je vrlo važna, dakle Prijedlog novog zakona o željeznici, u samom početku vi ste napisali da je ovdje prije svega riječ o nužnosti usklađivanja postojećeg zakona sa direktivama EU. A ono što je najvažnije što se ustvari u tim direktivama traži? Traži se da se ovaj segment liberalizira. Liberalizacija znači privatizacija. Mi se ne trebamo plašiti privatizacije. Dakle ova zemlja je odlučila se za jednu vrstu kapitalizma koji nažalost nije postao onaj jedan progresivni kapitalizam, razvojni nego onaj njegov najgori oblik a to je onaj ortački i ajmo tako reći klijentelistički kapitalizam koji nas vuče nazad. Kada govorimo o željeznici, što to znači? Ovdje se kaže biti će upravitelj znači željezničkog prometa znači koji će upravljati čitavim ovim sustavom. To će biti jedna formalna funkcija jer će šapu na ovu čitavu priču staviti veliki igrači iz EU a njima je to presudno važno iz geostrateških i geopolitičkih razloga jer prolazi i važan koridor prema jugoistočnoj Europi preko Hrvatske. Hrvatska nikada nije pokrenula ulaganje u taj glavni pravac koji bi spojio Rijeku, Zagreb, Slavonski Brod, Vinkovce, srpsko-mađarsku granicu pa dolje prema Turskoj, Grčkoj, Bugarskoj itd., itd. Za to vrijeme samo se ulagalo u ceste a vlade koje su vodile ovu državu valjda znaju zašto su samo u to ulagale. Ali što će se sada dogoditi kada vi progurate ovaj zakon? Pa vidite ove lokalne pruge već se vidi kako se određeni lokalni pravci pružni prave i očito je ova struktura koja je na vlasti ona misli da će ostati do sudnjeg dana na vlasti i da će te pravce podijeliti svojim podobnim zastupnicima, interesnim skupinama i to vi već vidite da su pojedini zastupnici izborili da se do njihovih malih gradića da ne kažem sela provuče neki ogranak pruge. Za to vrijeme glavni koridor stoji. Brzina prijevoza to je ovdje već rečeno ona se smanjila znači strahovito teretnog prometa na 25km, putničkog negdje 45km na sat i to je ono što je. Kada govorimo o prijevozu tereta a to je izuzetno važan segment koji zanima zapadnu Europu, EU, u tom kontekstu možemo reći da HŽ sudjeluju u ukupnom prijevozu tereta u Hrvatskoj sa oko 17% dok željeznice u prosjeku u EU prevezu oko 28% čitavog svog tereta koji postoji. Već sam rekao kako izgleda željeznica u Hrvatskoj, vlakovi sve sporije voze, sve slabije vide kuda voze i prave sve veće gubitke i kakva željeznica takva i ova Vlada i to je stvarno pravo ogledalo, željeznica je pravo ogledalo hrvatske Vlade koja vidite ne zna kupiti polovne avione a zamislite da napravi koridor od Rijeke do Zagreba i dalje to dakle njima je ono zadatak koji ne mogu riješiti. Ali ostaje problem za državne financije za nacionalnu ekonomiju. Umjesto da je željeznica koja kada imate lokomotivu vi vidite ona vuče naprijed, za sobom vuče teret naprijed, razvija, tako bi trebalo biti u gospodarstvu. Umjesto da željeznica povuče hrvatsko gospodarstvo ona ga ustvari vraća u rikverc. Zašto ga vraća u rikverc? Sve su to bila politička restrukturiranja jer se od, znači, osamostaljenja RH do danas promijenilo 25 uprava, ponavljam dragi građani 25 uprava, sve su to bili politički menadžeri, a i danas su i oni nikad tamo ništa neće riješiti.

U tom kontekstu, znači, imamo kroničnog gubitaša, ali ne toliko kao što su, recimo, Hrvatska brodogradnja, ali u ovom segmentu to je jako puno. Ja se ovim ne zalažem za to da se ljude masovno otpusti kućama, ne daj Bože, ali i ljudi koji tamo rade, vlakovođe, kondukteri, činovnici, činovnice, oni znaju da ovakva firma njima, posebno njihovoj djeci ne može opstat, mora se pokrenuti proces zdravog restrukturiranja koji će voditi stručnjaci koji nisu vezani za politiku. Vidite kako se ovdje vode javna poduzeća, pa evo, recimo, HNS jedna beznačajna stranka koja da nije bila s SDP-om ne bi imala stvarno jednog zastupnika, oni drže čitava pola Ministarstva, drže javna poduzeća iz energetike, pa tako isto i HŽ je leno pojedinih, znači, političkih stranka. Oni o željeznici i razvoju budućnosti neće, neću reći da nemaju pojma, ali malo znaju i neće ništa napraviti. Ajmo vidjet kako je to samo kratko bilo jer Stranka promijenimo Hrvatsku nije stranka koja se bavi samo poviješću, nismo institut, ali uzmimo Vinkovce recimo, vidite, Vinkovci su prije, prije rata godišnje se tamo kretalo, prometalo 18 milijuna putnika godišnje, znači, oko 50 000 putnika dnevno je prolazilo kroz Vinkovce, preko 360 vlakova dnevno, danas nema ni 110 i da ne navodim druge podatke, taj je grad živio, to je grad željeznice, ljudi su bili vezani, znači, to je tamo jednostavno palo na niske grane. Neće da naručuju drugi, znači, poduzetnici države, ne možete prevoziti, zato stoji i Luka Rijeka, to mora biti povezani strateški pravac investicija RH. Stranka promijenimo Hrvatsku, naši Odbori za gospodarstvo i financije, mi nudimo rješenja, dakle, mi nismo ovdje došli, ja vam nisam došao u HS samo kritizirati i praviti predstave. Kako mi vidimo ova rješenja? Što ćemo mi napraviti kada sutra budemo sudjelovali uz podršku građana u Vladi? Prvo što ćemo riješiti jest da ćemo maknuti političke menadžere iz HŽ-a i provesti javne natječaje koji će biti zaista profesionalni i održavati, znači, dovesti one ljude koji znaju raditi svoj posao. Pokrenut ćemo upravo konačno ulaganje u glavni pravac Rijeka-Zagreb prema Slavoniji i Mađarsko-Srpskoj granici. Gospodo, vidjeli smo jučer kako ministar financija manipulira, izruguje nam se, smije nam se u lice, on kaže da za Uljanik treba izdvojiti ponovo 2,5 milijarde kuna, znači, da se subvencionira, da se spaja, a da se od toga moglo 60 škola napraviti, 90 vrtića ili 15 000 djece, ustvari da su sva novorođena djeca mogla dobiti po 15.000,00 EUR-a, a ja mu poručujem odavde koliko svake godine plaćaš iz proračuna nepotrebno kamata bankama i Mirovinskim fondovima? 5 milijardi kuna i to svake godine, a Uljaniku treba sad samo 2,5 milijarde, 5. milijardi, onda pomnoži sve ovo što si jučer rekao sa dva i dosta je takve manipulacije. Takvu politiku trebamo zbrisati iz RH i takvi ljudi ne rade u korist RH i građana, već da ga manipuliraju i stvaraju povoljne okruženje za interesne skupine. Kao što vidite, znamo gdje ima novca, imamo znanje, znamo tko zna napraviti prugu, ali treba, to neće i ne znaju napravit postojeće ljude, to samo mogu novi ljudi, nove stranke. Ljudi koji su stručniji, pošteniji, hrabriji, oni mogu donijeti promjene RH i zato ja od ovoga Zakona ništa ne očekujem jer ova Vlada nema strategiju za ništa, vidite, ona ne zna nabavit polovne avione, a kamo li da riješi glavni prometni koridor.

Replika, poštovani kolega Branimir Bunjac, izvolite. Hvala lijepo uvaženi zastupniče Lovrinović. Znači, koliko vidim iz vašeg izlaganja, mi se ustvari vraćamo u prošlost. Koliko je meni poznato, u doba Kraljevine Jugoslavije 90% infrastrukture iz svih tvrtki bilo je u stranom vlasništvu i usprkos svim tim međunacionalnim sukobima i napetostima u stvari je upravo slabo gospodarstvo bilo glavni uzrok raspada te države koja jednostavno nije imala nikakvu snagu da se odupre njemačkoj invaziji da kasnije uopće opstane.

E, ali zato smo, vidite, nove stranke su došle u ovaj HS i mi se nećemo miriti sad sa ovim što je bilo jer ovim ljudima koji su već 15, 20 godina ovdje, pa to je njima znate, kao da dođu na kavu, pročitaju novine, šuplje priče uglavnom pričaju, bez argumenata znanja i to treba jednostavno ispratiti odavde iz HS. Zato pozivam sve građane, sve manje stranke i zastupnike koji nikada nisu sudjelovali u vlasti, u drugi Domovinski rat za pravdu i dostojanstvo hrvatskog građanina i da budemo svoji na svome i da krojimo sami svoju sudbinu. Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovani kolega Branimir Bunjac, izvolite.

Željeznica bi trebala predstavljati najsigurniji i najjeftiniji prijevoz. Čak i prosječno informiranom građaninu jasne su prednosti željeznice, a u RH je logika poprilično jasna, naime, trebalo bi sagraditi 3 glavna pravca koji, kao što kaže kolega Lovrinović je, odredila još i Austro-Ugarska, znači, pravac Ljubljana-Zagreb-Beograd, pravac Mađarska-more i pravac Zagreb-Split. To bi nas, doduše, koštalo nešto novca, vjerojatno nekoliko milijardi kuna, ali da smo bili država, da smo imali na vlasti državnike, a ne marionete, u proteklih 28 godina taj smo posao mogli odraditi već nekoliko puta, a ne jednom s obzirom da se radi o samo par stotina kilometara pruge. Evo, recimo, ima RH novca da gradi žičaru koja košta pola milijarde kuna, više košta nego u Alpama i da se samo taj novac, recimo, uloži u gradnju pruga već bi imali prugu barem od Zagreba do Delnica, ako ne i dalje. Danas u svijetu oni sporiji vlakovi voze 160 km na sat, oni malo brži i preko 300 i da imamo takve pruge, RH bi postala ko jedno, mogli bismo reći, malo veće dvorište u kojemu bi stanovnici Rijeke mogli raditi u Zagrebu na bazi dnevne migracije, a stanovnici Zagreba kupati se u moru bez potrebe da iznajmljuju apartmane. Ali evo, umjesto da budemo kreativni, mi sliježemo ramenima, nemamo nikakvu strategiju, nemamo poboljšanja i tek sada, nakon pustih desetljeća, u HS dolazi nešto što se naziva Zakon o željeznicama. Da, umjesto uspješne tvrtke koja bi nam nosila zaradu, od koje bi svi profitirali, mi imamo u praksi danas kliničkoga mrtvaca koji je samo sjena, čak i onoga što smo nekada imali u toliko mrskoj Jugoslaviji, a kamoli onoga što je uobičajeno u državama EU. Trebam li uopće reći da smo i po ovom pitanju samo europsko dno, kao i u hrpi drugih stvari, poput standarda građana, neovisnosti pravosuđa, ravnopravnosti spolova, izdvajanjima za znanost, uspješnosti Sveučilišta, pa čak i brzini interneta i recikliranju baterija.

Za nas je, dakle, evo, čak i ta prošlost koju tako žustro odbacujemo, svijetlo kojem se ne možemo približiti čak niti približno.

Vlakovi, ne samo da voze sporo, nego u pravilu kasne zbog vrlo loše infrastrukture, ali i zbog toga što voze jednim kolosijekom, pa ako jedan vlak stane, onda stane cijeli željeznički promet u RH. Putnik koji putuje vlakom može očekivati veliku neudobnost, veliko kašnjenje, čak je, godišnje se otkazuje oko 1000 linija, pa se onda to kao nešto malo nadopunjuje autobusima, a često se dogodi da, nažalost, nema ni autobusa, putnik ostane i bez prijevoz, a i bez novaca jer HŽ novac za pružene usluge ne vraća. U svijetu je, naravno, drukčije, imate čak u Japanu situaciju da nikada nijedan vlak nije zakasnio ni jednu sekundu, a da je slučajno zakasnio jednu sekundu, ministar prometa podnio bi ostavku. Za razliku od Japana, u RH se još nikad nije dogodilo da je jedan vlak došao na vrijeme, to je bitna razlika. U EU, ne idemo do Japana, on je možda malo predaleko, sa 28% tereta prevozi željeznicom, u RH samo 17 9% ljudi putuje vlakom u Hrvatskoj, samo 3 sa tendencijom pada. Pa doveli smo se u to stanje jer još od 1990. godine po nalogu HDZ-a započelo pogodovanje cestarskim lobijima po principu stranačke osobnosti, a u HŽ su se otpuštali i tjerali kvalitetni radnici da bi se zapošljavali uhljebi i rodbina koji često nemaju blage veze o željezničkom prometu.

Tvrtka propada, a direktori imaju plaće veće nego premijer Andrej Plenković. Kupuje se stotine automobila službenih, troše se veliki novci na reprezentaciju, skandalozno veliki, a iz tvrtke se izvlači novac kao što smo čuli, 25 uprava je promijenjeno i što je najgore od svega, izvlači se proračunski novac jer RH godišnje za pruge izdvaja između milijardu i pol i dvije milijarde kuna. Uza sva ta ulaganja danas imamo lokomotive stare preko 35 godina u prosjeku, vagone stare preko 25 godina, jezive dugove koji se gomilaju i slažem se s ovom konstatacijom da je HŽ ustvari slična hrvatskoj brodogradnji, jedna tempirana bomba za proračun za koju je samo pitanje vremena kada će eksplodirati. U Hrvatskoj se daju veliki novci, ali vrlo malo se ulaže u stvarnosti, a kad se ulaže, tada to završava debaklom, kao recimo u slučaju nagibnih vlakova, koji nikada nisu se naginjali, a danas više niti ne voze. Imamo slučaj snjegočistača, gospodo iz ministarstva, odgovorite mi, molim vas u vašoj završnoj riječi, zašto su kupljeni snjegočistači koji nikada nisu vozili. Tko je kriv za krađu milijuna eura? Kome se pogodovalo, zašto kaznene prijave koje su podignute stoje u ladici? Možete li mi odgovoriti, molim vas, što je sa tim snjegočistačima? Lijepo vas molim, hrvatski javnost zanima. Znači, bjesomučno se troši novac, uništava se državna imovina i kako se onda ti svi loši poslovni potezi nadoknađuju? Evo reći ću vam kako. Mi moramo plaćati porez na željeznicu kad kupujemo gorivo za automobil i tako već, ne znam koliko dugo, ali da li 15 ili 20 godina, pa onda vas lijepo molim da, ako ništa drugo, ne može biti doprinos ove moje rasprava, tada vas dakle, pozivam da stvorite uvjete da se porez na gorivo koje se plaća za Hrvatsku željezničku infrastrukturu konačno ukine.

Zahvaljujem poštovanom kolegi Bunjcu. Imamo nekoliko replika. Poštovana kolegica Božica Makar, izvolite. jednostavno nisam mogla ne reagirati na vašu tvrdnju da nikad nijedan vlak u RH nije došao na vrijeme. Ne znam da li vi, ali ja osobno dosta često koristim usluge HŽ-a i iz objektivnih okolnosti, točno je da nekad kasne, ali prije svega, ja ću pohvaliti izuzetnu ljubaznosti i korektnost osoblja u vlaku koje se stvarno trudi maksimalno biti na usluzi svim putnicima i obavještavati ih o tome zbog čega se kasni.

Pa ne znam, evo, vjerojatno ste imali potrebu reći da se vi vozite vlakom. I to je lijepo i ja sam se isto vozio vlakom, ali to sad nije tema ove rasprave.

Znači moja kritika, odnosno naša kritika ide u smjeru da uprave loše upravljaju HŽ-om.

Zahvaljujem kolega Bunjac. Sljedeća replika, poštovana kolegica Anka Mrak-Taritaš, izvolite. Kolega Bunjac, vi, zapravo javila sam se na repliku na onu vašu rečenicu gdje ste našu željeznicu usporedili s Japanom. To je kao da postavljate pitanje gdje je došao hrvatski program leta na mjesec ili naš svemirski program, kad uspoređujete situaciju koju mi imamo sa situacijom kao u Japanu. Ono što je odluka koju treba donijeti, treba donijeti da li ćemo razvijati željeznicu, kako ćemo razvijati, što ćemo raditi, mi se sad zapravo krpamo ono što imamo, svjesni činjenice da ono što imamo nije dobro i to ključna odluka i rješenje niti biti ni kroz 5 godina ni kroz 10 godina, ako donesemo odluku da je željeznica infrastruktura u koju se ulaže, u koju se razvija što na razini države, što na lokalnoj razini i prvi rezultat možete vidjeti kroz 10-ak godine, ne možete prije a onda tek je pitanje gdje će onda ... [[Govornik se ne razumije.]] ali da barem znamo da razvijamo željeznicu, u jednom trenutku ni to ne znamo. Uvažena zastupnice Mrak Taritaš, vi ste u pravu kad kažete da se Hrvatska ne može uspoređivat sa Japanom jer je Japan za Hrvatsku velesila na svim mogućim područjima ali mi smo se mogli pomaknuti barem za onog austrougarskoga gabarita znači da vlakovi voze malo brže, da budu malo točniji, da budu malo komforniji, da pruge budu malo idemo reći razvijenije, da možda mi nemamo tu jednu kolosiječnu prugu itd. Za to smo da se razvija na svim razinama, znači i na međugradskim prugama i na gradskim i na po mogućnosti, u nekoj budućnosti čak i podzemne željeznice, znači mislimo da je to u bit budućnost, da je to ekološki prihvatljivije.

Kolega Bunjac, javnosti radi moram vas ispraviti, naime vi ste rekli da se nagibni vlakovi ne naginju, da se nisu naginjali. Naime, oni se jesu naginjali, oni su postizali veću brzinu nego što postižu klasični vlakovi. Osobno sam sudjelovao u pripremi propisa za uvođenje u promet tih nagibnih vlakova međutim problem s nagibnim vlakovima je sasvim druge vrste, oni su kupljeni za pogrešnu svrhu. Nagibni vlakovi služe za prigradski promet i za promet između gradova.

Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovani kolega Goran Aleksić. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene kolegice i kolege, ja sam željezničar od '88. g. do 2016. g., radio sam na Hrvatskim željeznicama, točnije rečeno u Hrvatskim željeznicama, uvijek kažemo na ali ustvari je točno u Hrvatskim željeznicama. Bio sam prometnik vlakova, bio sam prometni dispečer, bio sam školski instruktor. Zadnje godine prije ulaska u Hrvatski sabor je to čak 17 g., radio sam na izradi prometnih propisa. Poznajem taj sustav od onih najjednostavnijih poslova koji su možda jednostavni samo u smislu da ne zahtijevaju visoku stručnu spremu ali nisu baš toliko jednostavni kada se rade, znači poznajem te najjednostavnije poslove pa do onih najkompliciranijih, poznajem taj sustav uistinu u dušu i jednostavno glavni problem s tim sustavom nije ovaj Zakon o željeznici o kojem raspravljamo danas jer Zakon o željeznici daje dobre okvire, Zakon o željeznici koji ćemo donijeti, ja ču osobno podržati, nema razloga da ga ne podržim, nemam nikakve specijalne zamjerke prema tome zakonu, problem je s nama da bi ne znamo utvrditi svoju strategiju kako razvijati željeznicu pa bi se malo vratio na ona vremena kad sam ja radio i kako se to radi danas. Radio sam na jednokolosiječnoj pruzi dok sam radio kao prometnik vlakova, znalo mi se dogoditi da u jednoj noćnoj smjeni prođe u 12 sati 90 ili 100 vlakova. Toliko danas ne prođe možda na dvokolosiječnoj pruzi.

Znalo se dogoditi u teretnom djelu kolodvora Kutina da se u jednoj, u 24 sata primi i otpremi ukupno 24 vlaka. Znate li vi šta je to za jedan kolodvor na jednokolosiječnoj pruzi? Kada sam radio prvu noćnu smjenu samostalno, znači bez nadzora, kada sam položio stručni ispit, toliko sam se zamozgao, toliko je vlakova prošlo kroz kolodvor, toliko je bilo križanja i svega da sam u jednom trenutku uključio izlaz vlaku sa stražnje strane. Ja sam uključio izlaz vlaka a vlak stoji, ne ide nikud. Kako stoji? Pa naravno da stoji kad mu je zeleno sa suprotne strane. Samo vam hoću malo približiti koliko je tada bilo posla. A znali su ljudi govoriti za prometnika vlakova to vam je onaj koji maše, ima crvenu kapu, zviždi i maše. A nije prometnik vlakova ustvari nešto kao kontrolor leta. Znači on upravlja prometom vlakova između kolodvora. Nakon noćne smjene uistinu se čovjek osjeća vrlo vrlo umorno. Danas to, vjerujem nije baš tako. Nije zbog toga što kao prvo nema toliko vlakova, ima ih najmanje dvostruko manje nego prije, nije zbog toga jer su brzine puno manje. Što se događa danas? Danas se događa to da teretni vlak lagano ide ispred putničkog vlaka i putnički vlak njega ne može stići, a ne da ga ne može stići, nego je ista brzina i teretnog i putničkog vlaka.

Kako to promijeniti? Pa to možemo promijeniti samo tako da konačno strateški željeznicu stavimo na prvo mjesto. Moramo vratiti one robne tokove i tokove putnika koje smo imali prije rata, barem 70% onoga što smo imali, nije moguće možda 100%, ali 70% kad bismo vratili, napravili bismo veliki posao. Kako je moguće da je jedna Luka Kopar ima primat ispred Luke Rijeka? Što se tiče te nizinske pruge o kojoj se govori, pa o toj pruzi se govori još od 60-tih godina, čini mi se, ona se stalno provlači kroz medije, kroz javnost, ali se nikad ništa povodom toga nije učinilo, pa nekako mi se čini da se neće ni sada ništa učiniti. Imali smo navodno tu neku kinesku ponudu, ne znam hoće li biti što od toga ili neće, smijemo li mi uopće Kineze zaposliti na tom poslu zbog EU, zbog SAD-a, zbog interesa nekih drugih, ja ne znam možemo li mi kao suverena zemlja postaviti svoje prioritete na prvo mjesto u situacijama kada nemamo konkurenciju, jer u stvari nema konkurencije tome da dođe netko tko uistinu ima kapital, tko ima tehnologiju, tehniku i sve što je potrebno i tko to može u vrlo kratkom vremenu izgraditi i napraviti onako kako to nama odgovara. Raznolikost sigurnosnih uređaja na pruzi je također jedan problem. Mi bismo trebali imati na čitavoj mreži ujednačene sigurnosne uređaje. Da bismo to postigli, vjerojatno kod natječaja bismo trebali malo gledati širu sliku, ne ići po dionicama, nego ne znam, ja u stvari ne znam, ne razumijem se baš previše u javnu nabavu, ne znam je li to moguće, ali potrebno bi bilo vjerojatno i bilo bi dobro da se javna nabava radi na nivou cijele mreže, da se Ugovori rade strateški na 10, 15, 20 godina, da se ugrađuju slični uređaji i da se onda održavanje osigura slijedećih 10, 20 godina, a ne da nam se događa situacija kakva nam se događala zadnjih godina, da u jednom trenutku više nema rezervnih uređaja, rezervnih dijelova za neki sigurnosni uređaj koji je tek ugrađen, pa se onda mora mijenjati kompletna tehnologija zbog toga što više nema ovih rezervnih dijelova koji su potrebni za taj konkretni uređaj. U zadnje vrijeme vidim po medijima napise kako cestovna vozila nailaze na podignutu rampu, a vlak prolazi prugom. Jer o čemu se radi? Postoji mogućnost da se pokvari uređaj za osiguranje cestovnog prijelaza, u tom slučaju, naravno, rampa je podignuta, ali postoji i propis kako se u tom slučaju ponaša vlak odnosno strojovođa. Strojovođa u toj situaciji mora stati ispred cestovnog prijelaza, mora vidjeti ima li vozila na cesti i nakon toga nastaviti vožnju 10 km/

Slušajući cjelodnevnu raspravu, više-manje imali smo uvida u to kakva su iskustva putovanja HŽ-om, više-manje opisivanja, osim g. Aleksića koji je sada dao određene strateške ciljeve koje bi trebalo ispuniti, nisam čuo ništa što ne valja u ovom zakonu, osim što jednostavno ne valja čitav sustav željeznica kao temeljno određenje zašto treba sve posmjenjivati, od Vlade do zadnjeg koji radi na kolodvoru i to su nekakva rješenja. Mislim da je ovaj zakon koji je slijednik onog iz 2013. i 2017. godine ipak u pokušaju da se uskladimo sa 4. željezničkim paketom, poboljšanje uz ono što smo imali do sada i da se najviše osvrće na onog glavnog koji je operator željezničke infrastrukture, od samog ustroja, regulacijskih mjera to načina financiranje osnovne željezničke mreže i kao takav postavlja sustav usklađen sa sustavom koji imamo u zajednici, u EU i odražava trenutačno stanje ili mogućnosti sa nekim ostavljenim prostorom da u određenim situacijama kada nam to nije u korist, možemo reagirati i stvarati određene mjere u smislu pristupa željezničkoj infrastrukturi kako ne bi narušili i postojeće stanje koje nije najbolje i to svi znamo. Ovako olako, paušalno riješiti pitanje željeznica, čuli smo, 60 godina se to rješavalo na sličan način, ovi koji s druge strane imaju rješenja na takav način za sve. U jednoj susjednoj državi u 9 mjeseci doveli su je u recesiju, tako da ne trebamo se čuditi onome što bi mogli očekivati, s obzirom na njihova iskustva koliko putuju i koliko dugo se voze do svojih nekakvih odredišta i to je jedini problem ove države u smislu željeznice, bez da se pogleda u dijelu koji govori o izvješću, što su to željeznice radile godinama od 2011.-2017. sa podacima koji ih demantiraju ili govore njima u korist. Mnogi od podataka koji su službeni i valjda stojimo iza njih, ja mislim da ih demantiraju gotovo u svemu, ali dobro, kažem, svatko od nas ima pravo politički govoriti onako kako mislim da je najefektivnije i najbolje. Što je zadatak ovog zakonodavnog okvira? To jednostavni znači u smislu trasa i u smislu naknada koje netko treba pratiti. Upravlja i održava, tj. gradi željezničku infrastrukturu, s time ako to radi netko drugi, ima pravo nadzora nad svim funkcijama koje se dodjeljuju vanjskim operatorima. Pitanje financiranja riješeno je ili određeno je čl. 18 gdje najznačajniji svakako prihod o kojem se godinama u ovoj sabornici govori, 20 lipa iz cijena benzina i onda smo čuli rješenje ukinimo to i napravimo sve željeznice i nabavimo nove vlakove i vozimo se 300 na sat. Tako se rješavaju, kažem problemi u Hrvatskoj i jednostavno najlakše imamo jednostavno manji teret na benzinu i riješimo sve oko sebe vrlo efektivno. Što se tiče pristupa, kažem željezničkoj infrastrukturi, prema onome što vidimo, mi smo u 2017. imali 7 operatora u teretnom prometu i jednog jedinog, ako sam dobro vidio, to je HŽ Putnički prijevoz u prijevozu putnika, koji prometuju ili prevoze teret. Da nije stanje jednostavno na željeznici, govori i činjenica da mi, kažem, imamo od same infrastrukturne mreže 2605 km, od toga međunarodnih pruga 1460, regionalnih i lokalnih 1145 km. 545 kolodvora i stajališta, 1512 prijelaza, 109 tunela, 238 mostova. Kada tome dodamo i 4070 skretnica, jasno je da sustav nije jednostavan niti ga je lako održavati, jer na svemu tome biti budan svakodnevno, a svakodnevno po tim željeznicama po podacima putuje 640 putničkih vlakova i 200 teretnih. Bez obzira koliko se nama činilo da tamo nema ničega.

I da država ništa ne radi, onda u izvješću ne bi pisalo koliko je uloženo u 2017. godini u izgradnju željezničke infrastrukture. Taj iznos od 470 milijuna kn nije beznačajan i sigurno je jedan napredak u smislu onoga što su željeznice odredile da im je važno kako bi pojedine koridore učinili još konkurentnijima. Potpisan ugovor na trasi Zaprešić-Zabok, 615 milijuna kn. Sigurno da bi mi svi voljeli i milijardu i pol kn ili dvije milijarde, a od toga da nam EU da milijardu i 700 i da to riješimo u godinu dana. Operativno ja nisam siguran da smo mi u stanju riješiti s obzirom na naš sustav građevine ili građevinski sektor više od onoga što se događa sada u toku godine. I onda dolazimo do brzine vlakova. Uspoređujući 2011. i 2017. imamo činjenicu da postoji mali pad u brzinama, a navodi se u izvješću da je taj pad ustvari najveći dio razlog, ne pruga nego kvarovi samih vlakova. Činjenica da održavanje ili kvarovi stvaraju određene probleme koji se onda reflektiraju u vremenu putovanja. Što se tiče povećanog korištenja željezničke infrastrukture koji se mjeri u vlak kilometrima, moramo i tu reći da smo najjeftiniji u EU i naša naknada, osim nizozemske, ako sam dobro vidio, je samo 6 puta manja nego li je u prosjeku EU. Postoje li tu mogućnosti da mi budemo nešto skuplji, tj. da si stvaramo neke prihode koji nisu onda vezani uz neke druge izvore koji su na Ista stvar, to je kad govorimo o putničkom prijevozu, o teretnom, te naknade su još i niže. to je pitanje konkurentnosti naših željeznica. Što se tiče prijevoza roba i tereta, najviše gledajući 4 prijevozna segmenta, znači pomorski, cestovni, željeznički i zračni i uspoređujući godinu 2012. i 2017. jasno je da, ne samo željeznički bilježi pad, nego ga bilježi i zračni i cestovni prijevoz, uz silna ulaganja koja smo imali u autoceste i u sve zračne luke. To znači da postoji problem zbog čega se nešto događa. Jedini koji bilježi povećanje prometa je pomorski prijevoz i u 2012. u odnosu na 2018. imamo povećanje od 2 milijuna putnika. Kad gledamo sve ostale, kažem i terete i sve ostalo, jasno je da su tu željeznice podbacile i za to postoji razlog. Da li je razlog nedovoljnog prometa tj. tereta koji imamo u luci Rijeka, da li je razlog deindustrijalizacija države u smislu da su nestali nekadašnji veliki korisnici u smislu industrije, pa samo pitanje, ne znam, jedne koksare u Bakru ili željezare u Sisku je bilo pitanje dnevnog prometa od 40-ak ili više vlakova u oba smjera. To nisu beznačajni inputi da bi se samo tako, kažem, govorilo o tome da sve u ovoj državi ništa ne valja i što god pogledamo čini nas nezadovoljnima. Zasigurno je da država čini pomake onoliko koliko može. Nema silne ili ubrzane izgradnje željeznica jer nisu jednako gradivi objekti kao što su to bile ceste, ipak tu postoje specifičnosti koje ne možemo podvesti na to da ta naša operativa, naši inženjeri i svi ostali mogu samo na jedan lagani način izvesti.

Poštovani kolega Tulio Demetlika, izvolite. Poštovani kolega Boriću, ja se zahvaljujem stvarno na ovim svim iznesenim podacima koje ste se potrudili da iznesete, ali čestitam na ovome što ste priznali da se u željezničke pruge i u željeznicu uopće ne ulaže. Kad ste na samom početku rekli da nismo debatirali o zakonu, mi smo na samom početku rekli da zakon kao takav, koji se usklađuje s europskim direktivama je okej, međutim, zakonom ćete se samo vi hvaliti kao vladajući da ste još jedan zakon izglasali, a željeznica praktički nemamo.

Hvala lijepo. Drago mi je evo kolega Demetlika da vi na taj način pristupate ovoj temi. Tako ste pristupali vjerojatno i brodogradnji i Uljaniku i vidimo kako je to završilo. Zahvaljujem kolega Boriću. Sljedeća replika poštovani kolega Tomislav Klarić, izvolite. Uvaženi kolega Boriću, rekli ste da ovakvo paušalno rješavanje željeznice neće nas dovesti nikud. Ja ću se vratiti, a budući sam puno godina proveo na željeznici, na 2000., 2001. godinu i tad se zapravo počelo paušalno rješavati željeznicu i čitavo ovo vrijeme, sve vlade do sad su na neki način trpjele posljedice tadašnjih odluka. Od nabavka onih famoznih nagibnih vlakova, koje više niti jedan ne vozi, a još uvijek ih plaćamo u silnim milijunima kn, od parcijalnog rješavanja ne znam kakvih sve problema, od rastakanja jedne strukture koja do 2000.-ih itekako funkcionirala, sami ste spomenuli, vozili na tisuća tona tereta iz riječke luke, iz bakarskog bazena, iz Ploča, dakle, dok se ne krene u studiozno rješavanje ovoga problema, ponašat ćemo se i dalje kao pijani milijarderi jer nije činjenica i nije istina ovo što ste rekli da se u željeznice uopće ne ulaže, g. Demetlika, u željeznice se [[Upadica: Zahvaljujem.]] itekako ulaže, međutim nije se ulagalo onako kako Hvala lijepo. Samo radi javnosti, ja nisam rekao da se ova Vlada ili bilo tko paušalno rješava pitanje željeznica nego da imamo paušalna rješenja sa strane oporbe danas tijekom cijele rasprave koja onda to pitanje rješava onako kako oni to misle da je to najbolje, uglavnom su to komentari kako je tko putovao i kako je dobro ili udobno došao do određenog odredišta. Činjenica jest, ja sam i naveo koliko je uloženo 2017., nemamo podatak za 2018., ali mislim da je slična negdje, na nivou preko pola milijarde kn, da imamo dva pravca koja se grade, da se koriste sredstva fondova EU, a neke teme nikada neće biti zatvorene kao što su tema spajanja znači Istre sa ovom dijelom Hrvatske u smislu željeznice i to je pitanje koje će se vjerojatno također razmatrati od strane ministarstva koje treba voditi ovu priču. Zahvaljujem kolega Borić na odgovoru. Kolega Borić, vi ste rekli, znači da mi s ove druge strane rješavamo paušalno željeznice, no ja sam pitam u vrijeme kad je čovjekova letjelica sletjela na Mars, kad ne napustila Sunčevi sustav, mi imamo željeznicu kakvu imamo danas i brzine koje imamo. 86.-e kad sam upisao fakultet vozio sam se brzim vlakom od Kutine do Zagreba 53 minute, danas se vozim sat i 27 minuta unatoč tome što je rekonstruirano od Zagreba do Dugog Sela. Ja vas pitam da li ste vi zadovoljni sa takvim željeznicama i da li bismo mi trebali te željeznice stvarno riješiti na neki drugi način.

Odgovor kolega Borić. Kolega Lenart vi znate dobro i ja jer smo u isto vrijeme bili državni tajnici da ste i vi dali svoj doprinos u HDZ-ovim Vladama pogotovo u ministarstvu koje je upravo rješavalo pitanje željeznica. Nisam vidio taj vaš doprinos jer ste se vi tada bavili turizmom i brojem noćenja. Tako da ne možete bježati ni od sebe, sebe ekskulpirati od nekakve vlastite odgovornosti u svemu tome ali kažem jednostavno ne priznajući da se baš ništa ne događa, ja se ne slažem s tima, ova država trenutačno čini ono što može. Da li se možemo zaduživati kao što smo to radili za autoceste, ja mislim da više ne možemo i da postoje modeli koji su sada ovdje i navedeni u zakonu na koji način razvijati infrastrukturu i tko je za to zadužen. Ali reći da ništa ne valja, ništa ne funkcionira s time se eto ne slažem. Zahvaljujem kolega Borić na odgovoru. Poštovani potpredsjedniče članak 238. stalno vrijeđanje. Kolega Šuker i kolega Borić ako vama smeta što sam ja bio državni tajnik u Ministarstvu turizma, bio sam u najboljem ministarstvu tada i dobro sam radio svoj posao za razliku od vas.

Poštovani kolega Šuker nisam vam dao riječ i molim vas nemojte upadati kolegi u riječ a vi kolega Lenart molim vas ne činite ono što ne želite da drugi vama čine i nemojte ubuduće zloupotrjebljavati institut povrede Poslovnika jer Poslovnik ničim nije povrijeđen. Prelazimo na sljedeću repliku, poštovani kolega Goran Aleksić. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega Borić vi ste spomenuli kako se sad ovim zakonom propisuje nešto a ustvari to što ste vi spomenuli nije ništa novo, neovisnost upravitelja infrastrukture postoji već i sada, sve to što imamo po novom zakonu imamo i po ovom zakonu koji imamo sada. Nego ja bih vas nešto drugo pitao nego nisam to shvatio iz vašeg izlaganja.

Hvala lijepo. Kolega Aleksić nakon što smo se dvije godine bavili pitanjem rješavanja znači refinanciranja ili reprogramiranja svih kredita u autocestama da bi stvorili održivi sustav koji može vraćati kredite koji su uzimani za izgradnju te infrastrukture. Nakon mnogo projekata koje imamo i ulaganja u zračne luke Dubrovnik, Split, Zadar itd., i u luke državnog značaja kada govorimo o pomorskom prijevozu plus županijske luke također mislim da su ostale jedino željeznice te koje se također mislim gura u prvi plan da bi trebali u sljedećih 10-ak godina uz pomoć EU i sredstava koje nam stoje na raspolaganju, kada se za to stvore uvjeti, pogledajte izvješće HAKOM-a i stanje određenih projekata na najjužnijem koridoru, lijepo tamo nacrtano i piše u kojoj je što fazi, barem je bilo u 2017., nadam se da smo napravili iskorak u 2018. pa da možemo procijeniti imamo li vremena u 10 godina odraditi to što nam je važno, ne gledajući svaku pojedinačnu malu lokalnu ili regionalnu trasu. Pa kolega Borić vi ste u svojoj raspravi govorili o pristupu željeznici. Mislim da je svakako važno spomenuti da i željeznica kao i sve ostale vrste prijevoza moraju biti pristupačne osobama sa invaliditetom. Važno je spomenuti da unazad par godina nismo o tome mogli niti sanjati a da danas ipak možemo vidjeti da su nam i vlakovi prilagođeni, nismo još uvijek zadovoljni naravno. Ali evo i državna tajnica ovdje osobno pa i njeni kolege zajedno sa pokretom osoba sa invaliditetom čine sve kako bi sve vrste prijevoza međugradski, željeznički prijevoz prilagodili osobama s invaliditetom evo rekla bih na opće zadovoljstvo i ne samo njima nego i svim ostalima. Izvolite. Kolega Borić, slažem se s vama da trebamo donijeti ovaj zakon, da imamo zakonodavni okvir usklađen sa europskim zakonodavstvom. Slažem se i s vama da se ne može preko noći popraviti stanje u željeznici pogotovo ne bez ulaganja investicija. Rekli ste 470 milijuna kuna je uloženo i to stoj. Međutim po nacionalnom planu trebalo je biti uloženo preko 17 milijardi. Tko je odgovoran? Kažete trebalo bi smijeniti uprave, nadzorne odbore, radnike, prometnike. Ne, treba smijeniti i one ministre koji nisu vodili brigu o tome, treba smijeniti uprave i nadzorne odbore a radnici prometnici su korektno odrađivali svoj posao. I onaj prometnik je uredno zviždao i mahao i govorio da nije ispravna pruga, da treba pružne prijelaze riješiti, da treba investirati a vlakovi su prolazili i ništa se nije promijenilo. Kolega Vlaović ja nisam rekao da treba smijeniti ovo što ste vi sada dodali, to ste vi izmislili tako da … ... [[Upadica se ne čuje.]] Ne, ne to ste vi sebi dodali da bi imali efekta, da bi mogli uopće reći nešto kažem jer činjenica je da su ti ljudi koji rade na željeznici nositelji i ovakvog sustava koji po vama ne valja ništa a sada ih kao hvalite jer su oni jedini ustvari koji čine sustav. Nije istina. Sustav se dograđuje onoliko koliko se može dograđivati. I tko ne bi bio sretan da se potroši 10 milijardi i uredi sustav u godinu dana. Imamo li mi takve mogućnosti, budimo realni, budimo realni. 10 milijardi nije se moglo uložiti ni u autoceste a kamoli u izgradnju željezničkih pruga koje su malo sofisticiraniji građevinski objekt od bilo kakve ceste ili autoceste. I to što vama olako izgleda, nekim ljudima ne izgleda. I to što vi prilazite tome da svih treba smijeniti da biste vi to popravili i ja se s time ne slažem, a to će građani na kraju procijeniti sami. Sljedeća replika poštovani kolega Ivan Šuker, izvolite. Hvala lijepo. Kolega Borić, znate što je meni čudno, sve renomirane konzultantske kuće i Svjetska banka, kada su u Hrvatsku dolazile i govorile o hrvatskim željeznicama, krenule su od nečega što se zove radni omjer, a to je kakav je u Hrvatskoj, koliko na zarađenu kunu Hrvatskim željeznicama država treba osigurati iz proračuna i to je ključno pitanje. Sve ovo što se danas govori je tu, a o tome se govori kada se usvaja proračun.

Međutim, također, kada govorimo oprugama, oni koji su danas kritizirali, neka se sjete, kako su obrazlagali, zašto pružne građevine ne mogu kandidirati za prugu Dugo Selo Križevci, koji se financiraju iz sredstava europskih fondova.

I što smo dobili od svega toga, plus jedno razdoblje 200.-2003. kada su nabavljena prva tri, ako se ne varam nagibna vlaka, kojima danas možemo pričati priče. Jednostavno nije bilo strategije, niti velike odgovornosti. I kada pokušavate popraviti, kada pokušavate biti odgovorni, doživljavate znači, samo negativu i kritike bez ikakvih rješenja. Mislim da bez obzira koliko mi htjeli, ono što danas država daje, daje u skladu sa svojim mogućnostima, a koliko smo spremni koristiti fondove i projekte iz tog besplatnog prostora ili besplatnih sredstava ovisi o nama i po tome će se osjenjivati ovaj ministar i ova vlada. Zahvaljujem kolegi Boriću, sljedeća replika poštovana kolegica Ljubica Maksimčuk, izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Boriću, svjesni smo svi da bez dugoročnih planiranja, nema boljih rješenja za Hrvatsku željeznicu, a evo i danas smo ovdje čuli da je to sređivanje uknjižba odnosno, prava vlasništva, odnosno, definiranje imovine između društava Hrvatskih željeznica, donošenje nacionalne strategije i samo otklanjanjem preostalih zakonskih i administrativnih barijera, možemo poboljšati kvalitetu i učinkovitost hrvatskih željeznica. A jedan od toga je donošenje ovoga zakona, danas, koji je ovdje ispred nas. Hrvatske željeznice su zasigurno nešto u što je do sada uloženo puno novaca i truda i svi smo ovdje da bismo, naravno pokušali pomoći i ubrzali da se kvaliteta hrvatskih željeznica poboljša i vrati barem na onu od unazad nekoliko godina, kada su i ti vlakovi bili brži i učinkovitiji. Kolegice Maksimčuk, slažem se s vama u svemu što ste rekli, jer gledajući ono što se trenutačno čini, i mene isto zabrinjava, da mi 27 godina, nakon početka ili stvaranja države, tek stvaramo temelje da bi upisivali infrastrukturu koju koristimo ili ju upisali, ne znam, ucrtali u gruntovnicu ili upisali vlasništva ili da stvaramo nekakav katastar svih tih trasa i svega ostaloga i da ovaj zakon, to sada, u smislu kojeg nudi poboljšava, ali kažem, kolege s druge strane, oni su sve, protiv svega su jednostavno, jer je to danas valjda popularno biti protiv svega, a da uopće možda nisu ni pogledali što piše u ovom zakonu. Završna riječ u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, poštovani kolega Goran Aleksić, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora.

Međutim, mi do sada nismo tu strategiju imali. Ja bi sada rekao nekoliko riječi, o tome, što ja vidim, kao glavne nekakve točke koje su potrebne, da bi uopće mogli tu strategiju odrediti, ako te točke ne ispunimo, onda nemamo ni strategije. Prvom moramo odrediti što nam je prioritet. Prioritet bi nam trebale biti one pruge, na kojima sada već imamo značajan promet. Ne može se dogoditi to što imamo u realnosti, da nam pruga, na kojoj se prevozi ogroman broj putnika, kao što je pruga Savski Marof Zagreb, ima najveću dopuštenu brzinu 60km/h to je nedopustivo. Mi imamo vlakove koji su stari 40 g. koji mogu voziti brže nego što pruga dopušta. To je nedopustivo, dakle, te pruge, takve pruge trebaju dobiti prioritet, jer one stvaraju profit, stvaraju još veći profit, ako dobiju veću brzinu, a većom brzinom ćemo imati veću udobnost. Na ostalim prugama treba istražiti njihovu budućnost, isplanirati, vidjeti kakve robne tokove i tokove prijevoza putnika očekujemo i u skladu s tim reagirati, treba li te pruge dovoditi u projektirano stanje, treba li možda rekonstruirati te pruge, treba li možda neke pruge dati u koncesiju. Neke lokalne pruge možda treba dati u koncesiju, jer možda stvarno nema smisla da ih održavamo na životu kao država, ako neki koncesionar ima u tome neki svoj interes, zašto ne. Sljedeća stvar odnosi se na kadrove u Hrvatskim željeznicama. Hrvatskim željeznicama, kao i uostalom i cijelom državnom javnom sektoru fali sustav napredovanja. Dokle god nećemo imati meritorni sustav napredovanja pravi ljudi neće raditi one raditi one poslove koje bi trebali raditi. Ja ću vam reći jedan primjer iz svoje prakse, bio sam sindikalni povjerenik i trebalo je birati sad sindikalnog povjerenika za slijedeće dvije godine i svaki je kandidat trebao dati svoj prijedlog programa za te slijedeće dvije godine. Moj program, temeljna točka mog programa bila je da se u kolektivni ugovor ugrade odredbe o sustavu napredovanja. Temeljne točke drugih mojih protukandidata bile su povećanje plaća, bolje stolice na radnim mjestima i sl. stvari. Ja sam dobio svega možda dva glasa, dakle mi kao društvo nismo baš spremni na to da se moramo boriti za svoje mjesto pod suncem nego radije čekamo da nas netko uzme za uho i posjedne na neku stolicu. To je problem u našim glavama, imamo problem mentaliteta. Dakle sustav napredovanja je jako bitan, općenito je bitno odrediti dugoročnu strategiju razvoja željezničkog sustava u tom sustava napredovanja, u smislu koje pruge imaju prioritet, ali taj sustav napredovanja možda je temeljna točka od koje treba krenuti. I konačno ono što smatram jako važnim što sam već napomenuo u pojedinačnoj raspravi jesu sigurnosni uređaji na pruzi. To je jedna od najvažnijih faktora željezničkog prometa jer željeznički promet i željeznički prijevoz općenito su uvijek važili za siguran način prijevoza. Sigurnost je ono što je za željeznički promet, željeznički prijevoz bilo uvijek karakteristično. Da bi ta sigurnost bila na što većem nivou jako bi bilo važno da imamo ujednačene sigurnosne uređaje, a ujednačavanjem tih sigurnosnih uređaja u stvari mi smanjujemo i cijenu, i cijenu nabave i cijenu održavanja i općenito cijenu željezničkog prijevoza. Evo mislim da sam dovoljno rekao u okviru ovog što sam mogao, zahvaljujem. Zahvaljujem poštovanom kolegi Goranu Aleksiću. U ime predlagatelja završnu riječ državna tajnica gospođa Nikolina Brnjac, izvolite. Ja se zahvaljujem, poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane saborske zastupnice i saborski zastupnici, dopustite da vam se svima na kraju zahvalim na ovoj konstruktivnoj raspravi. Sva vaša mišljenja danas idu upravo u smjeru toga da svi zajednički sutra imamo bolju željeznicu i bolji željeznički sustav. Strateške odrednice ove Vlade su vrlo jasna i upravo su usmjerena na razvoj željezničkog sustava. Mislim da je to vrlo jasno, pogotovo kroz ovaj Zakon o željeznici koji danas kao važan mehanizam govori kako ćemo to postići, a to ćemo postići donošenjem 10-godišnje sektorske strategije po prvi puta. Dakle, ne bih više puta ponavljala o tome koje su strateške odrednice ove Vlade, mislim da je to sada vrlo jasno. Također ste svjesni da bez valjanog zakonodavnog, a kasnije institucionalnog, a naposljetku i provedbenog okvira nema rezultata. Upravo stoga ovim zakonom u budućnosti stvara se okvir za jednak, transparentan, ne diskriminirajući pristup željezničkoj infrastrukturi, otvara se tržišno natjecanje i usluge domaćeg prijevoza putnika uvođenjem prava slobodnog pristupa te naposljetku stvaramo okvir za donošenje strategije razvoja željezničkog sustava u RH koje u konačnici treba biti i mora biti usklađena sa dugoročnim ciljevima razvoja gospodarstva RH. Posebno mi je drago što i ovaj prijedlog zakona jača i ulogu HAKOM-a kao regulatora i kao vršitelja inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona. Po našem mišljenju uloga HAKOM-a u uvjetima liberalizacije putničkog prijevoza biti će od izrazite važnosti zato što će HAKOM upravo na osnovu ekonomske …/nerazumljivo/… odgovarati mogućnost ulaska novih operatera na željezničke pruge budući da je upravo prošle godine kao što sam spomenula omogućen, sklopljen desetogodišnji PSO ugovor sa HŽ Putničkim prijevozom našim nacionalnim operaterom o obavljanju usluge prijevoza putnika željeznica, a koji pokriva u potpunosti cijelu mrežu hrvatskih željeznica. Kad govorimo o ugovorima bitno je spomenuti da ministarstvo na osnovi Strategije razvoja željezničkog sustava i Nacionalnog plana razvoja željezničke infrastrukture u bliskoj budućnosti planira i zaključenje višegodišnjeg ugovora sa društvom HŽ Infrastruktura, kojim se žele naravno bolje regulirati odnosi o izgradnji i modernizaciji željezničke infrastrukture i također u dijelu organizacije, regulacije i samog upravljanja željezničkim prometom. Opet na ponavljam vrlo je bitno i zakonodavne i strateške i planske dokumente sve usuglasiti iz razloga što je sad netko i od kolega tu saborskih zastupnika spomenuo zašto ne sprovedete Nacionalni plan ulaganja u željezničku infrastrukturu od 17,2 milijarde, pa vi meni recite da li je to realno ostaviti znači bivša vlada je ostavila taj plan, da li je to realno planirano, da li je ostavila i pobrinula se da imamo 17,2 milijarde za željeznički sustav, nije. Upravo iz tog razloga smo pokrenuli reviziju Nacionalnog programa ulaganja u željezničku infrastrukturu, upravo iz tog razloga, da donosimo planove adekvatno prema zakonskim, prema strateškim, prema planskim okvirima, jer ukoliko ne znamo što mi želimo napraviti koji su nam ciljevi, onda ne možemo ni dogovorit, ne znamo ni cijenu naših planova, a kako možemo znati šta nam je financiranje. Ja bi sugerirala svima da pogledaju taj nacionalni program danas pozvan a od bivše vlade koja je napravljen, kakva je metodologija tog plana, ne možete povezati apsolutno niti jednu stavku ne možete povezati, a onda donijeti zaključak od 17,2 milijarde. Jeste ih osigurali, niste. Upravo zato mi prvi puta kroz ovaj Zakon o željeznici donosimo jedno cijelo poglavlje koje se zove Razvoj željezničkog sustava. Pa pročitajte članak 17. koji govori o strategiji donošenju sektorske strategije na 10 godina i pročitajte članak 15., stavak 15. koji kaže, na temelju Nacionalnog plana HŽ upravitelj infrastrukture uz suglasnost ministarstva i središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije donosi godišnji plan građenja, modernizacije, obnove i održavanja željezničke infrastrukture koji je sastavni dio poslovnog plana upravitelja infrastrukture iz članka 20. ovog zakona. Opet ponavljam, ako ne znamo cilj, ne možemo ni tamo doći. Velika većina od vas je ovdje upoznata stanjem na željeznici i složit ćete se da postoji veliki prostor za napredak o izgradnji i modernizaciji željezničke infrastrukture ali i organizaciji i regulaciji i upravljanju željezničkim prometom. Spomenula sam da sve ostale reforme željezničkog sustava koje smo pokrenuli, Zakon o željeznici, Zakon o integriranom prijevozu putnika i Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti. Ranije sam dakle spomenula što nam sve predstavlja 4. željeznički paket i usklađivanje sa tehničkim i upravljačkim stupom i postavljenje europskog zakonodavnog okvira za pružanje usluga željezničkog prijevoza. Također sve kasnije zakone odnosno i uredbe i pravilnici koji će proizaći iz ovih usvojenih prijedloga zakonom moraju nam omogućiti bolji i organiziraniji željeznički sustav. Znači opet bi se osvrnula da adekvatan zakonski i strateški okvir treba pratiti adekvatno financiranje planova i programa koji će proizaći iz zakonskih i strateških prijedloga. Dakle, kako ćete donijeti nacionalni plan programa razvoja ukoliko ne znate gdje vi idete, nemate sektorsku strategiju a donosite nacionalne planove. Napomenula bi da je procjena vrijednosti ulaganja HŽ infrastrukture otprilike 3 milijarde eura do 2030., to su na core TNT mreži. Početkom 2017. bio je potpisan svega jedan ugovor iz OPKK, ne znam da li je netko toga svjestan a danas imamo preko 25 ugovora ukupne vrijednosti oko 10 milijardi kuna, 32 ugovora iz CEF-a, Connecting Europe Facility, ukupno sve zajedno preko 57 odnosno ugovora a vrijednosti preko 12 milijardi. Sada što nas čeka, to je izazov pred tvrtkama koje su korisnici tih sredstava, raspisivanje natječaja, radove i provođenje tih projekata. Još jedanput bi se samo napomenula da u novu organizaciju ne treba srljati, čuli smo više puta određene detekcije svih vas, međutim ta organizacija treba biti temeljena na stručnim podlogama, kroz sektorsku strategiju, kroz nacionalne planove odvagnut će se svi pozitivni ali i negativni aspekti i predložiti odluke Vlade i Hrvatskom saboru. Imamo nekoliko replika, poštovana kolegica Božica Makar, izvolite. Hvala lijepa. Uvažena državna tajnice, danas ste mogli čuti da se malim djelom raspravljalo samom zakonu gdje se većina klubova složila i podržala a da smo govorili većinom o problemima u željeznici. Mene konkretno interesira ovaj drugi kolosijek Dugo Selo-Križevci, gdje je završetak planiran 2020., da li će to stvarno i dogoditi 2020. Naime, to nije samo važno za ubrzanje tog djela i brži dolazak iz Križevaca, iz Koprivnice nego i iz Varaždina jer Varaždin-Koprivnica brzi vozi 36 minuta, ovdje još imamo 68 minuta, sada 104 minute do Zagreba, ukoliko se to smanji, 15 minuta, to je značajno poboljšanje jer nije istina da samo željeznički prijevoz još koristi tu i tam koji student i učenike, nego koristi i mnogo onih koji su tu zaposleni. Zahvaljujem se. Svi ste svjesni da je bilo određenih problema o provedbi, ono što smo dočekali znači sa tim projektom, uveden je novi podizvođač i ja sam uvjerena da sada je sve pod kontrolom i da će se HŽ infrastruktura zajedno sa podizvođačem dostići te ciljane rokove. Zahvaljujem na odgovoru državnoj tajnici. Slijedeća replika, poštovana kolegica Anka Mrak Taritaš, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora. Uvažena državna tajnice, vrlo je neobično vaše završno izlaganje bilo gdje ste nam išli očitati lekciju o tome da mi ništa ne znamo i da to sve zajedno ni ne razumijemo ni zakon niti bilo šta drugo tako da je bilo vrlo inspirativno to vaše završno izlaganje i vrlo interesantan način na koji ste se obraćali svim saborskim zastupnicima i zastupnicama ali to na stranu. Ono što je moje suštinsko pitanje, referirali ste se na strategiju i svi u raspravi smo govorili o zakonu i govorili smo afirmativno o ovom zakonu, govorili smo o niz problema koji ima. Mene zanima gdje je strategija, dokle smo došli s njom, kad ćemo imati prilike je vidjeti, kad će iza toga biti akcijski planovi da zaista ono što smo i u raspravi govorili, da otprilike i znamo gdje smo, što smo i kako smo.

Uvažena državna tajnice, nacionalni plan je bio predimenzioniran iako ga je donijela bivša Vlada, u tom su radili stručne osobe iz Hrvatskih željeznica i ne vjerujem da su baš toliko profulali ali loše je što se nije pronašlo sredstva da se on i financira. Podržavam vaša nastojanja da se kroz sektorsku strategiju napravi jedan pravi plan investicija i podržavam ono što ste rekli da će to napraviti u suradnji sa hrvatskim gospodarstvom pa evo i pozivam i preporučam da konzultirate i struku u Končaru, u Đuri Đakoviću specijalnim vozilima jer postoje znanja za izradu i vagona i lokomotiva a pogotovo Đure Đakoviću za izradu specijalnih vagona za specijalne terete i već dugo nije naručeno ništa, mislim da bi na taj način sigurno pomogli opstanku te tvrtke, hvala. S ovime smo iscrpili sve rasprave predviđene za ovu točku dnevnog reda, zaključujem raspravu. I još jednom zahvaljujem državnoj tajnici u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, gđi. Nikolini Brnjac i njenim suradnicima, Antoniji Lovrić, pravnici u Ministarstvu i načelniku sektora Igoru Radiću na obrazloženjima i na odgovorima. Glasovati ćemo o ovoj točki kada se za to steknu uvjeti.